Nastavljamo sa radom. Prvi na redu je poštovani kolega Raspudić, izvolite.

Ja bih vas molio ipak da stavite maske s obzirom da moramo se još uvijek. A ja mislim da ćemo valjda na jesen bez maske, ali još uvijek ne možemo. Izvolite. Zahvaljujem. Žao mi je što tu nije predsjednik Vlade, bio se ukazao kratko. Ja kažem što je bilo pozitivno, on me optuži da vučem most u smjeru Zorana Milanovića, a 10 minuta prije toga optužuje Grmoju da je ekstremna desnica. To bih ga volio pitati, ali evo nema ga, pa ćemo morati dalje. Dakle, nakon ovoga što sam rekao u govoru u ime kluba jedna brza diskurzivna analiza ispraznog birokratskog drvenog novog govora briselske birokracije i ukazivanja na nekoliko sadržajnih besmislenosti prelazimo sada na doprinos našeg predsjednika Vlade, barem ono što nam je dano u ovom izvješću. Citiram izvješće: „Predsjednik Vlade Plenković je u raspravi izložio geostrateško viđenje položaja i ponašanja Rusije i ruskih vlasti. Smatra da je u interesu EU-a da Rusiji pristupi na sveobuhvatan, ali snažan način vodeći računa o ruskoj ulozi u europskom susjedstvu.“ Molio bih pošto predsjednika nema, možda netko od vas njemu bližih ljudi mi pojasni kako to gospodin Plenković pristupa na sveobuhvatan, ali snažan način i čemu suprotni veznik. Znači li to da je sveobuhvatan pristup inače slab, a da je ovaj Plenkovićev poseban, jer spaja sveobuhvatnost i snagu. Dakle, pristupa Rusiji sveobuhvatno ali snažno, no citiram: „vodeći računa o ruskoj ulozi u europskom susjedstvu.“ Kolega Arsen Bauk je nedavno citirao Majdakov roman „Pazi tako da ostanem nevina“ pa ću se okoristiti istim predloškom i reći, dakle pristupi sveobuhvatno ali snažno ali tako da ostanem nevina, tj. vodeći računa o ruskoj ulozi u europskom susjedstvu. Izvješće o redovnom sastanku Europskog vijeća od 24. i 25. lipnja u Bruxellesu počinje slijedećom očito važnom informacijom. Čelnici su mu čestitali na reizboru, na još jedan petogodišnji mandat koji će započeti 1. siječnja 2022. Razmijenjena su mišljenja o globalnim temama i izazovima poput klimatskih promjena, pandemije bolesti covid 19 i održivog razvoja kao i geopolitičkim temama“ Završen citat. Iz ove informacije, početne informacije o tom sastanku razvidno je da se sastanak održao na pun želudac. I da su razmijenili mišljenja, čitaj papagajske fraze o globalnim temama i izazovima kao što su klimatske promjene itd. Vidim Bauk se smijulji i samo se ti smijulji. Očekujem sljedeći put kad sjednemo u saborskom baru da malo razmijenimo mišljenja o globalnim temama i izazovima poput klimatskih promjena. Vrhunac licemjera je pak sljedeća tvrdnja iz izvješća. Citiram: „Globalna uloga EU-a dolazi do izražaja primjerice u distribuciji cjepiva protiv bolesti covid 19 u onim dijelovima svijeta koji zbog financijskih i drugih razloga ne mogu doći do potrebnih količina. Do kraja godine EU će donirati više od 100 milijuna doza cjepiva. To je jedan u nizu primjera kako globalni problemi nalažu globalna rješenja. Dakle, lošu procjenu koliko će se ljudi htjeti cijepiti i lukavu uštedu za zbrinjavanje medicinskog otpada sada prodaju kao veliki altruizam prema siromašnim zemljama. Pa zašto niste odmah kad ste naručivali cjepiva sto milijuna doza kupujemo za zemlje trećeg svijeta i paralelno se dijeli kao u EU, nego im sada dajete da se ne baci. Na ovom sastanku Plenković je govorio i o važenju multilateralizma, založio se za širenje suradnje sa SAD-om itd. i čestitao je glavnom tajniku UN-a na postizanju ravnoteže spolova unutar svog tima. Žao mi je što nije tu da ga mogu zamoliti, pa evo predsjedniče Vlade ako ovo gledate molim da prenesete i čestitke u naše ime svih radnih ljudi i građana RH glavnom tajniku UN-a jer je u svom timu postigao ravnotežu spolova. Evo to je očito važno jer se navodi u ovom izvješću o tim bitnim sastancima. Ja ne znam, žao mi je što tu nije Vili Matula pa da ga pitam je li na sastancima centralnog komiteta saveza komunista Hrvatske čiji je bio član se govorilo smislenije i sadržajnije. I na koncu predsjednik EP-a Sassoli u svom je uobičajenom izlaganju stavio naglasak na borbu protiv pandemije bolesti covid 19 izrazivši zadovoljstvo itd. itd. Idemo dalje. Sada je na redu kolega Marko Pavić, izvolite.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Pa evo u pojedinačnoj raspravi iskoristio bih priliku pa se osvrnuo na nekoliko aspekata izvješća koje nisam stigao spomenuti u izlaganju kluba. Prvenstveno tu bih se htio osvrnuti na Porto Social Summit, dakle na socijalni summit u Portu ali i na najave odnosno na predsjedanje susjedne nam i prijateljske Republike Slovenije koja u svojem predsjedanju i na Vijeću je navijestila povratak proširenju, odnosno povratak Zapadnom Balkanu.

A te 3 kategorije su jednaka mogućnost i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključivost. I upravo je vrijednost ovoga Porto socijalnog samita da u izjavi premijeri je dana ponovna europskom stupu socijalnih prava gdje od principa solidarnosti ne odustajemo i u najvećoj krizi i da dobar dio upravo sredstava koje smo mogli čuti na danima EU fondova u Saboru tu nedavno će ići upravo za pitanje socijalnih prava, za zaštitu od socijalne uključenosti i za jednake mogućnosti pristupu tržišta rada. Na socijalnom samitu premijer je istaknuo i naše mjere. Možda istaknuti isto tako da dobar dio zemalja članica Europske unije više nema mjera. Naprosto smatraju da je taj period završio. Mi još i dalje imamo. Projekti koji podupiru europski stup socijalnih prava osobno sam možda najponosniji na program „Zaželi“ koji sada ide prema već 2 milijardi kuna i prema zapošljavanu 10-tak tisuća žena u ruralnim područjima Republika Hrvatske. Ali ono što me još veseli da je na Porto samitu donesena Strategija EU-a o pravima djeteta i da je usvojeno europsko jamstvo za djecu. Znamo svi da postoji young guarantee dakle da postoji jamstvo za mlade kojim mladima jamčimo sredstva da nakon dakle nakon školovanja da ćemo im osigurati na račun države odnosno kroz EU fondove bilo pravo na obrazovanje, trening ili usavršavanje. Isto tako jamstvo za djecu osigurava besplatan pristup ranom predškolskom odgoju, obrazovanju školskim aktivnostima, najmanje jednom zdravom i kuhanom obroku dnevno, te zdravstvenoj zaštiti. Ja čestitam kolegama u Sloveniji. Neki dan je bio i slovenski veleposlanik koji je ovdje dao prioritete predsjedanja. Njihovi prioriteti imaju 4 stupa od samoga borbe sa Covid-om. Ali ono što jako veseli je da postoji zaseban stup koji se tiče proširenja i posebice naglaska na zapadnom Balkanu. Nakon Zagreb samita koji je bio veliki uspjeh predsjedanja i premijera Plenkovića da smo uspjeli vratiti zemlje zapadnog Balkana natrag na europski kolosjek, da smo uspjeli otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Sada će se to nastaviti na uspjesima Zagreb samita.

Zaključno, htio bih istaknuti upravo da Europsko vijeće i ovo je jedan od rijetkih premijera koji je bio i uveo ovu priliku da predstavlja prioritete dodatno daju dimenziju zemlje članice i ovom visokom domu, da jasno dobivamo poruke što se donosi na Europskom vijeću i da iz tih izvješća se jasno pokazuje da se Hrvatska zna, može izboriti za svoja prava u Bruxellesu. Prvi je kolega Mažar.

Ali da smo ključan politički korak napravili upravo protekle godine 10. srpnja kada smo ušli u europski tečajni mehanizam dva, vidimo da je realno da će Republika Hrvatska početkom 2023. postati članica euro zone.

Da li je to ne samo povećanje izvoza i smanjenje valutnog rizika ili još nešto što će građani osjetiti? Hvala lijepa. Poštovani kolega Mažar pa dobro ste primijetili. Mislim Hrvatska je već sada profitirala iz procesa uvođenja eura. Kao što sam spomenuo u govoru ispred Kluba mi smo i prije ulaska u europski tečajni mehanizam dva dakle prije 10. 07. dobili … od Europske centralne banke 2 milijarde eura gdje smo mi deponirali 15 milijardi kuna što samo govori koliko imamo povjerenje Europske centralne banke. Nakon što uđemo u euro zonu praktički svo ovo zaduživanje bit će bespredmetno odnosno nećemo, puno jeftinije ćemo se zaduživati kao država. Mogućnost zaduživanja praktički bit će neograničeno i stajat će Europska centralna banka. Što za građane znači?

Poštovani i uvaženi zastupniče Paviću imali smo danas prilike čuti od jednog zastupnika Mosta kako Vlada Republike Hrvatske i nije imala nikakvu drugu mogućnost doli isplaćivati mjeru za očuvanje radnih mjesta. Ja bih samo podsjetila da je na žalost postojalo vrijeme kada je zaista bilo drugačije. To je vrijeme gospodarske krize.

Pa mislim da ste apsolutno u pravu. Smatraju se da one eto tako samo zato što je sve uspješno prošlo da je to bilo po inerciji da bi svi tako. Nebi svi tako. Već sam spomenuo da nemaju sve Vlade mjere u ovom trenutku EU. Sjećam se tog doba, sjećam se kad je nezaposlenost mladih bila 50%, kad je bilo samo stručno osposobljavanje koje je možda nekad kad je uvedena bila i dobra mjera, ali politika nije znala prepoznati SDP-a kada je treba mijenjati i ukinuti. Pa se sjećam nakon što smo mi došli da smo mladima omogućili utrostručenje potpora za samozapošljavanje, gdje broj mladih koji otvara vlastite tvrtke u Hrvatskoj se udvostručio. Prema tome, znanje koje imamo integriranost u Bruxellesu i utjecaj Vlade u Bruxellesu itekako su doprinijeli ovom uspjehu. Poštovani kolega Paviću, spomenuli ste da je na Porto Social Summitu dana ponovno potpora europskoga stupa socijalnih prava, te mi se nameće logično pitanje uslijed toga koliko smo potpora europskoga stupa do sada implementirali, te naravno koje su glavne mjere svega toga. Hvala vam lijepa kolega Ačkar. Pa upravo ste dobro primijetili. Dakle, Europski stup socijalnih prava 2017. donesen donosi 20 načela. Nisu sva načela još prevedena u direktive i uredbe EU neke poput usklađivanja poslovnog i privatnog života tzv. … [[Govornik se ne razumije.]] direktiva je usvojena. Ono što se u Hrvatskoj snažno primjenjuje su upravo aktivna potpora zapošljavanju, obrazovanje cjeloživotno učenje, pravedni radni uvjeti, a mislim da smo tu veliki iskorak napravili u socijalnoj zaštiti, socijalnoj uključenosti. Naprosto bez europskih sredstava koja su značajna, koja su sada 24 i pol milijarde ne bi mogli osigurati i asistente u nastavi i Zaželi i pučke kuhinje opskrbljivati i sve ostale mjere koje itekako doprinose socijalnom uključivanju naših svih dobnih skupina u hrvatsko društvo. Kolegice Bedeković, izvolite. Poštovani kolega zastupniče, ja ću se referirati na onaj dio vašeg izlaganja u kojem ste naglasak stavili upravo na Porto Social Summit na kome je između ostaloga u fokusu bio europski stup socijalnih prava, a između ostalih jedno od bitnih načela europskog stupa socijalnih prava je svakako socijalna zaštita i socijalna uključivost pri čemu je razvidno da Hrvatska ne odustaje i da snažno zagovara princip solidarnosti što je vidljivo i kroz usmjeravanje sredstava za očuvanje radnih mjesta u covid krizi i kroz zapošljavanje preko 10 000 žena u ruralnim prostorima kroz program Zaželi.

Sjećam se isto tako produljenog rada vrtića, osiguravanja sada tko je bio možda i pilot program za cjelodnevnu nastavu kojoj će se kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti implementirati. Upravo ta solidarnost je u europskom stupu socijalnih prava u izjavama premijera na Porto Summitu dala fokus i dala smjer u kojem dalje želimo ići, a to je socijalna i uključivija Europa. I upravo u tom segmentu želimo osigurati potpore za sve moguće, za civilno društvo, za branitelje. Dakle, za sve skupine koje su u bilo kojem segmentu isključive i to se prije da budemo iskreni prije ulaska u EU nismo mogli priuštiti. Vi dobro znate koliko su proračuni ministarstva socijale i koliko su europski fondovi dali dodatnu vrijednost. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Paviću pratim vaše rasprave na ovu temu i uistinu ste dosljedni u tome da branite stavove oko Porta. Nije prošao niti jedan naš zajednički odbor na kojem se vi niste osvrnuli na tu temu i drago mi je da ste takav zagovaratelj socijalnih prava ali i dječjih prava. Naime, ono što mene najviše brine je pitanje kada govorimo o oporavku kroz upravo socijalni stup, mene zanima kada realiziramo sva sredstva iz EU a kojima sada gradimo niz programa kao što je i program Zaželi primjerice koji se u Hrvatskoj provodi u velikoj mjeri da li ćemo mi dovoljno osnažiti našu ekonomiju i naše društvo da takve programe možemo i zadržati u trenutku kada prestanu doticati sredstva iz EU koja nas trebaju izjednačiti sa ostalim zemljama. Vjerujem da ste razumjeli moje pitanje. Mislim da je bitno čak imati i konsenzus na neke od ovih tema. Što se tiče razvoja putem EU fondova mi tek sad krećemo u korištenje druge omotnice.

Zajedno s tim kako će nam rasti BDP, kako će nam rasti zaposlenost i ostali faktori tako ćemo iz EU fondova u budućim omotnicama dobivati sve manje. Postoje formule. Čak smo unutar ove omotnice trebali dobiti 2 milijarde eura manje, jer smo prešli za malo prag 60% razvijenosti BDP-a EU. Prema tome, to će se lagano nivelirati, a na nama je, a ja vjerujem da imamo kapaciteta da osiguramo punu održivost svih tih programa. Hvala vam. Sada je na redu poštovani kolega Bauk. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege ono što mi je drago je da sve češće teme na ovoj točki dnevnog reda Izvješće sa sastanaka Europskog vijeća budu i teme iz naše unutarnje politike odnosno one teme oko kojih postoji rasprava na unutarnjem planu. To je dobro jer mislim da time sve više se i politički na neki način integriramo u europska pitanja ono što ipak prvih godina članstva još nismo toliko osvijestili sami sebe. I drugo jasno je da i mi postajemo sve veći čimbenik bilo dobar, bilo loš nebitno u onim pitanjima koja se na Europskom vijeću raspravljaju. Tu dosta dolaze do izražaja sličnosti i razlike političkih stranaka u Hrvatskoj s obzirom na ključne teme koje su teme u Europskoj uniji, a onda dolazi i do povezivanja pojedinih političkih čimbenika u Hrvatskoj sa sličnim čimbenicima u Europi. Ono što znamo dakle za dvije najveće stranke članovi su Europske pučke stranke odnosno partije europskih socijalista koje u pravilu osim pojedinih tema homogeno glasaju ili u Europskom parlamentu, u Europskom vijeću možda čak malo su ti stavovi više diverzificirani. Zato mislim da je i pitanje oko toga kako vidimo Europu ujedno i vrlo usko povezano s time kako vidimo Hrvatsku. Ili obrnuto kako vidimo Hrvatsku vrlo je usko pitanje povezano s time kako vidimo Europu. Ono što smo u ovih 6 godina, pardon 8 godina članstva u Europskoj uniji naučili ili barem ja da u mnogim stvarima mi smo i bolji od ovih iz Europe, ali smo i u mnogim stvarima i lošiji i treba nam još malo da dostignemo to. Vrlo često se pojavljuju razna istraživanja, tablice u kojima Hrvatska je na žalost sada u negativnom smislu prestigla i Rumunjsku i ustvari još jedino Bugarska po nekim kriterijima je lošija od nas.

To su ovaj mađarski zakon i stavovi oko njega i tu mislim da je prvenstveno stav političkih stranaka koje se onda kroz njihove predstavnike u Europskom parlamentu ili u drugim tijelima gdje djeluju prenosi. Ili stav oko rezolucije Europskog parlamenta koju je predložio kolega Fred Matić. Tu se recimo HDZ-e našao u dijelu Europske pučke stranke koji nije podržao bilo rezoluciju, bilo stavove oko mađarskog zakona, dok smo se na pitanju Bosne i Hercegovine mi našli u manjinskom dijelu odnosno bili smo jedini iz grupe socijalista koji nisu podržali tu rezoluciju. Tu se dakle svaka stranka, svaki politički čimbenik mora ja bih to tako rekao balansirati između stavova države i naravno stavova dijela svoje političke obitelji unutar Europskog parlamenta. I tu mislim da i nove stranke neće biti cijepljene od toga jer će se i one vjerojatno naći u situaciji dakle da budu dio neke političke obitelji koja onda ima različite stavove. Ne samo ovih vrijednosnih stavova, nego i pitanja koliko Europska unija ima pravo zadirati u zakonodavstvo u unutarnje stvari pojedinih država.

Hvala. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Bauk zapravo intenzivno razmišljam na koji dio vašeg izlaganja da dam repliku. Na onaj dio vezano uz našeg dragog prijatelja Orbana, ili na onaj prvi dio gdje ste počeli svoje izlaganje na način da bi trebali raspravljati o proširenju, jer kada bude proširenje pa dođu lošiji od nas pa da nismo na dnu. Ja nekako referirat ću se ipak na ovaj prvi dio. Ja nekako naše članstvo u Europskoj uniji i apsolutno mislim da je to dobro da je dobro da idete u društvu boljih, uspješnijih jer bi vas to jednako tako trebalo poticati da mi budemo i bolji i uspješniji i da se tu prepoznamo. I mi bi se trebali nakon što smo prošli put taj zalagati da se proširi to članstvo, ali ne zato da bi došli neki pa da mi nismo na dnu ljestvice, nego ipak da vodimo računa i da taj neki put koji smo prošli mi ne prolaze drugi.

Ali nije smisao da u tom boljem društvu budemo pri kraju.

Poštovani kolega da vi ste u vašem izlaganju se dosta toga dotakli i mislim da ste vi od početka bili uključeni u put Hrvatske prema Europskoj uniji. Ja mislim da je dobro što smo mi dio uljuđene Europe i da nam je tamo i mjesto, i da uvijek moramo težiti da nam bude bolje. Hvala lijepa.

Neka igraju prvenstvo Sjeverne Amerike. No dobro. Nakon toga NATO. Nakon toga će biti schengen i nakon toga euro. To su četiri temeljna stupa. I nije slučajno da je 2003. godine ili 2. ne znam sada točno potpisan Sporazum o pristupanju odnosno da smo postali kandidat. 2004. godine Ivica Račan sam dakle ponudio Ivi Sanaderu savez za Europu i od onda u najvećoj mjeri postoji konsenzus dvije najveće stranke oko europskih pitanja i neka tako i ostane. Izvolite.

A pogotovo o rezoluciji Predraga Matića nema rasprave. Ono što je problem i zašto nekako tumačim da ste izašli iz okvira i govorili općenitim europskim problemima što je potpuno nesadržajno ovo Izvješće. To su sastanci čelnika europskih zemalja i da se nema što reći, nego na nekih suma sumarum 20 kartica teksta vrlo šturo i nesadržajno evo ovo je pola godine što su radili europski lideri je prilično obeshrabrujuće. Ono što je meni problem u ovom Izvješću dakle je osim te nesadržajnosti je jasno da nije to samo do forme priopćavanja izvješća, nego do onoga što se doista događalo nisu dotaknuti niti europski problemi. Prvo ja moram reći da sam se u prošlom sazivu čudio premijeru što je svaki malo dolazio u Sabor po ovoj temi jer je on uveo ovu praksu dakle premijer Plenković, a onda sam nakon toga to počeo doživljavati kao jednu vrstu europskog aktualnog sata ili europskog aktualnog prijepodneva ili europskog aktualnog i poslijepodneva. I mislim da je to u osnovi dobro dakle da se jedan dan u svakih nekoliko mjeseci posveti europskim temama neovisno o tome jesu li oni navedeni u izvješću ili nisu navedeni u izvješću jer je sve to više-manje prožeto. Europska politika između ostalog je politika i dogovora, a vrlo često dogovori budu da popustite na jednom da bi dobili na drugom. To se inače kolokvijalno zove politička trgovina u negativnom smislu, ali ne mora uvijek biti negativno.

Hvala. Sada je na redu poštovana zastupnica Vidović Krišto. Izvolite.

A koje su to vrijednosti? Prvenstveno vladavina prava. A temelj vladavine prava jest jednakost pred zakonom, jest neovisno pravosuđe, jest sloboda medija, jest pravo na političko djelovanje, jest transparentno djelovanje svih triju grana vlasti. Gospodine Plenkoviću znaju li članovi Europskog vijeća da sve ove vrijednosti koje sam navela vi i vaši članovi Vlade kršite? Vi ste istina transparentni, ali samo u sljedeća tri pogleda. Kao prvo vaša Vlada transparentno krši zakone i štiti korupciju. Drugo, vi transparentno protuzakonito i nedopustivo utječete na pravosuđe i treće vi transparentno kontrolirate i cenzurirate medije. Primjer da ste dio korupcionaškog sustava jest Martina Dalić koja je glavni redatelj korupcionaškog mega slučaja Borg, a vi ste je imenovali za direktoricu Podravke, te njezinog supruga za člana uprave INA-e. To svi znamo, to je dokumentirano i transparentno i vi to ne možete demantirati. Ali ono što možete i što protupravno činite putem vašeg pravosuđa sprječavate da pravosuđe procesuira taj kriminal. Jer da je pravosuđe neovisno i da ne utječete na pravosuđe vi ne biste bili premijer, jer ste osobno sudjelovali u tom kriminalu. A Dalić ona ne bi bila na čelu Podravke. Transparentnost u blokadi pravosuđa koju sam navela potvrđuje Europska komisija u svom godišnjem izvješću o stanju pravosuđa u Europskoj uniji. Prema tome, izvješću Hrvatska je na zadnjem mjestu u cijeloj uniji po neovisnosti sudova i sudaca. To izvješće je dokaz o vašoj štetnoj politici za koju svi u Hrvatskoj znaju, ali sada imamo i međunarodnu potvrdu. To izvješće Europska komisija dostavlja svim relevantnim institucijama od Europske središnje banke do Europskog parlamenta. To izvješće čitaju sve značajnije tvrtke, investicijski fondovi ne samo u uniji već u cijelome svijetu i ta izvješća koja dokumentiraju kako vi i vaša Vlada kršite načelo vladavine prava i utječete na rad pravosuđa jesu razlog zašto Hrvatsku zaobilaze veliki investitori, a to je razlog nezaposlenosti, pada standarda i siromaštva. Da budemo jasni. Vi utječete na pravosuđe na identičan način kako su to radile prethodne vlade Milanovića, Sanadera i Račana, a taj utjecaj vršite kako biste zaštitili korupciju i vladajuću strukturu i njihovo protupravno abnormalno bogatstvo koje je uzročnik nesreće hrvatskih građana. I sad će dežurne galamdžije valjda vikati kako imamo neovisno pravosuđe i da su u DSV-u samo dva političara. Ali to je laž, jer u državi u kojoj su mediji kontrolirani, a sudovi ne funkcioniraju u njoj vladaju neformalne skupine putem ucjena i kriminalne uvezanosti. Evo vam primjera. Čelni čovjek u APIS-u onaj koji nam broji glasove bez ičije kontrole izvjesni Rendulić koji je inače bio bliski suradnik Miroslava Šeparovića dok je isti bio odvjetnik njegova je supruga v.d. predsjednica Općinskog suda u Zagrebu. To naravno nije slučajno. Šeparovića pak protuzakonito štitite. Na moje zastupničko pitanje o visini prihoda koji je Šeparovićev odvjetnički ured uprihodio od državnih tvrtki vi mi odbijate odgovoriti. To sam pitanje postavila na temelju dojava ljudi iz tih tvrtki koji su mi tvrdili kako se Šeparović obogatio ne svojim znanjem već političkom podobnošću. Tvrdnja je čak da je ispostavljao račune za usluge koje uopće nije obavio jer su te radnje obavile tvrtke same. Za napomenuti je da je Šeparović svoj odvjetnički ured otvorio tek 2000. godine i da mu je na otvorenju bio počasni gost Josip Perković od Münchenskog suda pravomoćno osuđen nalogodavatelj udbaških ubojstava. Takav čovjek treba imati vjerodostojnost, apsurd. Vi Šeparovića štitite. On nije neovisan, te ne donosi presude na temelju Ustava, već presude koje vama odgovaraju. Ili primjer iz moje izborne jedinice, iz grada Zadra. Jedna od čelnica Županijskog suda je Dijana Grancarić. Njezin suprug se obogatio na poslovima koje mu omogućava vama poznati Božidar Kalmeta. Znači, Kalmeta se sudova u Zadru ne mora bojati. Upravo ovi primjeri su dokaz protuzakonite umreženosti vladajuće kaste. Vi to ne skrivate, to je transparentno, a upravo to jest glavni problem Hrvatske države. Za ovo stanje odgovornost snosi Vlada kojoj ste vi na čelu i koja ima stvarnu vlast u Hrvatskoj. Jer u Hrvatskoj ne vlada japanski car već hrvatska Vlada koja ima parlamentarnu većinu. Na koji način ste došli do te većine to je druga stvar, ali je činjenica da imate stvarnu vlast. Sjetite se riječi Vilija Branda: „Pravo i pravda se mogu gušiti, ali se ne daju ugušiti. I svakoj nepravdi dođe kraj.“ Sjetite se i svoga prethodnika idola vašeg kolege Jandrokovića Ive Sanadera „svemu dođe kraj“ Tako će doći kraj i ovoj nepravdi koju vi provodite, a hrvatski će se građani izboriti za pravednu Hrvatsku jednakih mogućnosti i funkcionalne vladavine prava. Imamo jednu povredu Poslovnika. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijeđen je članak 238. Kolegica vrijeđa i omalovažava građane ove države, pa između ostalog i Božidara Kalmetu koji je bio u sudskom procesu, oslobođen je svih optužbi, a sad opet kaže kolegica da za njega sudovi ne važe.

Ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Izvolite kolegice Vidović Krišto, isto tako povreda Poslovnika. Članak 238. po istoj osnovi kao i kolega. Dakle, ovo ne govorim radi vas kolega Šimičeviću, jer ne trudim se više doprijeti do vas. Očito niste slušali raspravu, ali je važno zbog hrvatskih građana. Dakle, apsurdno je da se vi u svojoj povredi Poslovnika pozivate na pravosuđe koje je oslobodilo Božidara Kalmetu kad je upravo sukus moje rasprave bilo to vaše pravosuđe koje kontrolirate vi na čelu sa vašim predsjednikom Vlade. Hrvatska je u ovom stanju upravo radi te politike i vi ste jedan od aktera iste. Isto tako bila je replika. Idemo dalje. Sada je na redu kolegica Baričević, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Osim dominantne teme covid 19 na održanim sastancima Europskog vijeća bilo je govora o sigurnosti i obrani. Velika se pozornost posvećivala i našim vlastitim sposobnostima i kapacitetima za strateško autonomno djelovanje. Važno nam je osigurati proizvodnju općenito, ali posebno strateških proizvoda na razini EU i država članica i tu vidimo veliku šansu RH jer možemo ponuditi povoljnije uvjete za takvu proizvodnju kako bi jedan dio takve proizvodnje i došao i uspostavio se u RH. Jedna od tema bilo je i jedinstveno tržište kako ojačati otpornost, kako digitalizirati EU, kako ostvariti naše ciljeve do 2030. i kroz tu digitalizaciju i transformaciju postati lider na ovom području, a to je ujedno i velika isto šansa za hrvatsku Vladu, recept za uspjeh i konkurentnost, za napredak, a upravo RH čini puno kako bi uhvatila se u korak s time i kako bi bili napredni u digitalizaciji. Tema koja je bila isto vrlo važna je bila i digitalne potvrde. Valja ovdje istaknuti još jedanput da je Hrvatska bila sa nekolicinom zemalja prva, odnosno čak mjesec dana prije nego što je službeno se stupilo na snagu što je službeno se stupio na snagu ured o digitalnim potvrdama, a stupio je službeno 1.7. a Hrvatska je već 1.6. u potpunosti primjenjivala digitalnu potvrdu, sama je izdavala i bila u mogućnosti kontrolirati na graničnim prijelazima drugih država članica koje su isto do tada bile već uspostavile svoj sustav tako da je bila svima dostupna sloboda kretanja i valja pohvaliti taj potez hrvatske Vlade. Revidirale su se i preporuke Vijeća iz potrebe znači odluka stožera koja je na snazi od 1. 7. slijedila je preporuke i Europskog vijeća. Načelno želimo biti sigurni, osigurati zaštitu kretanja slobode ljudi.

I zato evo još jedanput pozivam sa ove govornice da se svi cijepimo odnosno da se cijepe oni koji do sada nisu i da shvate ozbiljnost situacije. Dakle potez Vlade u naknadama za očuvanje radnih mjesta je bez presedana kao što smo čuli danas i od premijera i čuli smo odgovor na moje pitanje u kojem je on kazao da u Europskoj uniji nitko drugi to tako nije učinio vezano za potpore. Hrvatska Vlada reagirala je pravodobno, odgovorno, osiguralo se 12,7 milijardi kuna za 700 tisuća radnika, za 120 tisuća poslodavaca i na taj način je omogućeno da se kriza premosti, a ukupan broj osiguranika koje danas imamo u Hrvatskoj bude veći nego što je bio 2020. a čak i veći nego što je bio 2019. Referirat ću se još na izjavu iz sporta. Na neformalnom sastanku šefova država i Vlada održani 7. i 8. svibnja gdje se potvrdilo još jedanput duh zajedništva i solidarnosti gdje se nadahnuo i povijesni sporazum iz srpnja 2020. gdje je zaista trebalo puno pregovora da se donese višegodišnji financijski okvir, a tu ulogu veliku je imao i premijer gdje je apelirao u Europskom vijeću da se prestane produljivati [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Hvala vama. Kolega Pavić izvolite. Hvala lijepa. Poštovana kolegice pa spomenuli ste u vašem izlaganju upravo turizam i vaše otoke koje jednu od glavnih tema odnosno isto tako gospodarske revitalizacije usred ove Covid krize. Mi smo ih 1. 6. već imali. Prvi smo implementirali IT rješenje, a isto tako kao država znali smo napraviti koaliciju zajedno sa ostalim državama članicama koje ovise o turizmu da primjenjuju Covid potvrdu već ranije. Na primjeru Njemačke i Portugala i ostalih vidimo koliko je koliko brzo može dovesti do stavljanja pojedine županije na crvenu listu. Izvolite odgovor. Pa evo hvala uvaženi zastupničke na vašem pitanju. Dakle vidljivo je i kroz ovo vrijeme početkom turističke sezone da je za cijepljenje bio izuzetno zainteresiran turistički sektor i da su turistički djelatnici svjesni i shvatili koliko je cijepljenje važno da bi osigurali još bolju turističku sezonu. Dakle ja se nadam da uz ovo jenjavanje na jedan način epidemije i dogovor upravo o tim digitalnim zelenim potvrdama da ćemo ići prema dobroj uspješnoj sezoni, a time i novom gospodarskom zamahu. Vjerujem da će ljudi prepoznati i biti odgovorni i cijepiti se što više. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Kolegice Baričević govorili ste o turizmu, pa valja još jedanput istaknuti da je upravo za turizam do 2026. u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano 2,2 milijarde kuna i to da će potpore biti i u 100%-tnom iznosu, da 60% alociranih sredstava će biti namijenjeno poduzetnicima što znači privatnom sektoru. Jer naši hotelijeri sa nestrpljenjem očekuju natječaje. Npr. za energetsku obnovu svega smo imali jedan natječaj i to još 2018. godine. A znamo da ulaganja u turizam povlače i ulaganje u neke druge industrije. Jer znamo da treba kupovati opremu, alat, uređaje, modernizirati tehnologiju, angažiraju se konzultanti. Znači ulaganja u turizam osim što će time i produljiti turističku sezonu donijet će i cjelokupnom gospodarskom oporavku. Hvala lijepa na vašem pitanju. Svakako to su benefiti koje nam je donijelo i članstvo u Europskoj uniji, a upravo je za turizam do 2026. godine kao što ste i kazali u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je 2,2 milijarde kuna. Dakle, financiranje u turističkom sektoru bit će dostupno svima mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima, pa i na temelju javnih poziva Ministarstva turizma i sporta ulagat će se u javnu turističku infrastrukturu, ali ga mogu koristiti i privatni poduzetnici u okviru javnog i privatnog partnerstva.

Poštovana kolegice kao što ste vi u vašoj pojedinačnoj raspravi naglasili hrvatska Vlada je u Covid pandemiji upravo da bi očuvala radna mjesta i osnažila poslodavce osigurala potpore za 700 tisuća radnika i 120 tisuća poslodavaca za što je izdvojeno negdje otprilike 12,7 milijardi kuna što je doista kao što je i premijer jutros u svojoj raspravi uvodno i rekao presedan u EU. Međutim, vi osobno živite na otoku i otočanka ste i mi kontinentalci znademo i svjesni smo činjenice da je život na otoku specifičan i inače sam po sebi bez obzira na evo još dodatnu covid krizu, pa bih htjela da evo kažete upravo iz perspektive otočana i pokušate objasniti što su i koliko su potpore Vlade RH poslodavcima i radnicima u vrijeme covid pandemije značile upravo u ovakvoj jednoj specifičnoj otočnoj lokalnoj sredini. Dakle, svi otočani sa kojima se ja susrećem i ovih dana i u proteklih ovih mjeseci, 15 mjeseci od kad je hrvatsko društvo i čitav svijet snažno obilježila upravo ova kriza oni kažu ovdje se uloga države je bila nezamjenjiva. Dakle, osobito u očuvanju radnih mjesta nekih evo na otoku Braču ima 800 poslodavaca, na Hvaru 900, gospodarstvenika na otoku Visu 200. Dakle, samo u mojoj županiji su zadovoljni sa ulogom države i u očuvanju mjesta, jer na otoku je posebice specifičnost rada i radi se u drugačijim uvjetima negoli na kopnu.

Evo pored koristi koje ste sad spomenuli i koje sam spomenula ja od 47,5 milijardi bespovratnih sredstava imat ćemo i na raspolaganju puno povoljnije zajmove sa najboljim bonitetom u EU čime smo smješteni, znači s obzirom da će taj navedeni iznos činiti 12% BDP-a zajedno sa Grčkom u samom vrhu. A za područje gospodarstva u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti predviđen je najveći iznos alokacije planiranih sredstava i to u iznosu od 55% čime će se jačati konkurentnost zelena tranzicija, te razvoj održivog inovativnog i otpornog turizma.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege, jedna od tema koja leži u podlozi skoro svih naših rasprava o europskim poslovima, a takav je slučaj i u drugim parlamentima zemalja članica Unije tema je toga što EU jest što nije i što bi trebala biti. To je ono što bi neki nazvali ideološkom temom kao da recimo ekonomija, obrazovanje ili obrambena politika nisu ideološke teme paar excellance. Pa naravno da jesu. To ih ne čini ni manje vrijednima, ni manje važnima. Premijer je danas u svojoj Freudovskoj omašci koju sam spomenuo u raspravi u ime kluba kada je kao političar s prijezirom odbacio političku motivaciju kao legitimnu motivaciju u političkom djelovanju zapravo opet nehotično doduše dao jako dobar primjer nečega što se događa u EU. Naime, demonstrirao je jedan trend koji već neko vrijeme postoji u europskoj politici, a to je trend bijega od politike i okretanje birokraciji ili u ovom kontekstu eurokraciji. Ako želimo društvo funkcionalnih, učinkovitih institucija potreban je zdrav odnos moći između politički biranih predstavnika građanki i građana i službenika u institucijama, onih ljudi koji se ne mijenjaju svakih četiri ili pet godina. Politika želi promjene, jer njezina je zadaća da osigura da društvo ide u korak sa vremenom i svim izazovima sa kojima je suočena. Ali prečesta promjena znači da nema stalnosti, nema kontinuiteta, nema sigurnosti i zato je tu birokracija. Birokracija je tu da osigurava prijenos vlasti, kontinuitet institucija, sprječava kaos. Ako je balans između politike i birokracije dobar društvo se mijenja zdravim, prirodnim tempom koji članovi i članice društva mogu pratiti. Ako je narušen, a moja je teza da je trenutno narušen u korist europske birokracije društvo stagnira. Mislim da je vrlo problematično kad politički predstavnici bježe od politike kao da je politika nešto čega se treba sramiti. Problem birokratizacije u EU prije svega vidim u Europskoj komisiji. Ova konkretna Komisija taj problem ima jer je sastavljena od ljudi čiji je jedini mogući zajednički nazivnik birokracija što je jedan Franz Zimmermanns i Oliver Verhelyi mogu imati zajedničko osim službenika koji ih podržavaju u političkom radu. Pa ne baš puno. U ovoj Komisiji nedostaje snage još više nego nekim prethodnim komisijama i doista nisam optimističan oko njezina naslijeđa. Mislim to je komisija u kojoj za konferenciju o budućnosti Europe zadužena Dubravka Šuica, sic transit gloria mundi kolegice i kolege. No, da ovu raspravu ne dovršim u nekom pesimističnom tonu želim reći da mislim da ne treba bježati od problema, treba se suočiti sa njime. U Europskom parlamentu postoji politika, ponekad postoji i u Europskom vijeću doduše ne zaslugom premijera Plenkovića, ali bit će već neka premijerka ili premijer iz Hrvatske koja ili koji u strahu od politike neće bježati u sigurni zagrljaj birokracije.

Otprilike ja ću to tako prevesti, jer mislim da je to i bio smisao vaše pojedinačne rasprave. Dakle, društvo se mora mijenjati i mi se moramo mijenjati. I ja uvijek mislim da je dobro da imamo različite opcije i da građani imaju prilike koju opciju se ima. Ali mislim da postoje neke teme na kojima bi bilo pristojno da je recimo premijer tu. Dakle, on se odlučio ovom Saboru podnijeti izvješće o tome što, o sastancima koje je imao. Nekako je smisao da barem ostane pristojno jedno prijepodne sa nama, da ima neki završni ekspoze.

Mogu se samo složiti sa vama. U ovim raspravama obično to izgleda tako da premijer bude na početku, kaže šta ima, odgovori na koju repliku, onda mu se smuči od kritike, onda zbriše. Onda se vjerojatno vrati na nekakvo završno obraćanje u ime predlagatelja, nadam se da ćemo ga vidjeti. Ali da, taj trend bijega od kritike je nešto relativno novijeg datuma kod njega. Ja se sjećam u prethodnom sazivu Sabora zajedno smo bili u njemu, premijer je znao ostati ovdje cijeli dan, sudjelovao je u ovim raspravama pogotovo ova točka izvješće Europskog vijeća bila su ona točka u kojoj je on najradije sudjelovao i raspravljao.

Meni je to drago čuti. Tu je ona socijalistička, naravno Spinelli a ima i ona funkcionalistička Mone koji je na neki način i otac ove europske birokracije. I donekle je to bilo u nekom balansu i tako je izgrađena Unija, međutim u zadnje vrijeme je došlo do disbalansa. Došlo je do disbalansa i u smislu vrijednosti, došlo je do disbalansa možda i u ovom smislu koje ste vi rekli gdje ponekada ovo tehničko prevladava ono političko. Dakle, možda nećemo se složiti kakav treba biti taj balans. Oko disbalansa možemo se složiti samo trebamo opet stvoriti neku EU gdje se svi mogu naći pa i u ovom vrijednosnom smislu da su uključeni. Neočekivano ali ugodno iznenađenje. Pa da, mislim da na kraju dana rasprava o tome kakve vrijednosti želimo, na kakvim vrijednostima želimo temeljiti EU u budućnosti je isto nešto o čemu možemo i trebamo raspravljati. Možda trebamo neke nove temelje udariti za budućnost. Mislim da je taj disbalans problematičan i nekako mi daje nade da ako ćemo se složiti o tome da disbalans postoji i imamo otvorenu raspravu o tome kako da popravimo taj problem, kako da vratimo neku vrstu ravnoteže mislim da smo na dobrom putu.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo u današnjem izvješću premijera Plenkovića mogli smo uočiti da je glavna tema svih sastanaka na europskoj razini covid 19 što nije ni čudo s obzirom da se godinu i pol nalazimo u jeku ove pandemije. Međutim, isto tako možemo zaključiti i to se da vidno iščitati iz samog izvješća da je EU jedna vrlo troma tvorevina koja izuzetno sporo reagira na neke brze i hitne promjene, pa tako prije šest, sedam mjeseci građanima EU cjepivo nije bilo dostupno dok su građani u Velikoj Britaniji, Izraelu, SAD-u se već na veliko cijepili. Danas pak nekoliko mjeseci kasnije u Hrvatskoj je višak cjepiva. Razlog tome je kako i premijer kaže slaba procijepljenost. Međutim, tko snosi sve odgovornost i tko je sve suodgovoran za ovu slabu procijepljenost. Mišljenja sam da je dijelom suodgovorna i Vlada RH i Stožer Civilne zaštite. Naime, zbog brojnih poteza došlo je do negodovanja više od polovice građana vezano za cijepljenje. Pa sjetimo se samo izjava ministra Ćorića koji je sve one koji se nisu cijepili prozvao lažnim guruima, a takvih je više od 50% Sjetimo se i da je premijer Plenković odlučio vezati potpore i mjere poduzetnicima uz procijepljenost, a istovremeno Europska komisija nije uvjetovala Hrvatsku procijepljenošću što se tiče sredstava osiguranim sukladno Nacionalnom planu oporavka. Sjetimo se i najava čelnih ljudi Stožera Civilne zaštite da će na jesen u shoping centre moći oni samo koji su se cijepili. I naravno da sve te izjave stvaraju odbojnost kod određenog dijela naših sugrađana. I sve te izjave dodatno unose podjelu u ovako već podijeljeno hrvatsko društvo.

Hoćemo li imat prvu i drugi klasu stanovnika, cijepljenih i necijepljenih? Mislim da je sam pristup u promoviranju cjepiva otišao u totalno krivom smjeru. Smjenjuju se preko noći doktori znanosti koji imaju drugačije mišljenje, uvodi se upravo ono protiv čega su se naši branitelji prije 30 godina borili, protiv jednoumlja. Smatram da jedini način da se vrati povjerenje prvenstveno u institucije da o cjepivu što manje pričaju političari, a što više pričaju znanstvenici i stručnjaci i na taj način sam uvjeren da će i postotak cijepljenih sugrađana biti sve veći i veći. Poštovani kolega Pavliček ja sam već govorio u sabornici o cijepljenju i o kampanji i smatram da nije dobro kad se s ove govornice kritizira cijepljenje i nastojanje Vlade da se što više ljudi cijepi. Da li je dobro da se to nečime uvjetuje ili ne u to stvarno ne bi ulazio, ali obolio sam od korone, preležao jedan dio u bolnici i vjerujte mi to nije dobro. To je strašna bolest. I cjepivo sigurno pomaže da bude smrtnost manja i da posljedice budu puno lakše. Zato bi trebala biti poruka s ove govornice, ljudi ako možete cijepite se.

Imao sam slabije simptome, ali sam i dalje stava da treba ako se već ide u ovu kampanju mora ići u pozitivnom smjeru, a ne davati izjave kao što su pojedini ministri davali izjave onda stvaraju kontra efekt. Dodatno dijele hrvatsko društvo. Znači imate ljudi koji su skeptični, ali ne treba ih netko nazivati u medijskom prostoru zatucanim ravnozemljašima i slično. I onda stvarate jednostavno kod tih osoba dodatnu dozu skepse i na taj način dobijamo ovo što trenutno imamo.

Naime, kako biste vi riješili procijepljenost ako smatrate da su samo neke nezgodne izjave problem u javnom prostoru? Evo ovako, mislim da svako treba biti odgovoran za svoje izjave pogotovo ako se radi o dužnosnicima na visokoj razini. Smatram da se taj problem može puno učinkovitije riješiti na način da o tome pričaju stručnjaci. Znači o tom problemu prvenstveno trebaju pričati stručnjaci. Što više o tome budu govorili stručnjaci, a što manje političari broj cijepljenih će biti veći.

Hvala gospodine potpredsjedniče. U svom uvodnom izlaganju predsjednik Vlade govoreći o budućnosti Europe što je bila jedna od tema ovih europskih vijeća govorio je i o izbornom kalendaru. Dakle o rujanskim parlamentarnim izborima u Njemačkoj, iduće godine u Francuskoj predsjednički izbori, koliko je naravno važnost za novu konfiguraciju političke scene u Europi.

I taj trokut je, još jednom ću ovdje ponoviti izuzetno bitan za vidjeti u kojem smjeru će ići europska politika pogotovo oko jedne ključne rasprave za budućnost EU. Mi znamo da su sada ta pravila suspendirana. Međutim, tu postoji jedan možda ne svjetonazorski ali sasvim sigurno idejni ovaj rascjep razlika između onoga što bi mogli reći sjever i jug ili ako hoćete germanski i latinski dio EU i ostaje na neki način otvoreno koji je stav Srednje Europe ili ovog slavenskoga da simplificiramo. I stoga trebamo čini mi se u tom kontekstu čuti i proučiti ono što je predsjednik Bundestaga rekao Wolfgang Shauble koji je bio i prije ministar financije jedan od doajena njemačke politike i europske politike. On je poslao u zadnjih par tjedana dvije bitne poruke. Jedna treba ovaj zapadni dio malo smanjiti svjetonazorske tenzije sa Srednjom Europom, dakle ne ponašati se na neki način mi ćemo sada objasniti što su ljudska prava, nego otvorit možda neki dijalog. S druge strane je otvorio pitanje fiskalne discipline u jednom članku koji je objavio u Financial Times tražeći odmah da se što prije vrate stroga fiskalna pravila.

Čini mi se da je pozicija RH odgovorna i pokušava maksimalno ovu situaciju iskoristiti za vlastite interese. S jedne strane naravno maksimalno iskoristiti Fond buduće generacije kroz svoj Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je odobren. On je odraz ove linije koju su i Francuzi i Talijani zagovarali, zagovarat će i dalje da bude što više zajedničkog npr. izlaska na tržišta, oni bi željeli i zajedničke obveznice europske. Na neki način da bogatiji sjever financira deficite i gospodarski oporavak jug. S druge strane vodi se računa o fiskalnoj odgovornosti da ne eksplodira deficit. Naravno to je i zbog priprema za euro, ali i zbog vlastitih potreba i time se šalje opet jedan signal fiskalne odgovornosti. I u tom kontekstu ono što se želi je iskoristiti ovo desetljeće koje je pred nama, bolje rečeno ova financijska perspektiva od 7 godina za rast našeg BDP-a, za završetak one bitne infrastrukturi povezivanje našeg teritorija i u tome je doista Pelješki most jedan amblem za financijsku sigurnost RH, za fizičku sigurnost što će se dodatno učvrstiti naravno i ulaskom u Schengen i za geopolitičku sigurnost i tu u tom kontekstu stavljam i politiku, državnu politiku dakle i Vlade RH i šefa države prema BiH odnosno reforme koje su tamo potrebne uključujući reformu izbornoga zakona kako bi se i stabilizirala BiH, kako bi bili tu ravnopravni svi konstitutivni narodi, a time naravno ojačala i nacionalna sigurnost RH. Evo, u tom kontekstu čini mi se iako sam otvorio pitanje budućnosti EU ili nekih kretanja i kako se tu postavlja RH čini mi se da ovo izvješće, ne samo ono pisano nego i ono što je premijer predočio ovome domu je nešto što bi trebali podržati. Uvaženi gospodine Stier kao čovjek koji dobro poznaje europsku scenu, funkcioniranje EU često se može čuti u hrvatskoj javnosti u biti da je Hrvatska na repu kada je u pitanju sudjelovanje u bilo kakvom odlučivanju u Bruxellesu unutar EU što naravno ja ne smatram da je točno. Jedan od najvećih dosega hrvatske politike naravno ulazak u EU. I evo što vi kao čovjek koji je tome posvetio puno svoje karijere možete reći na takve objede koji u biti ne pridonose dobro artikulaciji hrvatskih stavova unutar EU? Hvala vam kolega na tom pitanju. To me podsjeća i na one kritike da smo ušli i nespremni, da smo trebali još više vremena možda, da smo i danas bili ili bi trebali biti u čekaonici sa drugim zemljama tzv. Zapadnoga Balkana kako se to definira u Europskoj komisiji.

Ne bi bili na raspolaganju RH ova sredstva koja su danas na raspolaganju.

Poštovani kolega Stier vi ste u svakom slučaju dobar poznavatelj međunarodnih odnosa i vanjskopolitičkih tema. Međutim ja bi s vama voljela iskomentirati pitanje financiranja mjera zapošljavanja o kojem smo danas jako, jako puno razgovarali. Naime, u javnom prostoru često nailazimo na netočnu tezu da su sve mjere zapošljavanja, a posebice ove uslijed korona krize financirane iz državnoga proračuna, što naime nije istina. To je samo djelomično točno jer je 60-tak posto financija koje smo osigurali za očuvanje radnih mjesta i ostale mjere osigurano iz državnog proračuna, međutim 40% upravo iz europskih sredstava.

Da kolegice u pravu ste, dakle financira se i iz europskih i to dobar dio iz europskih sredstava, ovaj dio, naravno kritičari će reći i ta europska sredstva na neki način nisu do kraja besplatna, dijelom su i zbog toga što je i Europska komisija u ime cijele EU izašla na europska tržišta pa se zadužila. Međutim, kada bude i otplata toga nećemo jednostavno na isti način sudjelovati i oni koji možda imaju manji BDP od onih koji imaju jači. Zato npr. u Njemačkoj kao motor i možda jedna od najrazvijenijih ili najrazvijenija zemlja u EU mnogi su se protivili takvom pa je bilo i ustavnih tužbi jer nisu htjeli plaćati više od onoga što su smatrali da bi trebalo biti pravedno po njihovoj koncepciji pravednosti.

Hrvatska ima 3 godine sada bez izbora pa malo da isto još produbite i date osvrt, a na geopolitičku situaciju u Europi, a posebice ovo što imamo nazovimo sukob jugoistočna Europa zapadna je često gledamo više razlike nego ono što nas spaja. A ono što nas spaja puno je veće i snažnije, ali očito medijski manje prijemčivo. Druga komponenta koju bi molio odgovor je isto pitanje zaduživanja. Znamo da Nacionalni program oporavka i otpornosti HS donio je odluku o vlastitim sredstvima, prvi smo u Europi to ratificirali da će se Europska komisija zadužiti u ime svih nas.

Kada pogledate nijedna zemlja Srednje Europe ne želi izaći iz EU, one iz jugoistoka Europe žele ući u EU dijelom i prihvaćajući upravo ovo što ste rekli, a to je da politika koja sada je prevladala ovom krizom je politika koja je rekla idemo dati nove ovlasti Europskoj komisiji da može izaći na svjetska tržišta u ime cijele EU. Ako hoćete tehnički time se smanjuje formalna nacionalna suverenost, pa se nešto prebacuje EU, ali de facto u onom sadržaju jača se zapravo državni kapacitet. Poštovani zastupniče, mislim da ćemo se složiti da su bila dva cilja što se tiče fiskalne politike na nivuo EU. To je da fiskalna politika bude održiva, a drugo da fiskalna politika među članicama EU bude slična odnosno da konvergira. Paktom o sigurnosti je bilo definirano da deficit proračuna odnosno da zaduženost ne smije biti veća od 60% i da deficit proračuna ne smije biti veći od 3% E sad, gdje smo mi tu? Mi imamo zaduženost oko 90% Da li imamo deficit trenutno, dal ćemo ga imati ove godine ili nećemo to je veliko pitanje? Da li mi možemo odgovoriti na ove izazove ili ne možemo odgovoriti? Tako da izvješće, ono što piše u njemu to je u redu samo pitanje je da li mi na to možemo odgovoriti na pravi način.

Postoji upravo rasprava, o tome smo više puta u ovom saboru raspravljali i vidjet ćemo što će na kraju biti konačan dogovor, da li će se možda ta suspenzija prolongirati ili će se modificirati taj pakt. Naravno, s druge strane Hrvatska mora voditi i dalje jednu odgovornu fiskalnu politiku, ne samo zbog neke ideje ulaska u ili neke politike ulaska u Euro, što, što i ovaj sabor podržava. Međutim, to i za hrvatsku ekonomiju bi bilo dobro ne ulaziti u neke ogromne deficite jer nekada ćete te dugove morati vratit. Međutim, time što sam i to rekao naravno da određena fleksibilnost u ovom trenutku je potrebna i poželjna za naš razvoj. Postavit ću ono svoje klasično pitanje, a na koje ste već i dali, naznačili neke odgovore, ali dakle stalno se vraćamo na to. Dakle, ta fiskalna disciplina je sada suspendirana, ona će se vratit na staro, znači šta činiti onda kada imamo situaciju ponovo kakvu smo imali u prethodnom razdoblju, a kada je smjer i način našeg privrednog pod navodnike razvoja bio zapravo negativan. Prva stvar kad govorimo o visini EU sredstava uvijek moramo naglašavat da to uopće nisu dostatna sredstva za ozbiljan razvoj, da je primjerice dakle SAD imao budžet u jednoj godini koji je 4 puta veći od budžeta EU u 7.g., čisto da, dakle uzmimo mi kad govorimo o tim milijardama onda uvijek ono to svima zvuči kao spasonosno rješenje. I druga stvar, EU fondovi se ne mogu koristiti kako želimo.

I to je upravo ono što se želi postići, a to jest da imamo produktivniju ekonomiju i da možemo upravo sa novim tehnologijama uhvatiti taj val četvrte revolucije u smislu da se možemo tu što bolje koristeći i te europske fondove pripremiti i na taj način izaći iz ove pandemije čvršći i na jedan način da možemo razvijati našu ekonomiju time što će se i u Hrvatsku, a ako hoćete općenito i u Europu vratiti proizvodnja koja jest za vrijeme, pogotovo '90.-tih se preselila u dobrom dijelu prema istoku. Kolega Stier, da vam malo vratim vaše pitanje odnosno vašu repliku meni. Volio bih čuti zapravo kolko god je moguće u vremenu koje vam je na raspolaganju, recimo kakva bi bila nekakva vaša vizija budućnosti Europe, dakle vaša osobna, ovo je pojedinačna rasprava. Recimo što biste promijenili da možete, da li bi to bilo nešto, da li biste, kako biste taj balans o kojemu smo razgovarali, kako biste vi postavili taj omjer, da li biste recimo mijenjali institucije, da li bi recimo za vas bila jedna ideja koja mi je uvijek bila interesantna bikameralnog europskog parlamenta, da li bi na neki način to možda bilo. Evo, čisto kao okvir nekakav onoga što bih volio od vas čuti, pa hvala. Doista teško u jednoj minuti, ali ako hoćete imate jedan jako dobar papir koji je demokršćanski think tank Martens Centar pripremio i gdje od mogu vam kasnije bilateralno ako hoćete dati, ali u principu da u onim velikim stvarima gdje imamo zajedničke interese nastupati zajednički, npr. na području obrane možda intenzivirati čak i integraciju, ne u smislu da bude u opoziciji s NATO-m nego zajedno s NATO-m, ali razvijajući jednu stratešku autonomiju koju će EU imati kažem ne distancirajući se nego radeći zajedno sa NATO-m i sa SAD-om, dakle u tim velikim stvarima biti zajedno, a u ostalome dosljedno primjenjivati princip supsidijarnosti. Kao što su već prethodnici najavili ispred mene i govorili da ste dobar poznavatelj europskih poslova te da ste nam u svojoj raspravi dosta približili jednu europsku sliku svojim minucioznim pristupom, ali zanima me naravno uvijek vaše mišljenje što kažete u ovim teškim vremenima izazovnima u kakvoj je ovdje poziciji Hrvatska u odnosu na europska pitanja? Pa Hrvatska mislim da koristi svoje članstvo u EU, naravno uvijek će neko moći reći i moglo se bolje ili mora se bolje, ali koristi kao što sam rekao ovu poziciju i ovu situaciju da razvije sve svoje nacionalne kapacitete. Mislim da je nama ovaj poseban Fond buduće generacije i ova filozofija koja stoji iza takvog fonda odgovara time da naravno ne želimo niti ići na jednu krajnost misleći da evo možemo samo nabijati dugove i ići u beskrajnost i s deficitom. Naravno da tu treba postojati određena granica, ali u takvom jednom balansu može se razviti, završiti infrastrukturu povezati zemlju zato je bitan ovaj projekt Pelješkoga mosta koji će se realizirati, financijska sigurnost, fizička sigurnost, ući u Schengen i to mislim da Hrvatska može učiniti već za mandat ove Vlade. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege. Današnja rasprava je u konačnici prilično slična našim ostalim raspravama o europskim temama. Premijer svašta kaže i ostane živ, ne vidi greške, sve je super, bedem ljubavi ga brani, opozicija ga napada. Očekivao sam pravu dosljednost u vrijednostima koje je proklamirao u kampanji koja ga je prvi put dovela do ureda u Banskim dvorima, to su bile vrijednosti suvremenog umjerenog konzervativca koji je odan vladavini prava i dosljedan u politici umjerenosti. Umjesto toga, dobili smo korupcijske afere, konkatorstvo i mađaronstvo, nedostatak ikakvog smjera u europskoj i vanjskoj politici i odrađivanje push backova migranata na našim granicama. Uz sve to grčevita borba za Eurozonu i Schengen, pandemija, potresi, nije premijeru lako to treba reći, ali pred problemima i izazovima premijer bježi od onoga što mu je poziv, a to je politika. Andrej Plenković iz Europskog je parlamenta prije nekoliko godina došao sa aureolom umjerenog europskom konzervativca, navodno dobro umrežen sa europskim političarkama i političarima koji će danas sutra odlučivati o budućnosti Unije. Od tada do danas stvari su se promijenile, izvršna vlast nije baš dobre stvari izvukla iz Andreja Plenkovića, od toleriranja i nereagiranja na progon novinara i tužbe, uskoro i formalno bivšeg glavnog ravnatelje HRT-a zbog čega je Hrvatska dobila loš ugled u EU, preko uhljebljivanja svojih stranačkih drugova i drugarica po raznim europskim institucijama, navodno na korist Hrvatske i ad maiorem dei gloriam samo da poslije od tih ljudi ne bismo dobili ni pisma ni razglednice. Andrej Plenković navodno majstor vanjske i europske politike, za ministra vanjskih poslova postavio je čovjeka koji vrlo očito jako loše poznaje materiju za koju je zadužen čije su rasprave spomenik logoreji kao pojavi kao fenomenu čija je najveća vrlina u kontekstu politike, da ne bi bilo zabune ne govorim osobno, činjenica da je bezrezervno odan premijeru Plenkoviću. Zašto je Andreju Plenkoviću bolji ovaj ministar od recimo kolege Stiera koji koliko god imali različite poglede na čitav niz pitanja nikad kao ministar nije izrekao neargumentiranu rečenicu, a kamoli potpunu baljezgariju poput da damo jedan primjer navedem, ove nedavne izjave Gordana Grlića Radmana o deklaraciji kojom se osuđuje homofobni zakon Viktora Orbana. Sve one deklaracije“ citiram „koje ne pridonose jedinstvu čini mi se da možda unose više nemira među članice“, ok. Izvješće o kojemu smo danas raspravljali vrlo jasno ocrtava sve neuspjehe i nedostatke djelovanja našeg premijera i njegova ministra u europskoj i vanjskoj politici. U samo mjesec dana tri ogromna neuspjeha, iako su dio većine HDZ-ovih zastupnici preglasani su oko Matićevog izvještaja, odbijeni su im amandmani kojima su htjeli unazaditi Rezoluciju EU Parlamenta o BiH i nisu osudili Orbanovu destabilizaciju EU preko leđa LGBT osoba.

Kolegice i kolege. Vratit ću se na meritum ono o čemu raspravljamo u ovoj točki, a to je Izvješće o sastancima Europskog Vijeća o važnim sastancima čelnika država i o puno sastanaka. To su sastanci održani 25. i 26. veljače, te 25. i 26. ožujka videokonferencijama, potom neformalni sastanak u Portu 8. svibnja i onda sastanci Europskog vijeća održani u Briselu 24. i 25. svibnja, te 24. i 25. lipnja plus još sastanak na vrhu država Europodručja 25. lipnja. Dakle, to je nekih 6-7 sastanaka europskih čelnika i kao rezultat dobijemo izvješće u kojem suma sumarum rekao sam nema 20 kartica teksta koji se svodi na neke isprazne frazetine europskog novog govora. To su izazovi, rekli smo da ponovimo gradivo, dakle izazovi i izazovi i jačanje otpornosti kao kontrapunkt izazovima. Primjećujemo u ovom izvješću izbjegavanje stvarnih problema EU. Podsjetit ću, u prošlom izvješću o tim sastancima oni ni jednom jedinom riječju se nisu izvještavaju o brexitu koji je konačno realiziran, al se nisu pitali ni analizirali zašto je došlo do brexita. Koji su to problemi unutar EU koji su potakli većinu građana Ujedinjene Kraljevine da glasuju za izlazak iz EU? I ima li zajednica koja nema minimum samorefleksije, da ne kažem samokritike ikakvu mogućnost za, za opstanak?

Pokazalo se još jednom da našim sudbinama i životima upravljaju nesposobni birokrati, kao što Federica Mogherini nakon terorističkog napada plače na tiskovnoj konferenciji i govori o svojim vlastitim osjećajima kako je njoj teško, osoba koja bi nas trebala zaštiti. Tako oni koji su trebali nabavljati cjepiva na početku nisu ih uspjeli nabaviti, dok je to išlo bez problema i Velikoj Britaniji i Izraelu i SAD-u i Srbiji primjerice. Pa tako čitamo da 77 u ožujku milijuna doza cjepiva koje su proizvedene na tlu EU je otišlo izvan EU, a proizvođači koji su proizvodili ta cjepiva u drugim zemljama koji su ih morali već isporučiti, tih nisu isporučivali na ovu stranu. Nije to otvorenost nego to je nesposobnost i diletantizam za izboriti vlastite, vlastite interese. Isto tako kao altruizam se pokazuje činjenica da će EU imati barem 100 milijuna doza koje joj neće trebati do konca godine, koje će onda donirati ako bude ikoga ko će htjeti primiti tu donaciju kako se to ne bi moralo zbrinjavati kao medicinski otpad. Isti problem imamo u Hrvatskoj. Što se tiče vanjske politike, ona ne postoji. Nešto se govori o Turskoj, al nikakvog jasnog stajališta, pa se malo priprijetio sa soli. Govorio sam o tome danas, Bjelorusiji nakon onog skretanja aviona, kaže pokazat ćemo da nismo tigar od papira, to kaže u svibnju i danas što, pokazalo se da jeste tigar od papira, nije se napravilo ništa. Što se tiče Šengena koji se nama predstavlja kao neupitan dobar veliki cilj hrvatskoj javnosti treba reći da Šengen u bitnome ne postoji. Što to znači da Šengen ne postoji? Pa čim nastane neka kriza on se raspada. Dva ću primjera dati, migrantska velika kriza 2015.g. odjednom nema više Šengena nego svaka država diže svoje nacionalne granice, neko vojsku, neko žicu. Dakle, Šengen je priča za malu djecu. Govorimo sada o uvođenju EUR-a. Zovu me novinari prije sat vremena, pitaju za moje mišljenje o motivima na kovanicama EUR-a. Hoćemo li ispuniti uvjete za ulazak u Eurozonu? Hoće li možda u Hrvatskoj biti referendum kao što je bio u nekim zemljama gdje ćemo odbiti EUR-o? To je kao da ja, da me pitaju o boji moje kuće na Braču, a ja još nisam ni našao zemlju na Braču, a kamoli kupio zemlju il nabavio materijal, projekt ni počeo graditi. Mi smo eurorealisti. Mi smatramo da Europsku zajednicu treba vratiti na put s kojeg je krenula u stranputicu, a to je prebrz i prenasilan i nepromišljen prijelaz sa ekonomske zajednice na naddržavu i političku uniju koja vidimo na nizu primjera i kriza ne funkcionira. I borit ćemo se za to u hrvatskoj javnosti, a danas smo u situaciji da bi očevi utemeljitelji EU Europski parlament rezolucijama osuđivao kao fašiste i netolerantne radi njihovih stajališta.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče vlade, sabora, poštovana državna tajnice. Pa evo da sumiramo i u ime kluba šta smo danas čuli. Pa očekivao sam puno više, očekivao sam puno više sadržaja, puno više argumenata, a dobili smo ideologiju, nerazumijevanje europskih procesa, neznanje. Ovo je dobro i premijer je bio tu dobar dio rasprave da svakih nekoliko mjeseci raspravljamo o europskim temama. Al žao mi je da se onda sve to svede na marginalne teme koje su bile na marginama Europskih vijeća o kojim se izvještava, da je ključna rezolucija g. Freda Matića koje se takve na dnevnoj bazi u Europskom parlamentu generiraju, ovaj put je samo dobila prostora jel je jedan od hrvatskih zastupnika, ali one neobvezujuće. Isto tako da se o EU stalno gledan na koji način da se dodatno razdvajamo, da jedni druge napadamo, a da ne gledamo što nas sve spaja, pa je onda isto tako na marginama jedna veća rasprava o Mađarskoj ključna tema. Premijer je vrlo jasno na sjednici vlade osudio svako nasilje i nisam čuo da je, rijetko kojeg premijera tolko jasno osudio i nasilje prema seksualnim manjinama. A i najedanput sva ta ideologija je puno bitnija i kao da se i Nacionalni program oporavka kao da se i višegodišnji financijski okvir, kao da se i 747.000 doza koje smo dobili kao da su se sami desili, kao da se sve te mjere desile po inerciji. Nisu i to vidimo kod ostalih država članica, mnoge države članice više nemaju mjere, nisu imali toliko izdašne mjere za potporu našim poduzetnicima. Kada gledamo koliko imamo u sljedećih deset godina imamo 24,5 milijarde eura sadašnjeg tj. budućeg novca i još 5 milijardi eura iz ovoga, dakle 30 milijardi eura na raspolaganju, kada samo gledamo Nacionalni programa oporavka i otpornosti 47,5 milijardi kuna 12% BDP-a bespovratno. Tu smo u vrhu EU 3,7% je prosjek. To je uspjeh Vlade i uspjeh ugleda premijera u Bruxellesu zato mi je čudno da i oporba i lijeva i desna to ne percipira i tome se smije, ali treba to reć upravo da se Hrvatska znala izborit za europske fondove, da je znala reagirati u ovoj krizi, da je osigurala dovoljno cjepiva i da još jedanput pozivamo građane da se cijepe, da je osigurala da nemao policijske satove, da se možemo otvoriti 11,7 milijardi kuna za mjere kao i mnoge druge teme koje su bile od većeg fokusa na sastancima Europskog vijeća. Jedan je euro odnosno sastanci na razini premijera država Eurozone gdje Hrvatska sudjeluje kao članica koja je ušla u europski tečajni mehanizam. Da nismo ušli u europski tečajni mehanizam ne bi se mogli tako povoljno zadužiti. To je bio jedan od glavnih argumenata kreditnih agencija da dignu kreditni rejting u RH i od onih najava oporbe da će biti 400.000 nezaposlenih danas opet ponovno glavni problem hrvatskih poduzetnika je uvoz radne snage 125.000 nezaposlenih danas i 16.000 na današnji dan otvorenih radnih mjesta. Ono što vidimo i ovo praksu koju je uveo premijer Plenković da dolazi u Sabor mislim da je dobra, vjerujem da ćemo je jednako je i dalje gledati, ali pozivam i oporbu da percipiraju da smo postali punopravna članica, da se znamo nositi i sa europskom birokracijom i sa ostalim zemljama, da možemo biti dobar susjed, ali isto tako da znamo naše vrijednosti koje premijer je vrlo jasno artikulirao i rekao, posebice i po zaštiti ljudskih prava i po socijalnoj uključenosti i svim ostalim temama. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Kao što smo jučer odlučili sada prelazimo na objedinjenu raspravu sljedeće dvije točke, a to je: - Prijedlog odluke o razrješenju glavnog ravnatelja HRT-a, te - Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju čl. 19. i 20. Zakona o HRT-u. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Predstavnik pardon, poštovani Željko Pavić potpredsjednik odbora, mislio sam da će predsjednica ali potpredsjednik će nam dati dodatno obrazloženje. Izvolite.

Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić, izvolite.

Kolegice i kolege, u ovoj mučnoj situaciji, sramotnoj situaciji gdje je glavni ravnatelj javnog RTV servisa uhićen kao zadnji tat i optužen da je za neke mafijaške poslove nosio, služio kao kurir s torbom, da je za te svoje usluge dobio stan u Radićevoj ulici u središtu Zagreba, a podsjetit ću da je većini stanovništva Hrvatske, i sam sam takav, kupovina stana i rješavanja stambenog pitanja životni financijski projekt a ovdje po ovim optužbama se to dobiva kao pinkica za posredovanje i nošenje torbe. Dakle, u situaciji koja je duboko sramotna za javni RTV servis, a i za nas, za Sabor koji imenuje glavnog ravnatelja HRT-a, imamo jednu lošu i jednu dobru vijest. Loša vijest je da po Zakonu o HRT-u kojeg je donijela svojedobno SDP-ova vlast, vratit ćemo se na to, nemamo pravnog uporišta za smjenu glavnog ravnatelja ili još uvijek nemamo a dobra je vijest da smo mi zakonodavac i da ovdje danas ne dajemo pravno tumačenje jer ga i ne možemo dati nego donosimo jednu političku prosudbu i donijet ćemo političku odluku jer mi ga imenujemo, mi ga možemo i razriješiti i zato smo danas i sazvali ovu točku. Uvažavamo presumpciju nevinosti međutim slučaj je složeniji. I da se dogodio neki tragičan splet okolnosti i nesporazuma u istrazi i da su nešto pogrešno povezali i stavili ga u zatvor i istražuju ga sad. Sama bi dala ostavku dok ne opere tu ljagu sa svog imena i obraza i onda kad se dokaže da je čist i nevin čovjek bi tražio da ga se vrati na tu funkciju. A što radi gospodin Kazimir Bačić? Mi smo na odbor dobili zahtjev nadzornog odbora za smjenu gospodina Kazimira Bačića sa pogrešnim obrazloženjem. Obrazloženje je bilo da ga treba smijeniti zato što ne može obavljati svoju dužnost. I što čovjek napravi? Upiše godišnji odmor i onda može reći pa gledajte, ja sam na godišnjem odmoru, i lani sam bio na godišnjem odmoru 20 ili mjesec dan i preklani, pa kako sam obavljao svoju dužnost? Izbija nam taj argument iz ruke, ali ponovit ću, mi smo zakonodavac. Ne donosimo sada pravno tumačenje nego političku prosudbu i političku odluku kojom branimo ionako srozan ugled javnog RTV servisa ali i nas tijela koje je imenovalo glavnog ravnatelja HRT-a. Ovo je prilika da se progovori o stanju na HRT-u, ponovit ću neke stvari koje sam rekao kad smo ovdje raspravljali o programskom vijeću i nadzornom odboru. Taj Zakon o HRT-u iz 2012., ponovit ću, donijela je SDP-ova vlast, tj. tadašnja Kukuriku koalicija i to nasuprot preporukama Europske komisije koja se inače tih godina u svemu bespogovorno slušala. Imali su tada komotnu većinu i donijeli su zakon kojim su silno povećane ovlasti glavnog ravnatelja i način njegovog izbora, običnom većinom u Saboru. Po zakonu ranijem iz 2010. nismo imali glavnog ravnatelja već upravu HRT-a koja se sastojala od predsjednika i dva člana. Programsko vijeće i Nadzorni odbor također su odlučivali o razrješenju uprave na prijedlog većine ukupnog broja članova Nadzornog odbora ali i Programskog vijeća. Izmjenama tog zakona do kojih je došlo 2012., ulogu uprave zamijenio je glavni ravnatelj s povećanim ovlastima koji je uključio u imenovanje urednika pojedinih programa. HRT je tako stavljen pod direktnu političku kontrolu. Žalosno je da se to tada dogodilo uz podršku udruga civilnog društva, uključujući i Hrvatsko novinarsko društvo koje se onda u Bačićevo vrijeme prije pola godine ili godinu kad smo o tome raspravljali se bore protiv čudovišnog okvira kojeg su i sami stvarali i podržavali jer nisu razmišljali tada, bila je lijeva vlast s njima bliskija da batina ima dva kraja i da neće zauvijek držak biti u njihovoj ruci, tj. njima bliže političke opcije. I zato danas apeliram, nije važno što je bilo, koji su naši, koji su vaši, mi moramo razmisliti da napravimo kvalitetan novi Zakon o HRT-u i da priča ne ovisi o tome tko ima trenutku većinu u Saboru nego da damo dostojanstvo tom javnome TV servisu. Ustoličen je tada Goran Radman izvučen iz komunističkog naftalina, tip kojeg bi minimalan Zakon o lustraciji onemogućio jer je bio na čelu TV Zagreb od '87. kad se još uvijek ubijalo političke migrante i slalo ljude u zatvor radi verbalnog delikta i taj je trebao vratiti na neke profesionalne standarde televiziju, ali dobro, što je bilo, bilo je, pala je tadašnja vlast, pao je i on. E sad unatoč najavama da će mijenjati zakon tada HDZ, vidjevši oni po Plenkovićem i Obuljen Koržinek, to je dobro, da bi njima to koristilo tu batinu uzeti u svoju ruku i tako su je i uzeli, samo umjesto Radmana, došao je Kazimir Bačić i ne samo Kazimir Bačić nego i krug njegovih suradnika među kojima je Renato Kunić, do kojeg ćemo doći u točki 2. Programsko vijeće postaje potpuno nepotrebno, izlišno, oni se ne mogu očitovati o programu prije nego što je emitiran, o emitiranom programu mogu samo izraziti mišljenje zbog kojeg se nitko ne mora formalno ni … [[Govornik se ne razumije.]] Tako je bilo po lex Radman kojeg zadnjih godina su mogli zvat i lex Bačić, svejedno. Mi smo ovdje raspravljali o tome, poduzeli veliki zahvat prelaska na neprofitno knjigovodstvo, mimo znanja i odobrenja nadzornog odbora pa onda nakon afere seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja koje je tjednima zabavljala javnost, srozavala ionako nizak ugled javnog RTV servisa, Nadzorni odbor je od ravnatelja Bačića tražio osnivanje neovisnog istražnog tijela, on to odbija. Tad sam pitao zašto, zašto to odbija, jel nešto krivo, nešto zataškava, što bi imao protiv neovisne istrage. Ministarstvo financija na upit glavnog ravnatelja o prelasku na neprofitno knjigovodstvo dalo je negativno mišljenje, da će to zakomplicirati stvar no onda se nešto dogodilo pa su uz obrazloženje da im je glavni ravnatelj zatražio sastanak i usmeno objasnio, eto ipak Vrlo čudne stvari su se dakle događale, sad možda vidimo zašto. Zašto su se prikrivali mutni poslovi, zašto su se prikrivale optužbe za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje? Rekao sam to u toj raspravi, ponovit ću sad ponovo, čini mi se da je deal bio slijedeći. Vi radite klika Bačić i ostali iz HRT-om što hoćete a upravljaju s 1,3 milijarde kuna, preregistrirajte, furajte nepotrebne vanjske produkcije, radite ne samo mimo Nadzornog odbora već i protiv onoga što vam Nadzorni odbor nalaže, kad se djelatnica seksualno zlostavljanje, organizira se sastanak na koji se pozove i optuženi i zlostavljač, sve je to bilo ok. Sve ćemo vam mi to vladajući, ne ja, tolerirati i pokrivati, čak i u resornom odboru na svoju štetu a zašto, pa zato što ćete staviti informativni program u našu službu. Da je u HRT u službi vladajućih i to na sramotnoj karikaturalnoj razini, već smo govorili. Primjer sam dao, postala je zabava u narodu pogađati na koju temu će biti Otvoreno u danima kad se otkrivaju teške afere vladajućih. Pa dan kad su otkriveni milijuni keša u gepeku, tema u Otvorenom je nacionalni nogometni stadion a najčešća joker tema u Otvorenom je bila o tome kakva će biti turistička sezona. Može gorjeti Hrvatska tog dana, ajmo mi malo o turizmu, eto na šta su sveli HRT. Narod se ismijava i onda se čudimo zašto komercijalne televizije u stranom vlasništvu po gledanosti informativnog programa, tuku HRT. Dakle, nemamo pravno uporište u zakonu nego donosimo političku kao zakonodavac prosudbu i odluku da ćemo smijeniti Kazimira Bačića zato jer je ovo jedna sramotna situacija koja ruši ugled javnog RTV servisa. Druga točka, mi smo na odbor dobili točku 2 i gotov prijedlog i biografiju v.d.-a Renata Kunića. Renato Kunić je bliski suradnik Kazimira Bačića. Što to značI? Znači li to kontinuitet te ekipe? Kakvu poruku time šaljemo javnosti? Jel to u izravnoj koliziji sa ovim objašnjenjem kojeg sam dao za točku 1. Uz to, Renato Kunić je i kum resorne ministrice Obuljen Koržinek pa mogu na koncu reći samo to ako već v.d., a to se može produžavati na godinu dana, vjerojatno će to i biti, dok se stvari ne zataškaju, ako v.d. već mora biti kum ministrice Obuljen Koržinek, ima li ona bar nekog kuma koji nije bio uski dio Bačićeve klike?

Nema ga, gubi pravo na govor pa će govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Peđa Grbin, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, mislim da apsolutno nikoga neću iznenaditi kada kažem da je stanje na HRT-u loše, ne loše nego katastrofalno. I to nije od jučer, stanje je takvo dugi niz godina.

On će na kraju biti razriješen zbog onoga što je radio u fušu. A u fušu je služio kao teklić pokojnom gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću i za to sasvim dobro, sasvim dobro zaradio. No, vratimo se na njegov core business, vratimo se na onaj posao koji je radio i zbog kojeg bi ustvari trebao biti razriješen.

Da, to je bio politički dogovor, mi praktički do samog, do same rasprave nismo znali je li on postignut, tko će na kraju završiti kao ravnatelj HRT-a. I kao ravnatelj je završio čovjek čija glavna karakteristika i glavni motiv da bude izabran nije bila kvaliteta njegovog rada, nego kvaliteta njegovih poznanstava i njegovih osobnih veza i odnosa. On je bio čovjek koji je bio spreman odraditi posao. A taj posao je od prvog dana krenuo loše. HRT se pretvorio u glasnogovornika vlasti, kvaliteta programa se srozala, a naravno kako to obično biva sa kvalitetom programa pala je i gledanost. HRT se pretvorio u kuću koja tuži vlastite novinare i Hrvatska zbog toga pred međunarodnim udruženjima novinara kontinuirano završava na stupu srama. Kontinuirano završava na stupu srama jer se pokazuje kako jedna javna institucija blokira ljude da rade svoj posao, važan posao za demokratsko društvo. A to je pravovremeno, pravovaljano i istinito obavještavanje o onome što se događa u državi. Istovremeno dok se neki novinari tuže drugi dobijaju otkaze ili istovremeno dobiju i tužbu i otkaz. To je poseban specijalitet HRT- u doba gospodina Bačića. Novinari dobiju otkaz, onda se vodi sudski spor, novinari sudski spor dobiju, vrate se na HRT, moraju im se platiti zaostaci sa kamatama naravno, a onda dobiju otkaz ponovo, sve kako bi se ovaj krug ponovio. A tko to plaća? Pretplatnici, građani ove zemlje. Mi u SDP-u naravno da podržavamo razrješenje gospodina Bačića, naravno, ali ne samo iz razloga koji su navedeni u prijedlogu nadležnog odbora. Razlozi su puno širi. Dio njih sam naveo do sada, a sa razlozima zbog kojih podržavamo ovu odluku o razrješenju moram završiti sa onim što je davno trebao biti konkretan razlog da gospodin Bačić dobije nogu. Ako činjenica da je HRT od javnog servisa pretvorio u instituciju glasnogovornika HDZ-a, HDZ-u ne može predstavljati razlog za razrješenje iz vrlo objektivnih razloga, onda činjenica da je gospodin Bačić skrivao zlostavljanje i uznemiravanje na HRT-u bi svakom poštenom i dobronamjernom u ovoj zemlji trebao biti razlog da se tog čovjeka makne sa pozicije. Ako borba protiv zlostavljanja nije samo mrtvo slovo na papiru onda se ona mora pretočiti u konkretne mjere i poduzimanje radnji protiv onih koji to zlostavljanje štite, koji to zlostavljanje skrivaju, a koji zlostavljačima dopuštaju da se smiju u lice svojim žrtvama. u konačnici zbog toga mora otići. Na kraju svest ćemo se na to da će čovjek dobiti razrješenje zato što se nije mogao pojaviti na poslu. I to je određena poetska pravda jer kakav mu je bio cijeli mandat, takvo mu je i razrješenje. Mi u SDP-u stoga itekako pozdravljamo ovu odluku i za nju ćemo glasati. Ali isto kao što ćemo glasati za razrješenje gospodina Bačića tako ne možemo podržati imenovanje gospodina Kunića. Naime, pogledajmo koji je posao koji je on do danas obavljao. Ravnatelj programa HRT-a, ravnatelj programa HRT-a, kuće koja već 2 godine nema program rada. HRT nije u stanju donijeti program rada jer postoji ozbiljan šum u komunikaciji između nadzornog odbora, programskog vijeća, glavnog ravnatelja. A mi čovjeka koji bi trebao biti zadužen za program HRT-a koji se ponovit ću još jednom već 2 godine ne može donijeti sada trebamo unaprijediti. Potpuno neprihvatljivo. Već sam rekao kvalitete programa HRT-a se srozala na najniže grane, na razinu onoga što je bio u '90.-tim godinama pod Obradom Kosovcem i sličnim. Kvaliteta program pada, gledanost pada, a mi ćemo onda osobu koja je zadužena za taj program nagraditi tako što ćemo ga unaprijediti. I kao što svatko tko imalo drži do toga što bi HRT trebao biti, ne onoga što je, nego onoga što bi trebao biti mora podržati odluku o razrješenju gospodina Bačića, tako na potpuno isti način ne bi smio podržati odluku o imenovanju gospodina Kunića.

Najprije poštovani zastupnik Matula. Zahvaljujem potpredsjedniče, kolegice i kolege. Premijer Plenković danas ovdje za ovom govornicom tvrdi da svojevremeni izbor glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića nema nikakve veze s njim, niti njegovom Vladom jer glavnog ravnatelja bira Sabor. Dakako da po Zakonu o HRT-u zakonski da, formalno mislim jednako tako može reći isto da isti ovaj Sabor potvrđuje Vladu, potvrđuje izvršnu vlast, potvrđuje gospodina Plenkovića kao premijera pa i njegovu najbližu ministricu, ministricu od velikog povjerenja premijerovog ministricu Obuljen Koržinek. Premijer danas maloprije de facto u okviru prošle točke dnevnog reda govori kako potpore poslodavcima za očuvanje radnih mjesta nisu aleatorne, da ne bi mislili da je to nešto slučajno nego da se točno zna tko je to donio i kako je većina mudrom odlukom premijera to sve donijela. Međutim, nikakve veze nema sa postavljanjem niti Kazimira Bačića, niti njegovog zamjenika kuma od njegove ministrice od najvećeg povjerenja Obuljen Koržinek. Međutim, ujutro prije ovog Odbora koji je donio odluku to jutro mediji su to primijetili, naravno da smo i mi na Odboru primijetili, morali smo to primijetiti. Neposredno prije Odbora govore i premijer i ministrica o tome kako su uvjereni da će Odbor donijeti odluku kako je i donio, a to znači sa omjerom 7:4. Valjda su oni to saznali da je takva atmosfera, ali Odbor se sastao, dugo razmišljao. Nisu htjeli Plenkovića kamoli ministricu opterećivati tim svojim problemima. Jer oni znaju da to ne smiju niti reći premijeru da, on ne smije razmišljati o tome, a kamoli gospođa ministrica kuma od gospodina Kunića što su sve već kolege izgovorili. I tako je onda znači Odbor to donio.

Dakako da postoje kandidati na HRT-u, ali da nije nam to padalo na pamet normalno. I tako Renato Kunić je taj zamjenik dosadašnjeg glavnog ravnatelja. Mislim o gospodinu Bačiću možda ću još neku riječ reći, ali je stvarno sve rečeno. Ali to da je Renato Kunić zamjenik dosadašnjeg glavnog ravnatelja programski ravnatelj o tome je kolega Grbin rekao kakav je njegov program i da dvije godine nije odobren. Ali zajedno sa glavnim urednikom tog programa Brunom Kovačevićem i sa poslovnim ravnateljem Mislavom Stipićem koji je odgovoran za zlostavljanja, za seksualna uznemiravanja. Oni koji su bili prisutni i čuli kako se Bačić ponašao i kako je nezamislivo arogantno nastupao na sjednici triju odbora, saborskih odbora upravo povodom seksualnog zlostavljanja HRT-ove novinarke i voditeljice Dnevnika.

Da, nakon što je po cijelom gradu su prošli svi novinari i nakon što su bili prosvjedi i sve onda mu je rečeno stop nakon 36. Ali da dakako da je nastavio i protiv Hrvoja Zovka i dalje. O Bačićevom nastupu na Odboru za medije kada je branio godišnji izvještaj ne treba ništa reći jer taj izvještaj nikada nije došao na plenarnu sjednicu. To je toliko bilo sramotno uključujući tamo i gospodina Renata Kunića kako je nastupao. I sada na kraju želim reći da ministrica je na toj sjednici tri odbora relativizirala, banalizirala optužbe na račun toga što se događa na HRT-u po pitanju seksualnog zlostavljanja, mobinga prije sve jednako kao što ministrica odgovarajući na izravno pitanje voditelja Stankoviću u Nedjeljom u 2 relativizira, banalizira kaznenu prijavu za mobing protiv intendantice HNK-a Dubravke Vrgoč, koju je policija nakon što je provela istragu protiv intendantice policija je podnijela prijavu DORH-u. Eto to je ono što je zajedničko u politici ministrice.

Hvala gospodine potpredsjedniče. S ove govornice sam Kazimiru Bačiću još prije godinu i pol, još u prošlom sazivu Sabora najavio što će mu se dogoditi ako se ne dovede u red. Rekao sam da će ga u red dovoditi institucije pravosuđa i na žalost bio sam u pravu. Opozicija je na Odboru za medije predložila smjenu Bačića, a vladajući su to prihvatili. Realno što vam je preostalo kolegice i kolege? Kazimira Bačića je USKOK uhvatio in flagrante delicto ili s prstima u pekmezu narodski rečeno. Kazimir Bačić u političkom i u profesionalnom smislu dijeli sudbinu i status onog pokojnog papagaja iz poznatog skeča Letećeg cirkusa Montya Pythona. Zato danas ne želim govoriti o njemu. Želim govoriti o onome što slijedi i što je većina predložila.

Drugim riječima vi predlažete da čovjek kojemu je vjerovao Kazimir Bačić, trenutno je adresa Remetinec, nastavi bez ograničenja upravljati HRT-om do izbora novog glavnog ravnatelja. To je u najmanju problematično, a politički i glupo. To nije jedini problem sa Renatom Kunićem, drugi problem leži u činjenici da je Kunić vjenčani kum supruga ministrice kulture i medija Nine Obuljan Koržinek što ih u slučaju Kunićeva imenovanja dovodi u sukob interesa, opet problematično, apolitički i glupo. Najveći problem s prijedlogom da Renato Kunić upravlja HRT-om narednih par mjeseci leži u činjenici da HRT već 2 godine emitira program za koji su i programsko vijeće i nadzorni odbori dali negativno mišljenje. Dakle, 2 tijela u kojima većinu čine HDZ-ovi ljudi nisu mogla ni po partijskoj liniji dati pozitivno mišljenje na program za koji je zadužen upravo Renato Kunić. Dakle, da sumiramo, predlažete čovjeka koji je bio Bačićev čovjek od najvećeg povjerenja, koji bi izborom za v.d. došao u sukob interesa, koji već godinama ne uspijeva dobiti pozitivno mišljenje programskog vijeća i nadzornog odbora za ono što je zadužen. Takvom čovjeku predlažete da damo u ruke milijardu i pol kuna građanki i građana Hrvatske. Pa da vas pitam kolegice i kolege, jeste vi pokrovitelji nesposobnih, korumpiranih i pokvarenih ili ste naprosto mazohisti i politički analfabeti kojima je baš super da ih građani i mediji razvlače zbog kadrovskih rješenja? Zar vam je doista toliko malo stalo što će ljudi reći na ovaj katastrofalan prijedlog? Kolegice i kolege, u bilo kojoj drugoj zemlji da je glavni ravnatelj ulovljen kako nosi mito nekom političaru u torbi, ne bi samo on letio isti dan, nego bi cijela uprava letjela van. U nekoj drugoj zemlji, uprava bi podnijela ostavku jer je to minimum čuvanja obraza u situaciji kad ti je neposredno nadređeni koji te odabrao i postavio na tu, na dužnost pao zbog korupcije, ali ne i ova uprava. Ova uprava obraza nema jer da ima dali bi ostavke nakon izvještaja nadzornog odbora koji ste u prošlom sazivu sabora smijenili jer su upozorili na kriminalne radnje ove uprave na HRT-u. Prijedlog da Renato Kunić bude v.d., prijedlog je da se nastavi kontinuitet uprave Kazimira Bačića.

Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a, a govorit će poštovani zastupnik Goran Ivanović. Izvolite.

Uvažene kolegice i kolege, uvijek me zaprepasti onaj dio obrnute pameti koja se često koristi ovdje u Hrvatskom saboru. Sad su ponovo najglasniji oni koji su promijenili nešto što je bilo dobro i što se sad svi kunu da bi trebalo ponovo vratiti. Do 2012. smo imali zakon koji je jasno govorio jedno. Sabor bira programsko vijeće, sabor bira nadzorni odbor, a nadzorni odbor i programsko vijeće biraju predsjednika uprave i članove uprave. Onda smo rekli ne. Onda ćemo mi birati glavnog ravnatelja HRT-a, a onda i programsko vijeće više neće imati te ovlasti koje je imalo do tada pa se sad u raspravi često koristi da programsko vijeće nije prihvatilo program koji je Kazimir Bačić predložio. Ja smatram da HRT i ono što se događalo nije dobro, nije to odraz javnog servisa, najvećeg javnog servisa na prostoru RH, na kraju krajeva i jedinog javnog servisa. Kazimir Bačić je odveden, zbog čega još se uvijek ne zna niti to nas u ovom trenutku treba zanimati. Vjerojatno je činio ono što ne bi smio činiti pa su neki ljudi koji se bave istragama došli po njega i nadzorni odbor je mogao donijeti jedinu suvislu odluku, a to je da predloži da se Kazimira Bačića smijeni sa mjesta ravnatelja HRT-a. Što je tu sporno, apsolutno ne vidim. Ne znam zbog čega, ali ga smjenjujemo i to je u redu. Ono što je meritum cijele ove priče i što mora biti meritum cijele ove priče je taj da kad u četvrtak izglasamo razrješenje Kazimira Bačića za vršitelja odnosno glavnog ravnatelja HRT-a i imenujemo vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a sutradan nadzorni odbor odmah raspiše javni poziv za izbor novog ravnatelja ili ravnateljice HRT-a. To je jedino ispravo i jedino bitno što se treba dogoditi kada je u pitanju ova procedura oko razrješenja glavnog ravnatelja HRT-a. I ja pozdravljam i članovi odbora svi do jednog su pozdravili upravo tu odluku. Razilaženja je bilo oko toga, mi smo kao većina predložili da vršitelj dužnosti do izbora novog ravnatelja ili ravnateljice HRT bude gospodin Kunić. To je bilo jedino što je bilo razmimoilaženje ali to je tako. Naš je prijedlog da gospodin Kunić bude vršitelj dužnosti i da to odradi samo u interesu izbora novog ravnatelja ili nove ravnateljice HRT-a. Ja ću reći i ono što mislim da je vrlo bitno, a ovdje se često zna izokrenuti, a to je da bi bilo dobro da se ponovo možda vratimo na onaj ustroj odnosno na onaj zakon koji je bio do te 2012. Mislim da je to puno bolje, da onda i programsko vijeće i nadzorni odbor u tom smislu imaju puno veće ovlasti, da oni mogu kontrolirati, bilo reći da će se to zvati glavni ravnatelj će se zvati uprava i predsjednik uprave mogu kontrolirati takvog čovjeka.

Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ne kanim govoriti o gospodinu Bačiću jer mi se čini da je on prošlost, niti kanim govoriti o gospodinu Kuniću jer ne mislim da je on budućnost.

Ne vidimo modernizaciju, ne vidimo osuvremenjivanje. Vidimo samo bitku oko plijena. Bitku vodi crkva. Bitku vode tajne službe. Bitku vode političke stranke i bitku vode sitni mešetari kao što su ovi zbog kojih smo se danas trebali okupiti, jedan od njih, a to nije javni servis. To je naprosto plijen za različite interese.

Čast iznimkama pojedinim programima, pojedinim emisijama. Ja sam ovdje često govorio i često smo i na odborima govorili o tome kakvo je stanje kada su posrijedi financije. Mi znamo da stanje nije dobro ne samo zato što stalno nedostaje novca, nego zato što i ne znamo kako se troši taj novac. Ne samo zato što ima viška ljudi, nego zapravo zato što ne znamo što ti ljudi rade.

Krivi su oni koji tamo rade i krivi smo mi koji smo ga birali.

Ne radi se samo o jednom čovjeku koji je u ovom slučaju posrnuo, radi se naprosto o cijeloj nomenklaturi koja nije nefunkcionalna i neproduktivna. Ja za razliku od nekih kolega nemam ništa protiv socijalizma, ali HRT izgleda kao upropašteno socijalističko poduzeće. Koje nije transformirano ni u šta bolje nego se stalno urušava u nešto gore.

Žao mi je zbog toga što postoje ljudima kojima ovo sigurno ne ide ali dobar dio onih kojih utječu na to kako će funkcionirati, kako će izgledati, kako će se razvijati, upravo jesu to. Oni su zapravo veći problem za HRT nego čovjek koji je sada prošlost jer zahvaljujući njihovim međusobnim unutrašnjim pogađanjima i nagađanjima, takav čovjek je mogao doći na mjesto ravnatelja, koji ni o financijama, ni o programu, ni o bilo čemu očito nije imao dovoljno znanja. A nije imao ni moralne unutrašnje odgovornosti. Prema tome, ako hoćemo HRT sačuvati kao javni servis, onda se moramo posvetiti ne samo raspisivanju natječaja, što se slažem sa kolegom Jovanovićem da je potrebno brzo i neophodno, potrebno je zapravo napraviti izmjenu većega broja ljudi koji sudjeluju u oblikovanju što jeste HRT, u poslovnom smislu, programskom smislu, u tehnološkom smislu, u smislu modernizacije i u smislu obrazovanja novinara i razvoja javnoga servisa. Većina javnih servisa bez obzira pod čijom šapom mogli biti, u zemljama naše regije izgledaju bolje nego što izgleda naša televizija nažalost. O drugima javnim servisima u europskim zemljama, neću trošiti riječi, unatoč konkurenciji, oni se održavaju. Mi to ne uspijevamo. I ovaj Sabor bi zapravo naprosto trebao postaviti pitanje imamo li mi snage da svojim političkim odlukama transformiramo HRT i javni servis ili da kažemo ne, mi te snage nemamo, vratimo ga Vladi koja osigurava svojim odlukama sredstva, vratimo ga onome tko to može napraviti a ovu agoniju kroz koju taj medij prolazi, ja mislim da nitko od nas ne bi trebao podržavati. Govorim agoniju zbog toga što sam prije ne znam koju godinu rekao da više neću govoriti o HRT-u zato što znam niz premijera koji su je htjeli uništiti, uključujući i ovoga koji danas govori o Yutel-u pogodujući privatnim interesima.

Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dopustite mi nekoliko rečenica u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Radničke fronte. HRT uz mnogo hrvatskih sramota, dakle doista mnogo hrvatskih sramota se pretvorila u jednu od najvećih hrvatskih sramota koje uopće postoje. Pretvorila kažem zbog toga jer je riječ o instituciji koja je nekad bila predvodnik ne samo Hrvatske, ne samo bivše države Jugoslavije nego usudio bi se reći cijele istočne Europe. Sjećam se 1990. kad sam bio u vojsci u istočnom djelu tadašnje države, d asu svi tadašnji Tv Zagreb gledali kao nešto najpozitivnije što postoji u cijeloj istočnoj i jugoistočnoj Europi. Što se dogodilo? Dogodilo se to da su uzor umjesto zapadnih televizija, državnih televizija kao što je ARD ili URF ili itd., da su im uzor HRT-u postali ne istočne europske televizije nego usudio bi se reći daleko istočno azijske televizije, tamo neka Sjeverna Koreja i slično. To što izvodi HRT iz godine u godinu, sve lošije i lošije je katastrofa i sramota, sramota nad sramotama, dakle to ne samo da nije javni servis, to je 1/1 servis na jedan vrlo bezobrazan primitivan neskriveni način servis vladajućih, isključivo vladajućih. Ja bi mogao govoriti o svojim osobnim iskustvima, ali neću, govorit ću o iskustvima nekih drugim opozicijskih političara koji ne mogu niti primirisati na HRT, ne mogu dobiti apsolutno niti minutu prostora na tzv. javnom servisu. Mene su zvali puno puta. Lagao bih kada bih rekao da nisam često bio gost kao opozicijski političar, ali čast izuzecima koji su me zvali kako bi doista razgovarali samnom o bilo kojoj temi. Uglavnom je to bila provokacija. To su ljudi koji su se vozili sa bivšim predsjednicima HDZ-a u autobusima, grlili, ljubili ne skriveno. Dakle, apsolutno neskriveno. Stvari koje su se tamo događale, a vezane su uz politiku tipa određeni ugovori, tantijemi znat će gospodin Škoro bolje o čemu ja govorim sa nekakvim sa ljudima bliskim vladajućoj stranci, doživotni, pa na obitelji i tako su apsolutna sramota sramote koja se zove Hrvatska televizija ili kao što to kaže predsjednik Milanović „jutel“ ako ja mislim da je tu previše blag. Televizija Moskva i Lenjingrad ako se sjećam zajedno. Da ne duljim previše. Naš Klub saborskih zastupnika, sada ćete se iznenaditi, neće podržati smjenu gospodina Bačića ne zbog toga jer mislimo da je on dobar, ne zbog toga jel' mislimo da nije zaslužio da mu je sada adresa u Remetincu kao što je rekao gospodin Glavašević, nego zbog toga jer se neće ništa promijeniti. Apsolutno se neće ništa promijeniti sa dolaskom nekog drugog koji će imati isti politički background, isti ljudi će ga birati. Ne ja gospodine Pupovac. Ja nisam kao što su birali gospodina Bačića. To je jedan razlog zbog kojega nećemo podržati, a nećemo naravno podržati niti onaj drugi dio, a to je imenovanje gospodina Kunića. A drugi razlog je što ja osobno smatram da je gospodin Kazimir Bačić pravo ogledalo vladajućih i takav čovjek treba ostati na čelu javnog tzv. javnog pod navodnicima servisa kao ogledalo vladajućih. I još jedna stvar. Više? 300, 400. Ja sam došao do informacije milijardu i 200 milijuna kuna s time da je oko 800 milijuna kuna građani i jedno 400 milijuna kuna gospodarstvo. Dakle, tu sramotu bi vladajući trebali imati za sebe. Čak ni pod uvjetom da netko drugi dođe na vlast teško će se taj mastodont ukinuti i maknuti. Dakle, treba ga maknuti s grbače hrvatskih poreznih obveznika to je moje stajalište. Za to ćemo se boriti da se pretplata ukine, pa onda neka ostane Bačić, Kunić tko god hoće neka provode svoju vladajuću ulizivačku politiku ali ne na račun hrvatskih poreznih obveznika odnosno ljudi koje proganjaju da plate tih 80-tak ili koliko već sada kuna obavezne pretplate.

Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, u ime Kluba Domovinskog pokreta ja najrađe ne bi sudjelovao u ovoj raspravi. Još ćemo razmisliti, ali generalno mislim da ćemo biti suzdržani. Ja ne znam je li nekada netko od vas dao nekome otkaz. Naime, mi danas upravo to radimo. Hrvatski sabor je poslodavac i gospodinu Bačiću. Razrješava ga dakle daje mu na neki način otkaz. Međutim, postoje prava radnika. Ja ne znam jeste li se upitali, a na koje to radno mjesto ide gospodin Bačić nakon ovog postupka? Znate li vi uopće gdje je gospodin Bačić trenutno Kazimir ne ovaj drugi? On je trenutno na godišnjem odmoru i budite sigurni da će u vrlo skoro vrijeme, a doći će to vrlo brzo pokrenuti postupak kojim će tražiti određene naknade štete i dobit će taj proces. Zato ćemo biti suzdržani, jer ovo sve skupa kao što nije bilo dobro pripremljeno u trenutku kada je imenovan gospodin Bačić jer on je bio do tada ako se ne varam šef tehnike. Vidjet ćemo. Tako nije ni sada. Ne želim nikoga niti braniti, niti optuživati. To je javni servis koji tu sam si neke stvari zapisao, ima dužnost biti Televizija ili Radio za sve odnosno za svakog građanina zemlje u kojoj djeluje, a svojim programom da se obraća svim građanima bez obzira na godine, obrazovanje ili kupovnu moć, da bude javni radiotelevizijski servis namijenjen svekolikoj javnosti koja ga i financira i kontrolira i da ne mora voditi brigu o interesu dioničara već pružiti uslugu svima u društvu. I takva televizija koja je bitna, koja je bitna svako malo bude od strane vladajućih zahvaljujući sada manje važno s lijeva ili desna nekim zakonima prepuštena pojedincima koji je vode vrlo, vrlo neodgovorno. I onda nitko ništa ne zna kao i svaki puta naš predsjednik Vlade ne zna. To se njega ne tiče. On nije u tome sudjelovao.

Međutim, predsjednik Vlade, kao i Predsjednik države, kao i vladajuća stranka ima mehanizme da ipak nešto zna. DORH ima USKOK, ima policiju, ima ravnateljsko policije, on imaju PNUSKOK, ima SOA-u, ima SOA-u, ima u najmanju ruku Zakon o sigurnosno obavještajnom sustavu RH koji jasno kaže za poslove ostvarivanja suradnje između predsjednika RH i Vlade RH u usmjeravanju rada sigurnosno obavještajnih agencija nadležno je to vijeće za nacionalnu sigurnost, a za operativno usklađivanje rada, usklađivanje rada sigurnosno obavještajnih agencija savjet za koordinaciju sigurnosno obavještajnih agencija, to govori u Članku 1. stavku 2. I zašto to govorim? Zato što je nemoguće ako je netko predsjednik Vlade ili predsjednik države da nešto ne zna. Nemoguće je iz jednostavnog razloga što na tim svim koordinacijama netko mora doći i upozoriti predsjednika Vlade bez ulaženja u poslove istražitelja i postotke i izvide koji se provode da postoji problem. Da postoji problem kao što je bio problem kod imenovanja direktora JANAF-a, kod koje kakvih, usvajanja koje kakvih izvješća, pa uostalom i imenovanju i poslovanju HRT-a jer on je taj, ravnatelj je taj koji sastavlja godišnje financijska izvješća i onda ta financijska izvješća prolaze opet kroz sabor i koliko vidim i ove godine su određeni postoci toga tipa dobili suglasnost Hrvatskog sabora koji je poslodavac čovjeku kojeg mi danas, o čijem razrješavanju mi dakle raspravljamo. Nemoguće je i to je jedna činjenica da nitko ništa nije znao jer gospodin Kazimir Bačić je posljedično uhićen. On je dio jednog većeg procesa u kojemu je bio da podsjetim pokojni gradonačelnik Milan Bandić, koji je čovjek kojem je pozlilo u ponoć 27. veljače ove godine, a onda je preminuo 28. veljače. On je prisluškivan za života, nije on prisluškivan posthumno. On je prisluškivan to znamo 2019. godine u aferi Agram i imamo čak procurili su i fonogrami. On je prisluškivan 2020. ovaj u svom automobilu i u jednom restoranu u zagrebačkim Gračanima. I dakle kako je moguće da nitko, a spomenuo sam sve one koji bi to mogli nije došao i rekao nekakvom čovjeku, ne mora direktno predsjedniku Vlade, pripazite događaju se određeni procesi, događaju se određene radnje koje ukazuju na to da postoje kompromitirani ljudi koje vi i dalje uporno držite na funkcijama ili ih ponovo imenujete na te funkcije. Mislim da je najbolje što je rečeno u ovoj cijeloj priči ono što je prezimenjak Branko Bačić rekao kad je govorio o Kazimiru Bačiću, on je rekao ovako citirat ću. Na upit je li što će se dogoditi hoće li biti razriješen itd., on je rekao već je o temi raspravljao i nadzorni odbor HRT-a, a sutra je predviđena sjednica saborskog Odbora za medije, dakle predviđena je sjednica gdje bi ljudi trebali argumentirano razgovarati pa ćemo doći do nekog zaključka. Dakle, donesena je ta odluka i predviđena je sjednica gdje će biti donesena odluka o razrješenju aktualnog ravnatelja Kazimira Bačića i imenovanju vršitelja dužnosti. Dakle, unaprijed čovjek zna. To je genijalno, to je naša demokracija. Predsjednik najvećeg kluba unaprijed zna da će biti sjednica na kojoj će već netko biti razriješen. Ne možemo mi u Domovinskom pokretu prihvatiti takav način rada. Mi se trudimo u nekakvom pluralizmu mišljenja jel nismo svi isti, ne razmišljamo svi isto, doći do minimuma konsenzusa. Ovakav način kako vi to radite, prema čemu to vodi, prema jednoumlju koje će rezultirati time da će gospodin Kazimir Bačić dobiti odštetu od HRT-a u to možete biti uvjereni. Stoga, evo poruka cjelokupnoj javnosti Klub Domovinskog pokreta će biti suzdržan kad je u pitanju razrješenje gospodina Bačića jer nismo ni sudjelovali u njegovom imenovanju. I isto tako će biti suzdržan prema imenovanju čovjeka koji bi trebao biti njegov nasljednik jer mislim da su moje kolege i govornici prije mene najbolje iskazali o čemu se tu radi pa da se ne ponavljam. Ono što bi ja samo kao dodatak rekao jel sam tako naučen da valja na kraju reći nešto što je koliko toliko zanimljivo i ostaviš uvijek najbolju pjesmu na kraj, činjenica je da smjenjujemo zeta Ksenije Urličić, a pokušavamo instalirati kuma vjenčanoga naše ministrice gospođe Obuljen. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, dakle nije trebalo čekati uhićenje već je gospodin Kazimir Bačić trebao biti odavno smijenjen radi stanja na HRT-u. Dakle, zbog devastacije javnog ili nazovimo ga ovdje pravim imenom stranačkog, medijskog servisa i dakle ne samo on već s njime i svi njegovi suradnici koji su jednako odgovorni za ono što se na HRT-u danas događa. Dakle, više puta sam u ovoj sabornici i sa ovog mjesta tijekom evo ove godine dana prvog mandata mog evo u saboru i ovdje u ime kluba i kroz slobodni govor upozoravala na stanje na HRT-u. Program HRT kontaminiran je revizionističkim ispadima, informativni program HTV-a kojeg sami zaposlenici podrugljivo nazivaju, vladin bilten, netransparentno upravlja se javnim novcem, afera seksualnog uznemiravanja čiji epilog još nije poznat, sramotan je nastup i ravnatelja na sjednici 2 odbora kad se o tome pričalo. Dakle, na konkretna pitanja što je učinio glede tog, tih skandala jednostavno je čovjek zamuckivao, na niti jedno pitanje nije davao nikakav konkretni odgovor, sramotne tužbe protiv novinara i nakladnika zbog kojih je Hrvatska česta tema europskih i međunarodnih organizacija koje prate stanje slobode medija, veliki novinarski prosvjed iz 2019. na kojem je zatražena smjena vodstva na čelu s Bačićem, dakle sve to nije bilo dovoljno da vladajući kao ni resorna ministrica, učine ono što su davno trebali učiniti, dakle smijeniti ravnatelja Kazimira Bačića i njegove jatake kako je čini mi se nedavno ovdje rečeno sa govornice. Tako smo evo dočekali da ga smjenjujemo u ovoj sabornici jer je kako tvrde istražitelji, kao kurir nosio mito Milanu Bandiću. Ravnatelj javne televizije nosi mito gradonačelniku najvećeg grada Hrvatske. Ovo da je ono „A je to“, onaj crtani film, ne bi smislio bolji scenarij. Dakle, na to se sveo glavni ravnatelj HRT-a, poznat po tome što je nemilice tužio one koji su se usudili kritički pisati o radu i poslovanju servisa kojeg svi plaćamo. Kaže, štetili su ugledu i časti. Hoće li sad oni koji i dalje ostaju na čelnim pozicijama, v.d. ravnatelja Renato Kunić, Mislav Stipić, hoće li oni tužiti Kazimira Bačića zbog štete ugledu i časti nakon ove afere kakva se ne pamti? Kazimir Bačić otići će u povijest, govorila sam evo, kažem i ranije, nekoliko i drugih afera njegovom preplaćivanju nekih usluga, ugovora itd., dakle ovdje dići ćemo smjenu, evo koliko čujem, većinom ćemo podržati njegovu smjenu međutim HRT i dalje ostaje u rukama onih čiji način upravljanja sa milijardu i 300 milijuna pretplatničkog novca, izaziva brojne prijepore, dakle ostaju oni koji su ovaj javni servis pretvorili u servis vladajućih, ostaju oni koji su na čelu sa Kazimirom Bačićem kreirali takav javni servis. Iako je kritiziran i Zakon o HRT-u donesen za SDP-ove koalicijske vlasti upravo glavnom ravnatelju donio velike ovlasti na koje se sad i pozivaju odvjetnici Kazimira Bačića, činjenica je kako je ova vlast tj. HDZ s partnerima imala godine i godine da ga izmjeni i nije ga mijenjala, to nije napravljeno, dakle nije učinjeno ništa, sve do trenutka dok se Kazimir Bačić zapravo svojim aktivnostima sam sebe smijenio. Kažem, govorila sam ovdje sa sabornice više puta o stanju i predlagala neka rješenja pa tako evo i prije 6 mjeseci kad smo razgovarali o Programskom vijeću, spomenula sam nekoliko stvari i predložila sam da ukinemo Programsko vijeće jer ako gledate izvještaj sa sjednica tog Programskog vijeća, čitajući izvještaje je li, sa rasprava Odbora za informiranje, dođete do zaključka da to Programsko vijeće nit ima ikakve ovlasti niti se itko posebno uzbuđuje ako to vijeće i donese nekakvu ocjenu, jel, ako da negativno mišljenje o radu i o programu HRT-a, evo čuli smo ovdje nekoliko godina, nema pozitivnog mišljenja o radu i programu jel se nešto dogodilo, je li nekome otišla glava, nije. Ode glava, samo ako nosim mito gradonačelniku najvećeg grada u državi. Isto tako, predložila sam i da ukinemo i pretplatu HRT-u ne zato što mislim da treba ukinuti javni servis i da ne treba javni servis, već pretplatu kao namet građanima treba ukinuti a HRT duboko reorganizirati, racionalizirati i onda takav javni servis financirati iz postojeći poreza i prohoda države. Dakle, naši građani su već dovoljno opterećeni, dovoljno poreza i prireza plaćaju i naši poduzetnici i građani u cjelini, dakle da se iz tih prihoda može se financirati ovaj javni servis. Bruno Kovačević je dakle, građani plaćaju pretplatu 80 kn a Bruno Kovačević je izjavio jednom citiram, kaže: „Mi bismo s mjesečnom pristojbom od 96 kuna napravili čuda.“ Dakle, malo im je milijardu i 300 milijuna kuna za raditi čuda pa im treba još. Dakle, podržat ćemo smjenu Kazimira Bačića međutim ono što nećemo podržati, to je imenovanje za vršitelja dužnosti Renata Kunića, jednostavno zato evo kao što su rekli i prethodnici, jer je to nastavak ili kontinuitet iste politike koja i upropastila HRT. Dakle, možemo reći, to je ono „Sjaši Kurta da uzjaši Murta“, dakle trebamo se radovati možda zato što je obećao da se neće kandidirati za ravnatelja međutim evo, ne nadam se previše ni izboru za novog ravnatelja obzirom na to kako će se taj izbor vršiti iako na HRT-u ima dovoljno kvalitetnih ljudi koji bi mogli kvalitetno raditi taj posao međutim nisu po volji vlasti. HRT-u dakle treba hitna, dubinska, snažna reforma, izbor kompletno novog rukovodstva, izmjena Zakona o HRT-u i to su ključni koraci na putu da konačno imamo zaista javan servis kakvog ga svi zaslužujemo. Prošlo nam je više od 3 sata pa ćemo sada radi provjetravanja opet napraviti jednu stanku i vidimo se u 17 sati i 15 minuta.

Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, preliminarno bi želio nešto reći što mi se vrzma trenutno po glavi, a tiče se pomalo svih nas a to je da između političke i društvene teorije i onoga što sami možemo prikupiti iskustvom postoji još jedna … [[ne razumije se]] instanca, a to su poslovice i izreke koje su nastale kao rezultat sublimiranja stoljetnog iskustva ljudi. Dugo vremena nit vodilja u nekim situacijama gdje mi potezi aktera nisu bili najjasniji bila mi je nit vodilja latinska cui bono kome to koristi. U ovoj raspravi i ovdje danas do sada što smo mogli čuti, a ovo što se govori u javnosti u zadnjih nekoliko dana po ovoj točki po glavi mi se mota jedna narodna izreka koju nalazimo u svim hrvatskim krajevima, a ja ću je navesti u južnjačkoj varijanti, a to je „ne laje čuko radi sela“, „ne laje čuko radi sela“, pa evo neka ostane malo preliminarno visjeti u zraku. Čuo sam važnu stvar od kolege Ivanovića u njegovom govoru kojeg sam pozorno slušao u ime Kluba HDZ-a i držat ću ga za riječ. Kolega Ivanović je rekao da su oni spremni promijeniti zakon na način da se on vrati na ono kako je bio prije ovih loših izmjena zakona koje je provela kukuriku koalicija, to je da promijenimo zakon na takav način da glavni ravnatelj više nema ove faraonske ovlasti i nikakvu odgovornost prema Nadzornom odboru i Programskom vijeću, nego da se vrati uloga i Programskog vijeća dakle i Nadzornog odbora. Apeliram na sve nas da nam ovo bude iskustvo i nakon dvomjesečne stanke kada se nađemo u rujnu da doista pristupimo promjeni Zakona o HRT-u kako bismo očuvali ubuduće smisao i ugled te važne javne institucije koji je trenutno silno narušen. Jer kao što znamo i prilika čini lopova. Ono što se može zamjeriti HDZ-u je što nije već tada promijenio kada je došao na vlast dobio većinu u Saboru taj loš SDP-ov zakon, nego iskoristio medijsku batinu koju je SDP-e sklopio za sebe i svog Radmana za Bačića. Oni koji su glasovali tada za Kazimira Bačića kaa se već nije mijenjao zakon, koga su imali pred sobom? Osobu koja je bila u tehničkim službama HRT-a. Dakle, jednog inženjera elektrotehnike koji se nije tada spominjao u nekakvim mešetarenjima oko tih produkcija programa i ostalo. Dakle, ne zamjeram nikome tko je tada glasao za njega, pa ni gospodinu Pupovcu koji evo ima potrebu istaknuti da je glasovao na takav način. Ali prilika ponavljam ta je situacija gdje su oni bez ikakve odgovornosti a upravljaju sa milijardu i 300 milijuna kuna može dovesti do nekih posljedica koje se možda na kraju pokažu u nastavku istrage i pravnog epiloga ako do njega dođe uvažavajući presumpciju nevinosti. Kolega Pupovac evo sada ga nema kaže da on neće razgovarati o gospodinu Bačiću i gospodinu Kuniću. Pa o čemu će onda razgovarati ako je točka a) Kazimir Bačić razrješenje, točka b) Kunić imenovanje? Spojili smo točke a i b u zajedničku točku ab, a on ne bi govorio ni o a ni o b. Pa o čemu bi onda govorio? I na kraju čujemo kao član vladajuće većine da će oni ipak glasovati za v.d. Kunića. Ponavljam kuma ministrice Obuljen Koržinek, ali da će nastaviti skurpulozno pratiti stanje na HTV-u. Dakle, progutat ćemo opet ovo s Kunićem koji je dio ekipe Kazimira Bačića kojeg ponavljam ne smjenjujemo jer imamo pravnu osnovu u postojećem zakonu, nego jer donosimo političku prosudbu i političku odluku kao netko tko imenuje ravnatelja, razrješuje ga i tko bdije nad javnim RTV-e servisom, a ostavljamo čovjeka iz njegovog uskog kruga k tome još kuma resorne ministrice što smatram da je jako loše. Zaključno još jednom ću ponoviti ono što sam rekao govoreći u ime Kluba. Mi ćemo glasovati za razrješenje Kazimira Bačića uvažavajući presumpciju nevinosti, ali ćemo glasovati protiv v.d. Renata Kunića kuma i čovjeka iz iste ekipe poštujući presumpciju nevinosti apsolutno.

Čuli smo ovdje više njih koji su se odjednom sjetili da postoje i radnička prava, da se o ovome treba podrobnije razmisliti i izmislili različite druge isprike koje idu u prilog tome da vodstvo ostane manje-više takvo kakvo je sada odnosno da se zadrži status que. A zašto je problem gospodin Bačić i sve ono što se događa na HRT-u? Primjerice pokazuje jedno od najvećih istraživanja gledanosti koje ističe da je na 7. mjestu kabelski informativni kanal N1 koji je više no dvostruko gledaniji od svima dostupnog zemaljskog informativnog kanala javne televizije HRT-e 4 koji je tek 11. Mi stalno govorimo o Dnevniku i fokusiramo se na Dnevnik, a nije neobično da ne samo mi nego i cijela hrvatska javnost potpuno zaboravlja da postoji još nešto važnije.

Dakle, mi smo ovdje u raspravi iznosili taj problem da Ministarstvo financija daje negativno mišljenje o odluci vodstva HRT-a da prijeđe na neprofitno knjiženje, kaže bit će kompliciranije i ne daje pristanak, a onda misteriozno nakon osobnog sastanka uživo kojeg je zatražio Kazimir Bačić su promijenili mišljenje i dali zeleno svijetlo, kako to ili zašto je na svoju štetu i na štetu ugleda HRT-a glavni ravnatelj priječio neovisnu istragu slučajeva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na HRT-u. Gledano sad iz ove perspektive nakon ovoga što se dogodilo s uhićenjem tu neke stvari i tragovi postaju jasniji. Ja se nadam da će nadležna tijela to istražiti.

Hvala. Poštovani kolega Raspudiću rekli ste da ne zamjerate onima koji su glasali za Kazimira Bačića. Ja sebi zamjeram što sam bio jedan od onih koji su glasali za njega i sjećam se tog glasovanja ovdje u saboru.

Naravno nakon našeg izlaska iz Vlade ništa od toga se nije dogodilo, a vidimo na koji način se za vanjsku produkciju troši novac na HRT-u da se uopće u nikakve racionalizacije ne ide. A ono što je još sramotnije da ključni ljudi HRT-a sudjeluju u ovakvim aferama. Neshvatljivo mi je da neki opozicijski klubovi, mogao sam čuti predstavnika i predsjednika Domovinskog pokreta kažu da neće glasovati za smjenu Kazimira Bačića. To mi je neshvatljivo nakon ovih afera i nakon toga što smo vidjeli na koji način [[Upadica: Hvala.]] funkcionira HRT. Poštovani kolega Grmoja ja sam malo indulgentniji prema vama nego što ste vi i sami. Dakle, ja mogu razumjeti pogrešno je bilo što nije promijenjen taj zakon sa novom saborskom većinom za koju evo čujemo sada HDZ je spreman mijenjati zakon na jesen i mi ćemo doista to podržati da se ponovo vrate veće ovlasti nadzornom odboru i programskom vijeću. Dakle, ponovit ću radilo se, barem ovo što se moglo doznati o osobi koja je bila dio tehničke službe HRT-a, koji je bio tamo desetljećima, tko nije bio netko kao, prepoznat kao angažiran partikularno politički akter, eventualno spominjala se zetovska jedna relacija. Dakle, tu u tom trenutku ne vidim problem. A o tome zašto neki su sada odjednom i očekivano suzdržani u situaciji gdje je ozbiljno narušen ugled HRT-a, dakle gdje su optužbe o tome da se novac za mito gradonačelniku, glavni ravnatelj HRT-a nosio u torbama gdje neće čovjek na ulici nego će ga samo razriješiti sa mjesta ravnatelja HRT-a dok se stvar ne raščisti [[Upadica: Hvala.]] ja ne mogu drugačije nego opet prizvati ovu narodnu izreku. Izvolite. Kolega Grmoja, oćete doći?

Poštovane kolegice i kolege, dobro se sjećam te 2016. godine dakle tu je kolega Branko Bačić pitao nas u Klubu MOST-a kako ćemo glasovati u Kazimiru Bačiću, ja sam rekao da dok ne dobijemo garancije da se sigurno ide u smanjenje rtv pretplate da nećemo glasovati. I bila je opće panika i imam sačuvane u svom mobitelu poruke gospodina Kazimira Bačića koji obećava znači dok mi nije u trećoj poruci je tek obećao da će se ići u smanjenje rtv pretplate, znači mi do tada nismo odlučili na koji način će se glasovati po tom pitanju. Tada je to podržala većina, većina zastupnika kasnije se pokazalo da se nikakve racionalizacije na HRT-u nisu dogodile, da je informativno medijski servis nažalost postao propagandni servis vladajuće stranke, a sjećam se jednog sastanka svoga sa ministricom Obuljen Koržinek koja mi je rekla da ona dijeli istu viziju javne televizije, a to je da ona ne smije biti servis vladajućih nego dakle da mora biti u službi svih građana, da treba objektivno informirati o svemu onom što se događa u zemlji. Vrlo brzo se pokazalo da to nije tako. Ono što posebno brine je sudjelovanje dakle glavnog ravnatelja u ovoj aferi za koju još ne znamo koji je njen konačni epilog, tko će biti sve zahvaćen tom aferom i hoće li ostati samo na ovome. Dakle, u tom smislu jako je važno da se ide u smjenu glavnog ravnatelja i evo kolega Raspudić je u ime Kluba MOST-a najavio naše glasovanje i kako ćemo se postaviti po ovom pitanju. Mislim da je logično da svi saborski klubovi budu za tu smjenu, a što se tiče imenovanja dakle gospodina kojeg se sada predlaže kao v.d. mi to ne možemo podržati. To je jedan kontinuitet koji zapravo ne nudi nikakve promjene na HRT-u, a one su to vidimo nužno, nužno potrebne. U tom smislu dakle glasat ćemo protiv toga i ono što je po meni jako važno, a to su danas priznali i vladajući i oporba da je potrebno mijenjati Zakon o HRT-u i način imenovanja glavnog ravnatelja. Sjetimo se da su oni koji su imali emisije na HRT-u, a koji su dovodili goste koji su kritizirali premijera da su bez tih emisija ostali. Da je emisiju dobio Romano Bolković, da u toj emisiji često gostuju ministri, da često tamo dođe premijer, da zapravo cjelokupan taj informativan medijski servis služi kao propaganda vladajuće stranke. Isto tako da je Otvoreno kao emisija dosta razvodnjena, imamo jednog kvalitetnog novinara, a to je Mislav Togonal koji ovaj još drži nekako kvalitet te emisije, a ovo ostalo sve znamo na koji način se to vodi i kako se, kako se organiziraju te emisije. Dakle, isto tako budući da je premijer danas spomenuo ja želim istaknuti ovdje odnosno naglasiti svoj prosvjed anketama koje je HRT naručivala od Promocije plus znači u zadnjem tjednu prije izbora i na temelju tih anketa su se organizirala i sučeljavanja na televiziji. Znate što se pokazalo? Da za 50% su promašili, ne za ono koliko oni kažu ne znam do 3% da je greška, za 50% barem u slučaju MOST-a, ne znam ovaj što je bilo s ostalim političkim opcijama. Dakle, kad vas netko 3 dana ili 4 prije izbora ruši za 50%, a vi na izborima dobijete 50% bolji rezultat to sve pokazuje kakva je vjerodostojnost tih anketa.

Imamo dvije replike, prva je poštovane zastupnice Selak Raspudić. Da je sada raspetljati taj čvor veze između Milana Bandića i HRT-a koji se ne tiče samo mogućeg nošenja nekih torbi nego i u bitnome sadržaja koji se plasirao na javnoj televiziji i načina na kako se plasirao mogu podsjetiti samo na jednu stvar koja se relativno nedavno spominjala, a odnosi se na način kako je HRT plasirao informacije javnosti kada je bila u pitanju afera s otkrivanjem korupcije prilikom dodjele štandova na zagrebačkom Adventu. U Temi dana kratkoj emisiji koja je išla neposredno iza dnevnika urednica je pozvala Martinu Bienenfeld iz Stranke Milan Bandić 365 samo da bi joj praktički omogućila besplatnu reklamu Adventa. Dakle, nije samo ovo i nije samo jedno nego je cijeli način kontroliranja informacija koji je išao i sada retroaktivno, a i tada pametnima razotkrivao vezu između Bandića, HRT-a i HDZ-a. Dakle, to je na tragu ovog što sam rekao nadam se da Mislav Togonal neće imati problema zbog ove moje pohvale ovdje u Hrvatskom saboru, ali evo dat ću vam jedan primjer. HRT4 ovaj studio tu ima negdje 4 sata programa, 5 dnevno, znači gdje se zovu razno razni gosti i ja bih volio da se zbroji koliko je opozicija tu dobila minuta, a onda od opozicije koliko smo mi kao 4 snaga ovdje u Hrvatskom saboru nakon SDP-a i Domovinskog pokreta dobili minuta i koliko smo puta pozvani uopće da gostujemo. To vam sve govori o javnom servisu, a ona naravno da su se zvali razno razni da peru svoj obraz, da prodaju svoje priče i da su se kao što je kolega Raspudić rekao organizirale emisije o temama koje su potpuno nebitne u trenucima kad su se događale krupne afere u Hrvatskoj.

Dobre stvari su viđene iz kulture i na 3 programu HRT-a i filma i dječjeg programa itd. Međutim, problem je naravno informativni program. Ponovit ću još jednom da držim za riječ gospodina Ivanovića koji je govorio u ime Kluba HDZ-a, dakle imamo je neke ovlasti s tom najavom da su spremni promijeniti Zakon o izboru ravnatelja HRT-a da se ojača uloga nadzornog odbora i programskog vijeća. Jednostavno je nedopustivo da to ide ujutro sat, dva, a da popodne ima bilo kakav drugi sadržaj na 4 programu HRT-a koji je važniji od ovoga što se događa i raspravlja u saboru.

Dakle, to je, to je takav nesrazmjer da se uopće ne može opisati i evo dovoljno je pogledati jedan središnji dnevnik, a da ne govorimo o ovom 4 programu HRT-a.

Dame i gospodo zašto je sloboda medija uopće bitna i zašto je ona jedno od temeljnih postulata demokratskog svijeta pa tako i EU kojoj Hrvatska pripada? Zato što sloboda medija jamči pravo građana na informaciju. Povijest je pokazala da nedostatak objektivnih medija uvijek dovodi do velike nepravde i općeg društvenog zla. Ali je povijest isto tako pokazala da svatko tko želi provoditi nešto što nije časno, moralno i dobro uvijek pokušava staviti medije u svoju službu. Zato slobodni mediji jesu preduvjet elementarne društvene pravde. Raspravljati o razrješenju Kazimira Bačića, a ne analizirati kako je Bačić uopće postao ravnatelj HRT-a je besmisleno. Kao što svi vrapci na granama znaju Bačić nije jedini problem jer je imao ograničene ovlasti na HRT-u. Stvarni vladari na HRT-u su Mislav Stipić i Renato Kunić. Kada netko postavlja takvu strukturu na HRT-u, a to su Plenković, Obuljen i ova parlamentarna većina onda za to imaju i motiv. Taj motiv se zove kontrola i sprječavanje da istina dođe do građana. Današnje neistinite tvrdnje premijera Plenkovića da je Bačića imenovao sabor, a ne Vlada spadaju u veće besmislice koje su izgovorene u ovome saboru. Pa Plenković kao predsjednik HDZ-a donosi odluke, a u saboru većinu ima HDZ. Znači ovako nešto tvrditi jest uvreda inteligencije hrvatskih građana i to će se onome koji vrijeđa svoje ljude kad-tad osvetiti. Plenković je postavio Bačića, a rezultati su slijedeći. Postavio je čovjeka nedoraslog toj poziciji koji se u potpunosti kompromitirao. Prokazan je kao sitni dostavljač, tako da stanje na HRT-u ne čudi s obzirom na to od koga je vodio. HRT ima pad gledanosti i većina hrvatskih građana je nezadovoljna programom jer HRT odavno nije servis građana. Vladajuće strukture koriste HRT kao instrument zaštite svoje korumpirane, protupravne i protueuropske politike. To što se HRT raspada to Plenkovićevsko Pupovćevsku strukturu ne zanima. Ne smije se znati razmjer korupcije, bogaćenja, nepotizma i skandala u pravosuđu zato HRT o tome mora šutjeti jer potrebno je suspendirati demokratske i profesionalne standarde kako bi se ostvarili nemoralni, protudemokratski i nelegalni interesi korupcionaških struktura u Hrvatskoj. Vicevi i ismijavanje s programom HRT postali su uobičajeni, a pojedine emisije su zbog neprofesionalnosti i negledljivosti postale antologijske. Jedna od njih je razgovor Romana Bolkovića s ministrom Božinovićem, već se i srednjoškolski podsmjehuju govoreći elokventan si kao Božinović. A razgovori s Plenkovićem u sadržajnom smislu izgledaju kao referati na centralnim komitetima u bivšoj komunističkoj državi kako po monotonosti, tako naravno i po sadržaju. Slušajući Plenkovića na HRT prosječan Hrvat počinje misliti da živi u Švedskoj. Kao što postoji Muzej iluzija u Zagrebu tako informativni program HRT-a možemo nazvati programom iluzija. Za HRT ne postoje događaji koji bi se objavili, a da nisu od koristi vladajućim strukturama po načelu ono što se nije smjelo dogoditi nije se ni dogodilo. Zar ne bi HRT trebao informirati hrvatsku javnost primjerice o aferi Krš-Pađene, da poštuje standarde javnog servisa morao bi ne samo informirati već sustavno izvještavati o aferi koja hrvatskim građanima uzima 2 milijarde kuna dok se slučaj ne rasvijetli, odgovorni kazne, a otuđeno vrati. Ali kada bi HRT radio po zakonu i demokratskim standardima onda bi se razotkrila korupcija vladajuće kaste te bi svaki građanin znao razlog zašto mu je standard života loš i zašto trpi nepravdu. Upravo iz tog protupravnog motiva se sada postavlja Renata Kunića, kuma ministrice Obuljen za v.d. ravnatelja. Spriječiti da istina i činjenice dođu do javnosti. Dame i gospodo, svaki od zastupnika koji će podržati ove prijedloge treba biti svjestan da time podupire nepravdu, korupciju i siromaštvo hrvatskih građana. Budite svjesni odgovornosti prema svojim sugrađanima. Budite isto tako svjesni da uvijek dođe vrijeme polaganja računa. Hrvatskoj je potrebna objektivna televizija koja ne služi nikome doli istini i javnosti. Izabrati kuma ministrice za v.d. ravnatelja je uvreda hrvatskoj javnosti. Pa taj čovjek je dio problema, on je u vodstvu HRT-a, a taj HRT se raspada. Pozivam sve zastupnike da odbace stranačku stegu i glasuju za razrješenje Bačića i protiv imenovanja Renata Kunića jer njegovo imenovanje znači nastavak agonije i nepravde u Hrvatskoj. Hvala predsjedavajući. Gospođo zastupnice vi ste poznati kao jedna osoba u ovome saboru koja zadnjih godinu dana iznosite cijeli niz situacija pa rekao bih i afera koje su obilježile hrvatsko društvo u zadnjih godinu dana. Zanima me da li ste vi s obzirom da ste saborski zastupnik i često ste o tome govorili bili ikada u prilici da javna televizija koja bi trebala preslikavati cijelu sliku hrvatskog društva političku, kulturnu, sportsku i svaku drugu bili ikada pozvani na televiziju da govorite o bilo kome problemu koji ste otvarali ovdje u ovome saboru. Ne, HRT u ovih godinu dana mog mandata nije zatražila ni jednu izjavu od mene, nisam bila niti jednom pozvana u ni jednu od emisija. Ali to je logično, da je drugačije HRT ne bi bio HRT koji je danas. Ono što je važno reći, ponavljam i stalno upozoravam na stanje, na primjere u hrvatskom društvu koji su uzročnici ove depresije, društvene agonije i nepravde koju trpe hrvatski građani. To je prvi korak našeg političkog djelovanja. Mi najprije postavljamo dijagnozu jer adekvatnu terapiju se ne može postaviti ukoliko ne znate dijagnozu. A dijagnozu mora čuti većina hrvatskih građana, na HRT-u ih neće čuti. Zato imamo ovdje priliku na sabor, u saboru, za ovom sabornicom govoriti o tim problemima. HRT kao javni servis prema novinarskoj etici i struci je dužan sve afere, ne samo pojedinačne do te mjere pratiti, iscrpljivati te teme dok se one rasvijetle, dok se ne kazne počinitelji i dok se ne vrati otuđeno, a to upravo ne radi. Pa šta mislite kako je došlo do afere i raspleta Watergate? Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče. HRT propada već godinama. Sad se odjednom čini da i oko toga postoji konsenzus s obje strane sabornice, ali još vrlo nedavno u prošlom sazivu sabora pa i još nedavnije kolegice i kolege iz HDZ-a žučno su branili i Kazimira Bačića i Renata Kumića, pardon Kunića i ostatak Bačićeve klike. Danas to isto radite samo malo nesigurnije. Premijer me danas odgovarajući na jednu repliku čini mi se kolegice Vidović Krišto i ograđujući se od Bačića podsjetio na pjesmu Radeta Šerbedžije, prijatelj ga kaže više ne poznaje. Neću vam je recitirati jer imam malo vremena jer Šerbedžija u njoj dosta psuje, ali toplo vam je preporučam. Zanimljivo je vidjeti kako se od Bačića danas svi ograđuju, a davnih dana je bilo jasno da je čovjek mutan kao Dunav na loš dan. Kazimir Bačić pod mjerama je bio čini se godinu i pol dana i za divno čudo mjere nisu probijene, barem tako izgleda. Tko zna kolegice i kolege što je sve još upalo u mrežu istražiteljica i istražitelja dok su slušali i pratili Kazimira Bačića? Tko zna što je sve upalo u mrežu prilikom pretresa ureda, množina, na Prisavlju? Ja sam potpuno siguran da u upravi HRT-a trenutno sjede ljudi koji o tome grozničavo razmišljaju i da ih u snovima progone zvukovi kucanja ljudi iz USKOK-a i policije na njihovim kućnim vratima. Neugodno je za vas kolegice i kolege iz HDZ-a što ste smijenili nadzorni odbor koji vas je dobronamjerno u želi da zaštite interese građana upozoravao što se događa na HRT-u. Je li itko od vas imao obraza ovih dana nazvati Anju Šovagović da joj se ispriča što ste i nju i ostale članove i članice tog nadzornog odbora smijenili kao da su oni napravili nešto nemoralno, nečasno i kriminalno, a ne upozoravali na nemoralne, nečasne i kriminalne radnje upravo ove uprave koja sad grize nokte u strahu od bliskog susreta treće vrste s organima hrvatskog pravosuđa. Zar nije bilo ni jedne, baš ni jedne osobe zaposlene na HRT-u koju ste mogli predložiti da vodi HRT u ovom interregnumu. Napravili ste prvorazrednu svinjariju kolegice i kolege, opet. A ako se dogodi još koje uhićenje na HRT-u, ako se ispostavi da je nadzorni odbor na čijem je čelu bila Anja Šovagović bio u pravu oko svega što su pisali i što su prijavili državnom odvjetništvu što ćemo onda? Kako ćete onda pogledati u lice građanke i građane RH? Nećete nikome moći reći da niste znali i da niste bili upozoreni.

Uvaženi kolega Glavašević rekli ste jednu važnu stvar odnosno postavili ste pitanje tko zna tko je sve upao u mrežu prisluškivanja, mjera itd., koja je evo obuhvatila i Bačića pa je sad odjednom on isplivao i imamo cijelu ovu aferu na HRT-u. Dobro znamo poučeni ranijim iskustvima da se to moglo i ne dogoditi. On je mogao biti jedan od onih koji će ostati prešućeni u slučaju da je mogao biti kasnije iskorišten za neke druge igre. U tom smislu moje pitanje, mislite li da će doista izaći još neka imena koja su uključena u ovu mrežu ili će se i njih, a i već sada vidimo neka neobična ponašanja možda bolje iskoristiti za neke nove igre i za neke daljnje nečasne radnje. Ne donosi mi nimalo užitka ni zadovoljštine činjenica da je, da moram na vaše pitanje odgovoriti sa da. Da, nažalost mislim da će isplivati još imena. To ne govorim napamet, to ne govorim zato što mi se ti ljudi tamo ne sviđaju. Ja doista za razliku od onih koji danas govore da Kazimira Bačića valjda ni na vijestima nisu vidjeli, ja doista ne znam mnoge od, skoro nikoga od tih ljudi. Međutim, mislim čitajući izvještaj tog smijenjenog nadzornog odbora i imajući na umu da su te mjere trajale čini se neprobijene godinu i pol dana ja uopće ne bih bio iznenađen ako bi se tu pojavila ne samo neka imena s HRT-a nego možda i neka imena koja ne bismo očekivali koja nisu sa HRT-a. Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Glavašević me podsjetio jednog vica sa početka '72., nakon utišavanja brutalnog Hrvatskog proljeća, kaže zašto u Zagrebu ponestaje dasaka zato jer se svi ograđuju. Mislim da sa strane ove HDZ-ove zaista je dosta veliki nedostatak dasaka. O bivšem ravnatelju HRT-a ja zaista više nakon svega izrečenog ne bi trošila riječi da je izabran na prijedlog tadašnjeg potpredsjednika Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365 i sve je završilo s devizom pokojnog predsjednika te iste stranke, nema đabe ni u stare babe. Poražavajuće i sramotno da je tu devizu preuzeo ravnatelj javne televizije, ali jest. On je sad u pritvoru i čeka ga proces. I što sad nakon svega toga radi HDZ? Postavlja za v.d. čovjeka kojeg je ravnatelj na privremenom odmoru u Remetincu i postavio, koji je dio te i takve ekipe, nema đabe ni u stare babe. Je li gospodin Kunić znao ili nije, je li on sudjelovao u svemu tome ili nije to će utvrditi netko drugi ili neće. No, pretpostavimo da on ništa nije znao, no ipak bez obzira što možda ništa nije znao on je dio te ekipe i u očima javnosti on je automatski diskvalificiran za bilo kakvu funkciju ili vodeću poziciju na HRT-u pa makar bilo i v.d. No, nije nema đabe ni u stare babe jedini krimen, prisjetimo se ponovno koliko god puta već bilo za ovom govornicom izgovoreno, ali nije dovoljno rekla bih masovnih tužbi novinara zbog kritike to je Renato Kunić znao i u tome je sudjelovao. Ministrica kulture ih sad naziva nerazumnima i neutemeljenima, no prije hapšenja nije baš puno poduzela da se zaustavi ta sramotna praksa. Prisjetimo se ponovno i opet skandala sa seksualnim uznemiravanjem, za to je gospodin Renato Kunić znao, nije učinio ništa. Dapače, svojim nečinjenjem učinio je jako puno, izvrgnuo je molestiranju i prepustio ih zlostavljaču te žrtve, a to su činjenice. Renato Kunić je bio da citiram novinarku Sanju Mikleušević Pavić, pažljivo građene piramide straha, cenzure, tužbi, ucjena, premreženih interesa, nesolidarnosti i odmazde koje već godinama vladaju devastiranim HRT-om. Renato Kunić kao što znamo igra tj. karta belu sa ministričinim mužem za kojega veže kumstvo. Sama ministrica u Nedjeljom u 2 nedavno, prije 10-tak dana izjavljuje: „Dok sam ja ministrica iako ne utječem na bilo koji način na izbor bilo bi loše da se kandidira.“ Ako ministrica misli da bi bilo loše da se on kandidira onda je lako zaključiti da bi bilo loše i da bude v.d. I jest loše. Loše je i za HRT-e i za Hrvatsku, a bome je loše poštovane kolegice i kolege iz HDZ-a i za vas i nikako da se odmaknete i osudite evidentno loše upravljanje HRT-om kojem je i Renato Kunić jedan od zaštitnih znakova. Imenovati Renata Kunića za v.d. HRT-a znači podržavati kontinuitet loše i kriminalne uprave opterećene aferama, lošim programom, progonima novinara, cenzurom i odmazdom.

Poštovana kolegice evo ja ću vas pitati za još jedno ime odnosno je li poznajete nekakav javni servis u Europi na kojem dakle čelnica informativno-medijskog servisa Katarina Periša Čakarun njen muž je visoko pozicionirani čelnik SOA-e?

Znači to nisu sumnje, to nisu pretpostavke. Ne radi se o nečemu o čemu se potajno priča po kuloarima. To su činjenice koje su javnosti poznate i ja jedino mogu ponovno pitati gospodu iz HDZ-a zar vi zaista stojite iza takve uprave HRT-a? Izvolite.

Kolegice i kolege zamislimo da vi sa HDZ-ove strane sa većine u ovom Saboru imate snage predložiti nekog drugog. Na onoj sjednici Odbora kolega Ivanović to zna, bio je tamo, da mi smo ono dobili od kolega sa Televizije od novinara dobili smo ime čovjeka kojeg oni predlažu. Međutim, ne samo njega, ne samo Darija Šprelića, ima još dosta ljudi u svakom slučaju na Televiziji koji bi mogli raditi ovaj posao, a u najmanju ruku bolje, odgovornije, sa manje brige za sve nas od gospodina Renata Kunića i onaj kontinuitet koji vi ovdje zagovarate. Zbog čega takav kontinuitet? Zamislimo, zamislimo da vi još uvijek donesete i do tog četvrtka do glasanja ipak kažete evo ipak imamo mi ljude. Nije istina da svi kvalitetni ljudi kojih itekako ima. Prvo ću reći recimo na informativnom programu to je zanimljivo, ali vi pratite i onda sigurno znate da na Radiju ima bitno kvalitetnijih ljudi, samostalnijih, sigurnijih, neovisnijih na Radiju, nego na Televiziji. U mreži 1. to čak ima i snimke sudjelujete, gostujete tamo i znate da je to bitno kvalitetniji program koji se ne smije ponoviti jer gospođa Periša Čakarun i njezin muž koji znaju više interese, dublje interese, ne znam ja kakve, duboke države koju samo vi poznajete ne smije se to desiti u Otvorenom. U vrijeme Hloverke smo to zvali Zatvoreno sjećate se? Vi to nikada niste otvorili. To je i dalje zatvoreno, hermetično zatvoreno. A ovog trenutka se ta stvar može otvoriti, ovoga trenutka i vi to znate. I da Periša Čakarun kaže pa da stvarno ovo nek me voda nosi ionako će me valjda smijeniti, ali vi niste sigurni i zato Kunić ovdje će možda i godinu dana nas još mrcvariti sa svojom ekipom Brunom Kovačevićem i sa ostalima, sa Stipićem da ne govorim koji upravo novinarke maltretira na sve načine. Nije nam teško zamisliti to da kao što je kolega predložio da ovo uvijek bude na jednom od programa prenošeno. A isto tako paralelno zbog čega studenti novinarstva, politologije, sociologije sa Filozofskog fakulteta, sa Pravnog studenti njihovi, profesori zbog čega ne bi mogli imati program koji je stalno u živo komentira ovo i oni da imaju rasprave isto tako da se ideološki podijele i da to izbalansiraju i da imaju kvalitetnu raspravu, paralelno s time studenti da se pripreme za buduće političare, za buduće novinar? To je sve moguće napraviti. Ovog trenutku je to moguće napraviti i vi to znate i da to stvarno u tom smjeru može ići da ne govorim sada o igranom programu koji ne mislim da hrvatski audiovizualni centar treba sada prestati raditi koprodukcije sa HTV-om i da neke stvari stvarno trebaju biti vani i da treba biti to zajednički.

Zamislite vi da imate odjel za istraživačko novinarstvo gdje svi ti istraživački novinari koje Bačić zajedno sa Renatom Kunićem tužio za naš novac, toliki novac potrošio. Zamislite da mu HRT-e informativni program bude upravo zaštitno mjesto da tu bude institut da studenti sa žurnalistike to slušaju iz dana u dan i da se tu vježbaju i da požele biti i da se bore da postoji uvažena nagrada za istraživačko novinarstvo koja postoji, ali ju naravno HRT-e ne podržava jer vi ne podržavate. I danas se odjednom premijer ovdje snebiva sa programom HRT-a. On se čudi i veli da to nije lako braniti jer to je naravno nemoguće braniti. I sada vide da je šteta. A ministrica njegova najbliža ministrica od povjerenja. Hvala lijepa Evo poštovani kolega kao što ste rekli dakle na HRT-u zaista nema, ne postoji emisija koja kritički progovara o aktualnoj političkoj situaciji. A porazno je to da po istraživanju Agencije za elektroničke medije gledanost HTV4 je manja od RTL kockice. Dakle, kanal koji je osmišljen kao njuz kanal, dakle informativni kanal neambiciozan, nerelevantan, negledan. Dakle, u takvom stanju dakle predlagati onda nekoga za v.d. ravnatelja koji je na neki način dio te ekipe koja je osmislila cijelu tu stvar je zapravo opet neambiciozno i proizvest će na kraju zapravo kao što ste rekli i kontinuitet.

Potpuno se slažem. Da, treba pozvati sve kvalitetne ljude i na HRT-u i one koji više nisu da se prijave jer želimo vjerovati ako ne sada, ali vjerujemo nakon sljedećih parlamentarnih izbora da će biti mogućnost da ćemo moći napokon postaviti ljude koji će stvarno moći voditi taj program na pravi način. I slažem se, da sigurno treba mijenjati i zakon i to ministrica bi mogla sada ovoga trenutka to kada bi htjela pokrenuti stvarno taj promjenu zakona. To je sve sigurno, sigurno moguće napraviti, a uvjeravam vas kao što je tamo kritizirala Tihomira Ladišića i tvrdila da je on torbar a ne Bačić što je nedopustivo. Brojni novinari će se vratiti na HRT-e samo ako se urede odnosi, kvalitetni novinari. Pa evo na tragu onoga što ste govorili znači ja sam se čula sa nekim radnicima na HRT-u koji nas upozoravaju da možda ne bismo trebali propustiti ovu priliku da oporba nema svojeg predstavnika odnosno svoj prijedlog. Najlogičnije možda prijedlog je onog člana Nadzornog odbora kojeg su imenovali radnici. Možda nekim amandmanom ili na drugi način bez obzira što vladajući neće podržati taj prijedlog da se ipak ne čeka tek dakle sam natječaj, nego da se u ovom prijelaznom razdoblju pokuša doći do imena koje bi imalo nekakvo povjerenje radnika i koje nije kompromitirano. Nema smisla da znači se opet jedno prijelazno razdoblje uvodi u kojem ćemo imati isti mislim sastav, drugo ime, ali zapravo ista politika koja se ni po čemu ne mijenja. Da li postoji nekakav formalni ne mora to biti niti kako smo gledali znači zakon ne mora biti prijedlog Odbora za medije? Zahvaljujem zastupnice Peović. Da, ja vas tu razumijem i slažem se i u tom trenutku na Odboru kako sam bio u kontaktu i sa novinarima i novinarkama između ostalog je spomenuto je ime gospodina Darija Špelića. Međutim, u toj pauzi kada mi je dato da s njim mogu razgovarati oni stvarno razmišljaju o tome da njega kandidiraju za mjesto glavnog ravnatelja koliko sam razumio. Evo toliko sada, možda sam sada isto previše to izgovorio, ali jesam to i tamo rekao na Odboru odmah.

Hvala. Izvolite.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Evo dozvolite da još u pojedinačnoj raspravi možda nekoliko stvari koje su se kroz ovu raspravu povele ovdje i ja kao član Odbora za medije kažem i naravno evo kao čovjek koji je govorio ispred Kluba Hrvatske demokratske zajednice. Krenut ću sa nekoliko teza koje su ovdje iznešene, a mislim da možda ne ocrtavaju na najbolji mogući način ono što se dešavalo na samom Odboru. Poziv za sjednicu Odbora smo dobili sa jasno naznačenim točkama dnevnoga reda.

No ja mislim da je bilo sve sukladno i Poslovniku o radu Odbora za medije i svemu onome što se od nas očekivalo. Želim reći da Kazimir Bačić nije dobio otkaz. Netko je ovdje spomenu u raspravi da smo mi Kazimiru Bačiću dali otkaz. Gdje će Kazimir Bačić raditi nakon toga kada odradi ovaj dio na radu gdje se sada trenutno nalazi, to mi ne znamo niti prejudiciramo u tom smislu.

Prema tome, nisam imao problem s tim. A gospodina Kunića njega uopće ne poznajem. Čak nisam imao nikada priliku s tim čovjekom progovoriti ni riječi. Ponovit ću ono što sam rekao u raspravi ispred Kluba. Očekujemo da će Nadzorni odbor odmah nakon glasovanja u četvrtak raspisati javni poziv za izbor novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije i da ćemo mi kao Odbor razmotriti sve one pravovaljane zahtjeve odnosno životopise koji budu stigli.

A mislim da je meritum odnosno cijela ova rasprava bi se mogla svesti pod jedno to je gospodin Raspudić ovdje naglasio i ja se s tim slažem. Mislim da ravnatelja, predsjednika uprave treba birati Programsko vijeće i Nadzorni odbor i mislim da je to jedino ispravno i da je to jedino bilo dobro, a onda smo to ipak iz nekih drugih razloga naravno političkih promijenili. Ako to uspijemo napraviti i ako taj nazovimo ga „vrući krumpir“ vratimo tam gdje on treba pripadati jer ljudi koji sjede u Programskom vijeću i Nadzornom odboru moraju imati ipak određene reference da bi bili članovi tih tijela.

Prema tome to je ono što bi trebalo biti zalaganje svakog saborskog zastupnika. Ja sigurno ne spadam u onu kategoriju ljudi koji evo na bilo koji način želi biti odvjetnik ovdje bilo kome.

Dobro. Čini mi se da nema nikakve prepreke da se ne imenuje još jedno ime. Riječ je o čovjeku koji je bio ravnatelj jedne ustrojbene tzv. ili poslovne jedinice od 4 ustrojbene poslovne jedinice na sadašnjem HRT-u Kunić. Zašto ne bismo onda predložili i tog predstavnika radnika? Stvarno evo trebalo bi prestati sa tom praksom da vladajući predlažu i da se samo usvaja ono što vladajući predlažu. Ovdje vidite da postoji nekakva skepsa oko tog kontinuiteta. Ne postoji znači nikakva prepreka niti u samom Poslovniku ili u Zakonu o HRT-u da nema dva prijedloga. Znači možemo kao Sabor dati drugi prijedlog i taj prijedlog kada vi kažete to je samo v.d. Ali taj v.d. može biti godinu dana tamo.

Onaj prijedlog koji bi dobio najviše glasova bi bio imenovan. Bio je pokušaj. No mislim da to i nije u ovom dijelu sada možda toliko bitno.

Poštovani kolega Ivanović drago mi je da ono što sam ulovio u vašem govoru u ime Kluba ste sada ponovili i da je to doista vaš kategoričan stav da treba promijeniti zakon u smislu da se poveća uloga Nadzornog odbora i Programskog vijeća kako je to bilo prije ovih nesretnih izmjena. Ovo što se dogodilo sa gospodinom Bačićem nije došlo tek tako na hladu u smislu da sve dobro funkcionira na HRT-u je skladno i sada se evo dogodilo da je on upao u neku istragu je li kriv, nije kriv, nego smo imali dugogodišnji problem ravnateljstva HRT-a koji radi i radio je izravno protiv onoga što mu je govorio Nadzorni odbor.

Koliko god vi tvrdite da je to samo v.d. koji će kratkoročno tu Ja bih samo, hvala vam na pitanju, naravno, rekao da, g. Kunić nije obuhvaćen ovim postupanjem prema g. Bačiću i ne bi bio taj neki zloguki prorok koji bi rekao da će i on, danas možda danas-sutra biti odveden i priveden, ja se nadam da ćemo ovaj posao odraditi što prije, a propo onoga prvoga što ste rekli, s tim se slažem, pa nije dobro da Programsko vijeće koje smo mi imenovalo, ne potvrdi program glavnom ravnatelju, a da to nema nikakve posljedice prema nikom. To sigurno nije dobro, kad pročitate zapisnike sa sjednica Nadzornog odbora, Programskog vijeća, onda ćete vidjeti da tu uopće nije postojala nikakva komunikacija i da je to su u biti najviše platili vjerojatno građani koji su gledali program HRT-a od kojeg su očekivali za milijardu i 400 milijuna vjerojatno puno, puno, puno više. U raspravu se iskristaliziralo da postoji širi konsenzus za promjenom ovog zakona. To mi je drago, svojedobno sam glasovao protiv ovog Zakona. Tražio sam da zadržimo onaj konsenzus koji je bio stvoren 2010. tijekom pregovora. Ono što mi nedostaje u ovoj raspravi, možda ćemo imati na jesen, ali svakako bih želio čuti, a to je kompromis da ćemo se držati tog konsenzusa i da ćemo to kroz vrijeme da se ne dogodi kao i prošli put, donijeli smo konsenzusom jedan zakon, onda se promijeni vlast i onda se kaže, mi sada preuzimamo novu odgovornost i sada mijenjamo sve da možemo mi imenovati naše ljude. Dakle konsenzusa se trebamo držati i tijekom različitih perioda i promjena vlasti, mislim da je to jedini način da imamo doista javni servis. Mislim da je to prva crta obrane kad je u pitanju izbor čovjeka koji će upravljati sa sustavom HRT-a bez obzira da li on bio predsjednik Uprave ili bio glavni ravnatelj i jednostavno, trebali bi postojati neki zakoni koji se ne bi trebali mijenjati kako netko dođe ili netko ode, to sigurno nije dobro.

Vi ste u svojoj pojedinačnoj raspravi zapravo na neki način rezimirali dosadašnji tijek rasprava i zapravo vratili stvari na njihov meritum, a taj je dakle, slijed od razrješenja dosadašnjeg ravnatelja HRT-a što je učinjeno na Odboru preko imenovanja vršitelja dužnosti, što je također, učinjeno i drugi članovi Odbora mogli su predložiti svog kandidata.

Pa evo, mislim da ste sve bitno u biti i rekli i apsolutno se slažem, a koliko sam iz ovih ostalih rasprava mogao shvatiti, u biti mi svi stremimo ka tome. Ovdje je bio jedini prijepor upravo taj, da li to treba biti g. Kunić ili ne treba biti g. Kunić, to je možda nešto što je dio cijele priče, ali mislim da nije presudan dio ove priče koja se zove bolji HRT.

Eto, šteta što ga i ranije niste promijenili, drago mi je evo i ovdje čuti, kažete, Kunić nije budućnost, a kažem, evo, bilo je vjerojatno i puno boljih osoba da i u ovom prijelaznom razdoblju do te budućnost netko vrši tu njegovu ulogu, a kad se govori, kad bude na red došla izmjena Zakona o HRT-u, evo, ja se nadam da ćete uključiti i širu javnost i strukovne udruge i da nećete evo, javna savjetovanja o tim zakonima kratiti sa obaveznih, zakonskih obaveznih 30 dana na 5 dana kao što ste to učinili, evo, nedavno sa izmjenama Zakona o gospodarskoj komori. Pa nemam što dodati na ovo što ste rekli, naravno da javnost ima pravo raspravljati o nečemu za što plaća svaki mjesec, je li tako? Pa ćemo RTV pristojbu pa, ja mislim da i ljudi koji ne moraju biti explicite stručnjaci u području medija, mogu reći svoje mišljenje o programu HRT-a, čak štoviše, to bi za urednike trebao i biti nekakav lakmus iz kojeg bi saznali što ljudi gledaju, što žele gledati i kakva bi ta televizija trebala izgledati, prema tome, suglasan sam apsolutno s tim.

Poštovani zastupniče. Sada smo svjesni i vi i mi svi ovdje da to nije dovoljno. Nije dovoljno reći samo svoje mišljenje, nego treba povući poteze. I da ste ih povukli ranije, vjerojatno bi danas imali drugačiju situaciju na HRT-u. Druga stvar, vjerujem da ste svjesni da smo već ranije trebali pokrenuti smjenu ravnatelja i to zbog više podataka koje smo dobili iz raznoraznih izvještaja odnosno raznoraznih dopisa koji su došli iz HRT-a do nas o kojima smo bili raspravljali i od sindikata i od tijela koji upravljaju HRT-om. Isto tako podsjećam da smo imali i tematsku sjednicu o događajima na HRT-u odnosno o nepodopštinama gospodina Bačića. I treća točka odnosno stvar na koju želim podsjetiti.

Da imamo Nadzorni odbor i Programsko vijeće koji imenuju i da li predsjednika uprave i članove uprave koji mogu svojim odlukama smjenjivati urednike kao što se i desilo te 2012. godine 40 urednika je bilo smijenjeno u jednom danu. Ne želim govoriti o tom lošem kontekstu, ali onda ne bi mi kao Odbor za medije morali raspravljati o ovakvim stvarima. Naravno da ih treba javnost znati, ali onda bi ova tijela sigurno bolje funkcionirala i mogla bi donositi odluke praktički ad hock i odmah, a ovako sve završi možda na nekakvoj raspravi, našim pojedinačnim mišljenjima, a to tim ljudima koji su nastradali u tim odnosima na HRT-u neće sigurno koristiti niti pomoći.

Dakle, koja je bila motivacija? Vi ste imali priliku na Odboru budući da ste vi predložili i to ispred HDZ-a vi ste imali vremena promisliti za razliku od drugih na tom Odboru koji nisu niti znali da mogu predlagati. Dakle, koja je vaša motivacija i da javnost može misliti da možda ovakvim v.d. želite i neke stvari prikriti? Vi ste doista imali priliku pitati Nadzorni odbor npr. da vam nekoga predloži. Zašto ste birali desnu ruku čovjeka koga je instalirao čovjek koji je sada na godišnjem odmoru u Remetincu?

Nego je čovjek odveden iz razloga koje će USKOK i ljudi koji se bave s tim dokazati.

Kolega Ivanović evo i vi i ja pratimo dnevno direktno obnašanje vlasti putem medija znači i u Gradu Zagrebu, i u Splitu, i u Sinju. To su politike Mosta, Centra, Možemo, ne možemo. Vidimo kako oni kadroviraju, na koji način oni donose odluke i objašnjavaju iste. Struka. Nema veze da li su frendovi, da li reklamiraju ordinacije, da li su se ikad upoznali ili vidjeli to su sve stručni ljudi i nema uopće rasprave o tome da li bi trebali biti oni ili netko drugi. I to opravdavaju i nama drže lekcije ovdje kao mi nešto radimo. Ne znam što radimo? Stavljamo zamjenika da bude v.d. Koliko On je za mene v.d. Rekao je čovjek da neće biti kandidat. Ne vidim tu neki problem. Jer su samokritični vrlo malo prema sebi. Uglavnom vide u drugim redovima sve. Ne vide ništa kod sebe iako im cijeli dan traje emisija na nekim drugim televizijama gdje prokazuju način na koji oni to kadroviraju. Gospodin Raspudić je upotrijebio jednu narodnu „da ne laje čuko radi sela“, a ja ću upotrijebiti ovu drugu „pa uvijek je bolje kada mečka igra u tuđem dvorištu“ tako isto mi se čini i kod ovoga. Uvijek se HDZ-u želi prebaciti ta loptica da eto HDZ-e upravlja sa svim sustavima, pa i sa ovim sustavom koji se zove Hrvatska radiotelevizija da kadrovira, da samo članska iskaznica vrijedi, ništa drugo, a onda vidimo da kada se preuzme odgovornost da to nije baš tako da postoje i te neke druge stvari o kojima ste govorili. No uvijek na kraju će biti birači i narod taj sudac koji će presuditi i reći vi ste bolji, vi ste lošiji, jedini odlaze i drugi dolaze.

Ja sam stojeći tu gdje ste vi do sada bar jednom tri, četiri puta rekao da su Hrvatska televizija, Filozofski fakultet i još neke institucije u rukama neprijatelja Hrvatske države. Vi osobno i vaša stranka slažete li se sa takvom uređivačkom politikom? U Hrvatskoj se još uvijek vodi politička borba od prije koja je započeta prije 30 godina, jel vi vidite da jedna ekipa, jedna ideologija, jedna politika, jedno tumačenje povijesti ima prostora koliko god hoće, a druga nema pravo primaknuti se hrvatskoj televiziji. Pa evo što mogu reći kolega Prkačin nego zaželjeti i stvarno vjerovati u to da će novi ravnatelj ili nova ravnateljica, glavna ravnateljica HRT-a prekinuti ovu praksu o kojoj vi govorite i da će uređivačku politiku stvarno voditi kompetentni ljudi koji su i načitani, a nisu pročitani kao, kao neki.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Tek je istražni zatvor za ravnatelja HRT-a tj. pardon, godišnji odmor tj. odlazak na godišnji odmor uzrokovao prijedlog za njegovom smjenom, a bilo je glasnih i argumentiranih upozorenja da stvari na HRT-u ne stoje dobro. Ovdje je bilo i govora o tome, o tužbama protiv novinara, optužbama oko seksualnog nasilja, no ne bih o tome. Ovaj postupak smjene i izbor v.d. ravnatelja neće značiti ništa ukoliko se stanje na HRT-u dubinski ne analizira, evaluira i ocijeni da li je cijela uprava, da li cijela uprava zaslužuje ili ne zaslužuje smjenu. A prema onome što je danas poznato i ona zaslužuje, pa ja neću politički, ja ću malo o činjenicama i programu. Konstantno opadaju planirani godišnji iznosi za proizvodnju programa HRT-a. Zašto je proračun programa HRT-a sve manji? Može li iko objasniti zašto se svake godine izdvaja sve manje sredstava za proizvodnju vlastitog programa? Nekada je ta brojka bila viša od 500 milijuna, danas je pala na skoro manje od 300 milijuna kuna i ne postoji opravdanje za to. Posljedica je toga da je program HRT-a kvalitetom sve siromašniji i sve lošiji. Gledamo stalno reprize i reprizine repriza reprize i reprize igranih filmova i dokumentarnih i strane i domaće produkcije. Kod reprize igranih filmova istina uvijek se ponešto nađe novaca za reprizu ponekog filma Antuna Vrdoljaka, da li je to uz Dan antifašističke borbe ili Dan domovinske zahvalnosti, svejedno je. Upravo se najavljuje opet serija „General“ koji je televizija sufinancirala, a znamo što je o tome rekla i publika i kritika i stručnjaci. Sve manji iznosi izdvajaju se za proizvodnju programa onih sadržaja koji stvarno čine kralježnicu, kičmu ili stup javnoga servisa. Kakav je to javni servis koji je za mandata g. Bačića i ravnatelja programa g. Kunića iz godine u godinu se stalno smanjuje umjesto da povećava iznose za normalan rad informativno medijskog servisa, znači informativni program, dokumentarnog programa, kulture, obrazovanja, a stalno se povećavaju iznosi za proizvodnju skupog sportskog programa ili preskupih emisija zabavnoga programa. Ako HRT umjesto javnog servisa želi postati sportska televizija neka se potrude u saboru opravdati takve zakonske prijedloge. I dok se primjerice iz godine u godinu smanjuju sredstva za proizvodnju domaćih dokumentarnih filmova u produkciji HRT-a, pa se budžet za proizvodnju dokumentarnog filma s 3 milijuna kuna od prije nekoliko godina, u posljednjoj recimo 4, približio se opasno na milijun kuna u ovoj godini, a za prijenose sportskih prvenstava uvijek se nađe i dodatnih sredstava, a o onoj ideji posebne televizije sportske drugi puta. Ili su se pojedinim autorima ili voditeljima zabavnih emisija honorari za vođenje jedne emisije su se približili tim iznosima dokumentarnih emisija, dakle za dokumentarne sve filmove milijun i 300 kuna, a za jednoga voditelja 9 stotina tisuća kuna. Situacija se mijenja i u pogledu sufinanciranja neovisne televizijske i filmske produkcije i dok se u prošlih nekoliko godina stalno pokušavalo izdvojiti i više od 15% ukupno programskih sredstava i tako pogodovati dogovorima unutarnjih snaga sa pojedinim producentskim kućama, znate da prema zakonskoj godišnjoj obvezi smijemo 15, po Zakonu o HRT-u 15% imati vanjske produkcije, ove godine su čak i neke dobre neovisne produkcijske kuće i njihovi već pripremljeni programi bili odbijeni zato što se to tako dogovorilo. Ono što stvarno zabrinjava zabrinjava da, danas smo govorili o političkim odlukama oko izbora, zabrinjava kakvu televiziju imamo, je li ona javni servis, ovdje se govorilo da sve druge televizije imaju veću gledanost onoga što se zovu informativne emisije, da smo zapustili kompletnu proizvodnju, da se iznajmljuje i tehnika po skupim, po skupim novcima i da ovakvo stanje je neodrživo. Kolegice Borić, dvije kratke opaske. Drago mi je da ste istaknuli u svojoj raspravi ovaj nesrazmjer investicija u produkciju s jedne strane i s druge strane u sportski program, zabavni program itd.

Pa mislim da netko bi trebao malo pričekati da govori gdje, tko i kako pleše pa ne bih to komentirala. Radije bih komentirala da stvarno zabrinjava i svi ovdje od vas možda ćete se prisjetiti odličnog programa koji je naša televizija proizvodila pa bi npr. odustala. Da li se to radilo o „Vrtlarici“ pa onda to više ne radi HTV pa onda kada to radi vanjska produkcija onda mi to kupimo po duploj cijeni. Smanjeni budžeti tradicionalno odličnih emisija od „Plodova zemlje“ do „Mora“ smanjeni su uduplo da bismo kupovali iz vanjske proizvodnje Bog zna što. Ja nisam protiv zabavnoga programa, dapače, „A Stranu“ sam rado gledala, ali nije na javnome servisu da ulaže toliko u zabavni program ako postoje druge televizije koje imaju takvu vrstu programa. Zna se što je prvo i ne može se dogoditi takav nesrazmjer između sredstava koja ulažemo u ono što bi bio javni servis, što bi bilo obrazovanje [[Upadica Reiner: Hvala.]] što bi bio dokumentarni film i sl. Uvažena kolegice zastupnice. Za mene je gledanje televizije ili percepcija programa subjektivna stvar i nekome se nešto sviđa, nekome se nešto ne sviđa. Ali ajmo na informativni program i središnje emisije koje idu više-manje u sličnom razmaku od sat vremena. 90% svih vijesti su jednaki na svakoj od tih informativnih emisija, hoćete li na komercijalnima ili na državnima. E sad ako je ovo režimska televizija kakve su onda ove komercijalne ako i one vrte iste vijesti malo drugačije to objasne jer ja to ne mogu razumjeti onda, a svi vrte isto kao da se iz istog centra uređuje, nema razlike u 10% Ajde pogledajmo sve tri i večeras i vidjet ćemo da onda to s obzirom da je komercijalno nije režimsko. Sport na HRT-u osim velikih događanja, Olimpijske igre, svjetska prvenstva, vi nemate uopće sporta. Ja ne znam kako onda oni troše tamo najviše novaca, vi nemate događaja. Kad to ide na komercijalnoj televiziji onda se isto da ocjenjivati na što to onda izgleda kad one [[Upadica Reiner: Hvala.]] preuzmu neku A vaš osjećaj vas možda može varati, to bi rekli psiholozi, psihijatri da je to subjektivni dojam. Ali vi pogledajte statistike o gledanosti istih tih dnevnika, pa je nemoguće da javni servis ima lošiju gledanost od drugih komercijalnih televizija da ih ovdje ne spominjem. Prema tome, ne možete govoriti ulaganje u sport i da li će to sada biti Olimpijske igre pa će se sada sa komercijalnim televizijama netko tući da to dobije javna televizija na štetu svih onih programa koji bi ponajprije trebala imati javna televizija. Dakle, nisam ja protiv drugih programa, ali ne na štetu onoga što bi javni servis trebao biti. I nije točno, jednom ću vam donijeti malu analizu kako izgleda dnevnik jedne televizije i kako izgleda Dnevnih HTV-a i koji su sadržaji i koje su minutaže. Pa pogledajte samo minutažu gdje god je premijer je li to prva vijest ili sedma i na kojoj poštovani zastupnik Milan Vrkljan. Izvolite.

Kolegice i kolege. I ova prisutnost nas ovako malo u Saboru govori o tome koliko je politika zainteresirana za ovu situaciju, prije svega mislim ovu ekscesnu situaciju na HRT-u, a isto tako da njihove strane koliko su oni zainteresirani za nas jer oni nas ne prenose, pa sad pitanje u konačnici ko će imati veću štetu ili korist kad se podvuče crta za neko vrijeme. Neosporno je da moja povijest nekakvog javnog odnosa sa Kazimirom Bačićem kreće od 23.4. ove godine kada je novinar HRT-a Aleksandar Stanković na svom Facebooku objavi izvrijeđao saborsku zastupnicu Karolinu Vidović Krišto, a ja vas podsjećam da je Sabor taj koji je nadzorno tijelo za kontrolu rada HRT-a i on je u toj svojoj objavi napisao jedno vulgarno, primitivno, seksističko pismo na koje sam ja tražio očitanje ravnatelja HRT-a što sam nakon mjesec, dva dana dobio odgovor koji je bio neprimjeren, koji nije ničim pokazivao da je čovjek razumio o čemu sam mu ja pisao. I moram čak reći da i određene udruge i lijeve opcije koje se bore za ljudska prava i za prava žena, za prava manjina su ostale nijeme, čak mislim da su svjesno to ignorirali. A taj Aleksandar Stanković je napisao u svom priopćenu doslovno da mu se Karolina da se on Karolini Vidović Krišto ukazuje u toku noći i pozivao se na spolni organ. Pa bi ja sada svima vama koji su u ovom Saboru pitao što bi vama vaša supruga ili vaš suprug ili vaš partner životni, vaše dijete mislilo o tome da jedan novinar sa HRT na takav se način obraća vama javno preko Facebooka i poziva se na svoj spolni organ? Mene zanima zašto je to tako i kako je moguće da HRT na svom čelu ima takvog čovjeka? Pa moguće je zato što i u ovom Saboru postoji ova desna opcija, desna strana koja je sve ove godine štitila Bačića iako je evidentno iz njegovog okruženja bilo jasno signalizirano da se radi o nesposobnom čovjeku i čovjeku vrlo upitnog moralnog karaktera, ali isto tako i ova lijeva naša strana štitila je 20.g. Stankovića i mnoge njegove ispada nikada nije sankcionirala. A ja bi rekao da u ovom saboru ne postoji i u cijeloj hrvatskoj državi ne postoje lijevi i desni. Postoje u Hrvatskoj samo oni koji su korumpirana kriminalno prožeta manjina i sav ostali hrvatski narod koji želi uređenu državu, europski orijentiranu, zemlju reda, discipline, pravnog sustava, međutim ti su šutljiva manjina i ne mogu doć u priliku da o tome govorimo. I to je razlog zašto jedan Stanković 20.g. može prolazit sa takvim novinarstvom, ali isto tako zašto jedan Bačić može sjediti na jednoj takvoj važnoj instituciji ili ministrica Obuljan koja ga štiti. I radi svega toga kad je objavljeno da je Kazimir Bačić nosio torbe novaca od vrata do vrata bilo je evidentno da je HRT korumpirana i kriminalna nepotizmom i korupcijom prožeta ustanova u kojoj treba doći do intervencije institucija sustava. Ja bi rekao da takva jedna korumpirana institucija nije se ni moglo očekivati da će otvarati afere tipa Croatia osiguranje, Krš-Pađene, HZZO i osiguravajuća društva, afera Uljanik, HERA, zdravstveni sustav koji je 15 milijardi kuna dužan zbog odnosa privatnog i javnog i na kraju sami novinar Stanković.

Ostanite, ostanite kolega Vrkljan. Poštovana zastupnica Vidović Krišto. Kolega zastupniče, pojedinci u javnom prostoru govoreći o HRT-u, pa tako i zadnjih tjedana, često govore o tome da se na HRT-u vrši revizija povijesti. Pa me evo zanima je li revizija povijesti kada HRT plaća dokumentarni film „Dnevnik Diane Budisavljević“ u kojem se iznose dokumentirani falsifikati? U tom filmu se iznose klevete i već čuvene laži na račun Blaženoga Alojza Stepinca, pa me zanima je li to revizija povijesti ili je to kontinuitet nečega što se zove falsificiranje povijesti po uzoru na neke režime koji bi trebali biti iza nas? A drugo pitanje je kada spominjete kolegu odnosno ne kolegu, g. Stankovića sa HRT-a možete li reći nešto više o onom drugom dijelu vezano uz evidencije radnih sati? Gledajte, što se tiče Blaženog Alojzija Stepinca najbolji odnos HRT-a prema njemu vidi se u jednoj emisiji „Dogodilo se na današnji dan“ kad novinar na kraju, dan kad je umro Stepinac, na kraju zadnji prilog njegov glasi za jednog, za jednu osobu iz Drugog svjetskog rata kaže ali za njega se nije imao ko zauzeti misleći na Stepinca. To je toliko licemjerno i podvala hrvatskoj javnosti da to naprosto ne vjerujem da netko tako nešto uopće može smisliti. A s druge strane do mene su došle informacije, ja sam imao i osobne kontakte sa novinarima i urednicima i ljudima koji na HTV-u reguliraju neke stvari gdje mi je sugerirano da postoji evidentno neslaganje između satnice koju Aleksandar Stanković prikazuje HRT-u i onoga što on naplaćuje. Poštovani zastupniče, slušajući vaše izlaganje došli smo do zaključka vjerojatno svi da je zapravo jako loše da smjena ravnatelja ide zbog toga što je napravio nešto van kuće, a nije se poduzelo ništa zbog toga što je radio u kući. Ono što ste naveli kao odgovor koji je vama dao nakon uvrede gđe. Krišto to je stvarno strašno. Međutim, imamo jedan problem, problem je vezan za nadzorni odbor. Zapravo nadzorni odbor je trebao pokrenuti smjenu tog ravnatelja. Opet s druge strane s obzirom da znamo tko je izabrao ljude u nadzorni odbor opet možemo prozivati nažalost većinu koja je te ljude tamo prozvala i postavila, a ti ljudi ne poduzimaju ništa i našli su se u jednom začaranom krugu. Potpuno se slažem s vama i potpuno ste u pravu. Ja sam pisao osobno predsjedniku nadzornog odbora HRT-a tražeći da mi da obrazloženje. Ja još nisam dobio to obrazloženje, ali je simptomatično kad jedna opcija dolazi na vlast da onda dva brata dobivaju dvije najvažnije funkcije u državi. Poštovani kolega, čuli smo već da je sad novi v.d. ravnatelja obiteljski prijatelj i kum povezan jel sa ministricom kulture. S druge strane čuli smo ono što ste vi iznijeli i što čitamo u medijima koji su grijesi i Kazimira Bačića i Stankovića, a vjerojatno i nekih drugih ljudi. Moje kratko pitanje je, što vi mislite, ima li nade za HRT?

Mislim da bi vladajuća većina u promjenu novog Zakona o HRT-u trebala predložit da prvi program HRT-a pripada vlasti, poziciji, da oni imenuju svoga ravnatelja i da određeni broj novinara se pridruži njima, a da drugi program HRT-a pripadne oporbi koja će imenovati svoga ravnatelja, naravno, financijski organizacijski i svim drugim, to bi bila jedna televizija, al bi na taj način i oporba i vlast bili u poziciji da su ravnopravni. Ono što su govorili Karolina Vidović Krišto, Nino Raspudić, Ante Prkačin i još netki, da na HRT možete doći jedino ukoliko vas vladajuće strukture poguraju, a ne po interesu novinara i Uredništva HRT-a.

Puno je toga već rečeno, poštovani kolegice i kolege, pa ću pokušavati ne ponavljati, eventualno sažeti ono ključno da Programsko vijeće treba ili ukinuti ili mu dati ovlasti i da, kada govorimo o rukovodstvu HRT-a ponovo i stalno treba ponavljati pitanje toga zašto nismo imali neovisnu istragu slučajeva spolnog uznemiravanja gdje je cijela stvar na kraju kulminirala time da nitko s HRT-a otišao nije, osim osobe koja je to isto spolno uznemiravanje prijavila. Eto, toliko o zaštiti dostojanstva radnika u kojoj su se kunuli na HRT-u. Ja ću pokušati u ovoj raspravi ponuditi nešto drugo. U svome radu trudim se, naglasak je na trudim se jer smo mi svi ljudi i kao takvi bića ograničene spoznaje, voditi činjenicama, a ovdje ću pokušati ponuditi neke činjenice koje idu izvan onog dojma za kojeg nas se može optužiti kada kritiziramo informativni sadržaj HRT-a koji je najvažniji jer kreira političko mišljenje hrvatskih građana, a samim time i neposredno utječe na ishode izbora. Prva stvar koju sam istaknula je da nije slučajno da vrlo rijetko govorimo o programu 4 HRT-a koji je, pazite, informativni program, dakle cijeli jedan program je posvećen informativi, a većina ljudi gotovo i ne zna da postoji. Razlog tome je njegov sadržaj, nemojmo se lagati. Statistika, činjenice dakle, na koje sam rekla da ću se pozivati, pokazuju da je on tek na 11. mj., a plaćamo ga svi mi za razliku jednog N1 koji je na 7. mjestu gledanosti. Pa tko će odgovarati za to? Da postoji cijeli jedan informativni program koji duplo zaostaje za komercijalnim informativnim programom, dakle govorimo o programu istoga sadržaja, ne natječe se zabavno s informativnim nego informativno s informativnim. Onaj kojeg mi plaćamo je duplo gori od onoga koji sam sebe plaća. Druga stvar koju želim istaknuti tiče se sadržaja središnjeg dnevnika, onoga što je ovdje spomenuto mnogo puta, ali najviše na razini dojma. Pokušala sam istražiti i neke činjenice o tom istom sadržaju. Možda ne znate, ali postoji jedan diplomski rad koji se bavio upravo analizom sadržaja središnjih informativnih emisija na nacionalnim televizijama, a taj diplomski rad koji je radio analizu na uzorku od 21 emisije u trajanju od tjedan dana, od 27.8.2018. do 2.9.2018. je opovrgnuo početnu tezu kako sve središnje informativne emisije imaju identičan sadržaj. Sadržaj nije identičan premda je sličan, a u čemu se razlikuje? Dnevnik i RTL Danas, dakle Nova TV i RTL, redovito prikazuju teme vezane za kriminal, dok je u eteru Dnevnika 2 to iznimka. Dnevnik 2, dakle središnja informativna emisija HRT-a jedina informativna emisija koja emitira pretežito pozitivne priloge, dok su Dnevnik i RTL Danas više orijentirani na priloge koji bude negativne emocije. Razlog tome je i vlasnička struktura. U Dnevniku 2 prilozi vezani uz politiku i gospodarstvo najčešće prikazuju pozitivnu stranu, što možemo tumačiti time što je HRT u vlasništvu države 51% te se plasira pozitivniji dojam o radu Vlade RH. RTL Danas i Dnevnik, Dnevnik Nove TV puno kritičnije i objektivnije prenose informacije vezano uz politiku i gospodarstvo u RH. Propituju uzroke i posljedice izjava članova Vlade te traže objašnjenja, dok se u eteru Dnevnika 2 izjave samo prenose. Dakle, najopširniji sadržaj ima središnja informativna emisija RTL Danas, slijedi Dnevnik dok se na začelju nalazi Dnevnik 2. I mladi student koji je radio ovu empirijsku analizu zaključuje. Na temelju svega navedenog, zaključujemo da središnja informativna emisija na nacionalnim televizijama nemaju jednaki sadržaj. Najkvalitetniji sadržaj prema ovom istraživanju ima RTL Danas, slijedi Dnevnik Nove TV, dok Dnevnik 2 HRT kvalitetom svog sadržaja zaostaje za navedenim informativnim emisijama. Ja sam ovdje sažela cijeli jedan diplomski rad, ali mogli ste čuti, za razliku od onoga za što bismo se optužili kao da je naš dojam, jer mi kao opozicija nikad nismo sretni koliko smo zastupljeni u medijima, mogli ste čuti jedno empirijsko istraživanje jednog mladog studenta koji je ukazao argumentima na razliku u kvaliteti središnjih informativnih emisija.

Baš mi je drago da ste ukazali i na ovaj diplomski rad koji je, vjerujem, vrlo zanimljiv, možda bi bilo interesantno dostaviti ga saborskoj knjižnici, ako imaju interesa za to, a ne vidim zašto ne bi. Ja za razliku od nekih kolegica i kolega ovdje samo bio prisutan kada je Kazimir Bačić izabran, to je bilo u prethodnom sazivu Sabora i tada smo razgovarali, moje pitanje je upućeno njemu na tom razgovoru i bilo je vezano za gledanost jer ja sam mu rekao ovo što ste vi istaknuli. Naravno da se javna televizija ne mora natjecati sa komercijalnim televizijama jer ona ima neku drugu ulogu, između ostaloga, ali da to ne znači da gledanost nije važna i da gledanost može postati bitan indikator kako građani promatraju i ocjenjuju kvalitetu programa koji se emitira. Odgovor naravno je bio nekakav s visoka, kao nemamo mi pojma, a ja sam kontinuirano ukazivao na probleme sa gledanošću, prestali su objavljivati podatke. Evo, što se tiče analize gledanosti i televizijsko prime timea, znači usklađenog razdoblja 19-23 sata prema oba istraživanja u ta 4 sata najgledanija je Nova TV, zatim slijede RTL, HRT 1 i 2, Doma TV i RTL 2 i RTL Kockica. Dakle, treći su po redu. Ono što sam pokušala ovdje prezentirati, da raspravu usmjerim i u jednom novom smjeru, dakle je, hajmo se mi maknuti od naših dojmova, nečega što se misli da je paušalna oporbena kritika, premda nije, nego pokušati vidjeti što nam govore neke činjenice. Netko je radio neke analize, nema ih previše, ali neke ipak postoje, da vidimo jesmo li opterećeni predrasudama i vlastitim egom ili doista jedan dojam koji većina građana ima, a dijele ga i novinari HRT-a da se tamo ne nastupa kritički prema vlasti, ima svoje utemeljenje u stvarnosti odnosno u činjenicama.

Razmišljajući na tragu ranije navedenog cui bono i ne laje ćuko radi sela, pitam se zašto vladajući toliko inzistiraju da v.d. ravnatelja bude upravo Renato Kunić. Ako je to nevažan posao koji je čisto formalan i ako ćemo jako brzo dobiti izbor za novog glavnog ravnatelja, a stvar se neće otezati na čak godinu dana, zašto inzistiraju na Kuniću budući da on za sobom nosi tu nepotističku sjenu jer je kum ministrice resorne, Obuljen Koržinek, što će, priznat ćete, nije baš zgodno ni uobičajeno i što je bliski suradnik Kazimira Bačića kojeg smjenjujemo političkom prosudbom zbog lošeg utjecaja cijele ove priče na javnost. Ja ću podsjetiti da je naš Odbor za informiranje kojeg sam član, zasjedao u srijedu prošlu prije 5 dana u 12 sati, a da je već 3 sata ranije u jednoj ranojutarnjem intervjuu premijer Plenković rekao da će Renato Kunić bit v.d. Dakle to je odlučeno negdje drugo, a onda je samo provučeno kroz saborski Odbor i vjerojatno ... [[Govornik se ne čuje.]] [[Upadica: Poštovana zastupnica Selak Raspudić.]] Što mislite zašto inzistiraju na Kuniću unatoč svim nezgodama koje se vuku Jasan je odgovor na ovo pitanje, inzistiraju zato da zadrže programsku kontrolu jer to je bit cijele ove rasprave i to je fokus s kojeg se ne smijemo maknuti, zato sam i nudila ovu analizu. Ono što nas zanima, što je glavna uloga HRT-a je javni servis, onaj koji će jedini ili sigurno pružiti vjerodostojne informacije hrvatskih građana, a najvažnije su one političke jer one konkretno utječu na njihov život za razliku od nekih drugih sadržaja koje možda i mogu birati. Ako se mene pita, osnovni problem HRT-a je getoizacija važnih sadržaja kao što je i getoizacija kulture. Činjenica da je kultura dobila zaseban program i informativa dobila zaseban program, nije ojačalo ta dva sadržaja nego je omogućilo micanje bitnih tema iz ključnih gledanih programa kao što je HRT 1, a zatim HRT 2. Dakle postoji jedan cijeli sustavni propust koji možda nije slučajan, ali odgovor na ovo pitanje je samo jedan.

A što se tiče opet tih subjektivnih pogleda na to što nam nudi televizija, kažem, subjektivno je i nekome se nešto sviđa više ili manje. Ako nećeš gledati taj, prebaciš na sljedeći i to je tvoj izbor, barem ja to tako gledam. A sad, ovo ne valja zato jer govori pozitivno o mjerama Vlade ili nekim potezima, a ovo je super jer govori samo o kriminalu, itd. isto je tema o kojoj bi se dalo široko raspravljati. Ali kad pogledamo istraživanja zadnje iz siječnja ove godine koje sam mogao naći, HRT 1 je najgledaniji kanal tokom čitavog dana, znači HRT 1. Što se tiče Dnevnika i informativnih emisija, to su razlike vrlo male, vrlo male, zato jer svi uređuju isti program na isti način, apsolutno i taj student kaže da su vijesti više-manje iste pa je ovo režimski, a ovo drugo nije onda režimski, a govore o istim vijestima. I treće. Najgledaniji komercijalni program, crtići.

Dakle, nemate jedan kritički odmak, niste ni pokušali nego ste stali u njegovu obranu, mislim da tu nemam ni što dalje komentirati, a to što mislite da je na rad jednog studenta nužno utjecalo to tko mu je bio mentor, vjerojatno govori o vašem modus operandi više nego o tom samom studentu, možda ste i navikli da studenti ne razmišljaju samostalno ili da je uvijek nešto u pozadini bilo čega, pa tako i ovdje znanstvenog istraživanja.

Cijeneći raspravu kolegice Selak Raspudić koja je jako dobro iskoristila zaista empirijsko istraživanje studenta i to je hvale vrijedno i jako dobro i istinite zaključke, da nema drugačijeg znanstvenog istraživanja, barem ne onog koji je nama ovdje trenutno sad poznat, da bi opovrgnulo zaključke, pa se nemojmo pozivati na mentore. Međutim, unatoč tome, mislim da je potrebno da vratimo priču na onaj kolosijek na kojeg ga treba vratiti. Jer mi danas razgovaramo o opravdanosti razrješenja Kazimira Bačića i opravdanosti postavljanja na mjesto v.d. ravnatelja Renata Kunića, a opravdanosti za prvo imamo, a za drugo nemamo jer, podsjećam, Kazimir Bačić, odnosno Kazimira Bačića formalno je predložio Kažimir Varda. Bio je predsjednik Kluba zastupnika Milan Bandić 365, a Renata Kunića imenovao je 30.3.2017., tko? Upravo Kazimir Bačić. Upravo Kazimir Bačić. Dakle, mi postavljamo v.d. ravnatelja onome ravnatelju koji je možebitni kriminalac, čovjeka kojeg je taj možebitni kriminalac i postavio i na mjesto svog zamjenika. Mislim da je gađanima i čitavoj javnosti posve jasno treba li učiniti to ili ne, posve jasno. I što mijenjamo mi sa takvim imenovanjem, s takvim imenovanjem gdje ćemo imenovati Renata Kunića za v.d. ravnatelja? Među 2.700 radnika na HRT-u mi nemamo boljeg nego Renata Kunića kojeg je postavio možebitni kriminalac pazi molim te. I nije problem samo ono što je Bačić radio u fušu kako je to rekao čini mi se predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin nego upravo ono što je radio dok je radio u službeno, u službeno vrijeme ili nije pak radio. Ono što je radio bavio se tužbama vlastitih novinara i to naravno sredstvima građana RH jer su se i te tužbe odvijale odnosno plaćale iz džepova građana RH koji plaćaju 85% proračuna HRT-a. A zašto ih je tužio? Pazite molim vas apsurda jer štete ugledu HRT-a. Kazimir Bačić tuži novinare koji progovaraju o istini jer štete ugledu HRT-a. Ma kakav crtić, pa to je bolje od crtića. A što nije radio, nije baš ama ništa napravio po prijavama svojih zaposlenica za seksualno napastovanje od strane njemu odanih predatora na HRT-u, ama baš ništa. Al nije baš previše odnosno ništa nije napravila niti ministrica Obuljen Koržinek, e to je pravo pitanje zašto. Ako se uzme u obzir da se kriminalom Bačić bavio u svoje slobodno vrijeme tko može vjerovati da je u ono službeno vrijeme bio besprijekorni legalist, tko vas ovdje, pazi molim te vrlo je legalist, vrlo je legalno nastrojen, poštuje zakone RH u službeno vrijeme, a kad izađe ih HRT-a onda nosi torbe mita. Interesantno. Tko ovdje misli da se kum ministra Obuljen Koržinek odnosno njegov zamjenik nije slagao sa ovakvim djelovanjem i u službeno i u slobodno vrijeme Kazimira Bačića. Pa ne da se taj kum diskvalificirao svojim kumstvom sa nadređenim, nadređenom ministricom nego i zbog toga što je u svim ovim nedjelima podržavao ta ista nedjela možebitnog kriminalca, torbara Kazimira Bačića. I nije Kazimir Bačin posrnuo kako je to rekao kolega Pupovac jer ljudi s 50.000 EUR-a mita u torbi ne posrću. Ljudi sa milijunskim stanovima za uzvrat tog mita ne posrću, nego je očito čapnuo ili jamio. Odaberite sami termin ali nije posrnuo. Nemojmo mu davati komplimente, to je kompliment. HRT je propagandni servis vladajuće stranke, služi za stvaranje kulta ličnosti Andreja Plenkovića, točka, točka, to je istina i to netko mora izgovoriti. Nepojmljivo je da se HDZ pere od odgovornosti kada je upravo Bačić bio izbor i HDZ-a. I bit će i Kunić. Nemojmo govoriti tko je koga mogao predložiti na odboru, nije oporba nikoga ni trebala predložiti jer ne bi bio usvojen. Pa nećemo od sebe raditi budale, zna se kako funkcioniraju odbori. To je ponovno podcjenjivanje hrvatske javnosti u tom kontekstu podsjeća na obrušavanje premijera na novinare, ali i reprizu novogodišnjeg intervjua Andreja Plenkovića repriziranog u srpnju. Toga kolegice i kolege nema niti u Bjelorusiji. Nije problem samo to što su oni nešto radili i Bačić i njegov zamjenik, problem je i u tome što oni nisu radili i ono što nisu napravili. Prvo i osnovno nisu poštivali Zakon o HRT-u. Na to nitko nije obratio pažnju i na to nitko nije reagirao. To je prvi problem.

I sad kad smo dobili na Odboru za informiranje, medije i informatizaciju informaciju da smo i mogli dati prijedlog, rekao sam gospodinu Ivanoviću i on se sa mnom složio taj prijedlog ionako ne bi bio usvojen. Pa mislim da je potpuno deplasirano ovdje govoriti o kvaliteti programa HRT-a. Programa verificiranog nije bilo. Dakle, ravnatelj programa nema program, ali taj ravnatelj programa koji nema program dakle nije sposoban sačiniti program koji će biti verificiran jeste sposoban biti v.d. ravnatelja. I sad se kaže zbog toga da će on samo formalno provesti proceduru imenovanja ravnatelja. Pa onda imate 2.700 zaposlenika HRT-a, što među 2.700 zaposlenika HRT-a nema ni jednog drugog koji može tu eto vrlo jednostavno i kratku i brzu proceduru provesti nego to baš mora biti onaj kojeg je postavio možebitni kriminalac Kazimir Bačić. Uvažena zastupnice možebitni kriminalac Bačić je u transkriptima koji su izašli iz prisluškivanog razgovara između ostaloga se predstavljao kao ravnatelj HRT-a pred tim ljudima dok je nosio torbu sa novcem jer bilo mu je krivo da ga ljudi ne prepoznaju, da oni ne znaju koliko je on važan. I kao treća stvar ne znam koliko ste to upamtili iz medija on je između ostalog kontaktirao komercijalne banke sa kojima HRT ima kontakte stalno i on je tu koristio svoje moći.

Tko ovdje prisutan ili od ljudi koji nas gledaju vjeruje da je Kazimir Bačić bio kriminalac koji je nosio torbu mita 50 000 eura, primao milijunske vrijednosti u stanovima za svoje usluge. U službeno vrijeme bio bez prijekorni legalist.

Tko zna od kud je taj novac koji je nosio kao mito potekao i što je za njega zapravo dobio i koliko puta je takav mito i odnio. Ali ostavimo to pravosudnim tijelima neka institucije rade svoj posao. Ono što je nečuveno je da se njegovog v.d. ravnatelja, odnosno da za njegovu zamjenu sada biramo čovjeka kojeg je upravo on postavio, a koji nije bio sposoban ostvariti niti onaj svoj izvorni posao ravnatelja programa. Kolegica Ahmetović, to sam i ja pitala gospodina Ivanovića da me zanima motivacija, koja je to motivacija da biramo v.d.-a osobu koja sa jedne strane nije radila ono što bi trebala raditi, a predložio je kao svoju desnu ruku i zamjenika, dakle netko tko je li kako piše nije rušio ugled svojoj kući. Sve ovo što ste vi govorili što to znači nije rušio ugled? Ovo što je zabrinjavajuće je u stvari, ja mislim da nisam sigurna da kolegama je svejedno slušajući ovdje, a za javno sam sigurna da nije svejedno. Ali nema kolege Raspudića, mi smo i na odboru rekli pitanje da smo u jutro znali ne samo da će gospodin Bačić biti razriješen, znali smo i tko će biti v.d. I sada se ovdje brani odluka premijera i ministrice kulture. Nije ovdje pitanje samo rušenja ugleda HRT-a od strane Kazimira Bačića. Pa svatko i malo racionalan može zaključiti da je i rušenje HRT-a ako HRT-u pada gledanost, a pada gledanost zbog nekvalitete programa, ne zbog toga što ljudi spavaju duže nego što su inače spavali. Tko je odgovoran za pad gledanosti? Pa valjda onaj tko sačinjava program, onaj tko je odgovoran za program? Pa nije li rušenje ugleda HRT-a kada si ravnatelj programa, a programa nemaš? To nije rušenje ugleda HRT-a? Dakle, mi imamo ovdje situaciju da ugled HRT-a treba postaviti na noge čovjek koji ga ruši, koji ga je rušio cijelo vrijeme držeći ljestve Kazimiru Bačiću, izabran od Kazimira Bačića. Kolegice Ahmetović, na tragu ovoga nije to stvar samo rušenja ugleda.

Čuj Kazo ovako ili onako, popravit ćemo, ne znam. I onda druge godine isto dobiješ negativno mišljenje i Nadzornog odbora i Programskog vijeća. U takvoj situaciji minimum je da se kaže e Kazo oprosti, ovo očito ne ide. Dvaput je dvaput. Evo ti moja ostavka je na stolu, pa da se možeš ako ništa drugo ti kao moj šef opravdati kad dođeš tamo u Sabor a znaš da oni iz opozicije uvijek nešto tamo prave problem, bar da njima možeš reći evo Kunić je dao meni ostavku na raspolaganje pa ja nisam htio. Pa ne samo da ti dva puta ne verificiraju program koji predlažeš pa bi trebao dati ostavku sam iz vlastitog moralnog integriteta, nego te treći put nakon toga unaprijede, postave te za v.d. ravnatelja. Zamijeniš svog šefa, onog koji ti je trebao dati otkaz ili te smijeniti sa radnog mjesta, jer ti dvaput za redom nisu verificirali osnovni dokument tvoga rada. Ne, nego te najviše predstavničko tijelo u RH sutra odabere za šefa, za šefa. Hvala vam lijepa poštovana kolegice. Dakle, kad ste u početku govorili o HRT-u i dakle čini mi se gledanosti ili ne znam o čemu je, nisam sve uspjela dobro dočuti. Dakle, usporedili ste i rekli ste da s obzirom da nema ostalih znanstvenih istraživanja, da se možemo pozvati na rezultate ovog diplomskog rada studenata, pa mi je to malo zazvučalo u uhu. Evo doista dobronamjerna sugestija diplomski radovi studenata ne spadaju u kategoriju znanstvenih radova. Morate znati da su znanstveni radovi samo oni radovi koji se temelje na znanstvenom istraživanju uz primjenu znanstvene metode.

Hvala lijepa kolegice. Ja nisam govorila o znanstvenom radu diplomskom radu, nego o znanstvenim metodama koje su korištene u tom diplomskom radu. A vi ste isto tako kao i ja svjesna da se znanstvene metode mogu koristiti ne samo o magistarskim i doktorskim radovima, nego i pri pisanju znanstvenih članaka itd. itd. a tako i u diplomskim radovima ne biste vjerovali koliko su danas naši studenti i kad imaju jako dobre mentore sposobni odraditi i koristiti znanstvene metode.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege evo da bih objasnio zašto smo trebali čak ne mi, nego čak i prošli saziv Sabora smijeniti gospodina Kunića, pročitat ću neke članke Zakona o HRT-u, npr. Članak 13. stavak 3. kaže da HRT mora izraditi prijedlog programskih obveza HRT-a iz Članka 9., 10., 11. i 12. ovog zakona te o njemu provesti javnu raspravu u trajanju od 45 dana kako bi se javnost očitovala o tome ispunjavaju li predložene programske obveze ovim zakonom propisane kriterije. Javna rasprava održava se interaktivnim komuniciranjem putem internetske strance HRT-a, programa HRT-a, okruglih stolova i drugo. Način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obveza HRT-a i održavanje javne rasprave HRT pobliže određuje općim aktom programsko vijeće HRT-a na prijedlog glavnog ravnatelja HRT-a. Znači programsko vijeće na prijedlog glavnog ravnatelja HRT-a uz odobrenje vijeća za elektroničke medije. Povredu javne rasprave prati povjerenstvo u koje 2 člana imenuje glavni ravnatelj HRT-a, a 2 člana Vlada RH itd., itd. E sad idemo na stavak 6. istog ovog zakona koji kaže da je HRT obvezan na temelju ugovora iz stavka 1. ovog članka izraditi i donijeti svake godine za slijedeću godinu program rada i financijski plan u kojem će se utvrditi aktivnosti i programske obveze te potrebna financijska sredstva i to najkasnije do kraja prosinca tekuće godine za slijedeću godinu. I kad prijeđemo na Članak 19. koji kaže da HRT-om upravlja glavni ravnatelj HRT-a sukladno ovom zakonu i statutu HRT-a i Članak 19a. koji kaže između ostaloga da glavni ravnatelj HRT-a predstavlja i zastupa HRT i odgovoran je za zakonitost poslovanja HRT-a, za uspješno ostvarivanje djelatnosti HRT-a, za financijsko poslovanje HRT-a i ostvarivanje programskih načela HRT-a iz Članka 5. do 8. ovog zakona, glavni ravnatelj je odgovoran i za rad i poslovanje HRT-a itd., itd. i kad dođemo do Članka 21. gdje piše da glavni ravnatelj predlaže nadzornom odboru HRT-a program rada HRT-a. E sad ja vas pitam zašto nadzorni odbor nije podnio ili dao prijedlog prošle godine za smjenu ravnatelja budući da program ne postoji. Ako odete na web stranice HRT-a vidjet ćete da zadnji program rada postoji za godinu 2019., za 2020. nema, za 2021. nema. Prema tome znalo se krajem 2019. godine da program rada za 2020. ne postoji. Propisano je zakonom. S obzirom da zakon kaže da je ravnatelj HRT-a dužan poštivati odredbe ovog zakona, a nije ih poštivao trebao je biti ranije smijenjen. Međutim iz nadzornog odbora nema vijesti, nema glasa. I što se desilo? Ako pogledate izvješće koje smo dobili za 2019. godinu i u tom izvješću zapisnik sa ne znam koje sjednice nadzornog odbora koja je održana negdje u lipnju ili srpnju 2020. godine nema podatka o tome da ravnatelj nije predložio program rada nadzornom odboru. Znači niti nadzorni odbor nije izvršavao svoju funkciju koju treba izvršiti. Pa kako da takav nadzorni odbor bira ravnatelja kad nije u stanju podnijeti saboru izvješće u kojem piše ravnatelj nam nije dao program rada za određenu godinu i treba ga smijeniti. Osim toga smatram da nije bitno da li ćemo glasati mi u saboru za ravnatelja ili će glasati nadzorni odbor, bitno je koje se kriteriji i kvalitete uzimaju u obzir prilikom glasanja. Ukoliko su to stvarno prave kvalitete, ukoliko su pravi kriteriji onda može glasati za njih i sabor, može glasati i nadzorni odbor i programsko vijeće i bilo tko drugi.

Poštovani kolega Paviću, vi ste potpredsjednik Odbora za medije ovdje nas ima dovoljno koji smo bili prisutni na sjednici medija. Ja vam sada želim pročitati ono što novinarka HRT-a zgranuta izvještajem sa sjednice Odbora za medije u Dnevniku 2, u drugom dnevniku kaže, ovo svakako nije ono što sam ja slušala, ovo je cenzura i falsifikat bez jedne jedine riječi o kritikama oporbe. Gdje je tu vjerodostojno objektivno informiranje, gdje je tu profesionalnost? Novinarka HRT-a toliko ovo što kaže zastupnik Borić koji veli da je to sve jednako.

Hvala kolega, vi ste imali prijedlog odnosno protuprijedlog koji siguran sam ne bi prošao. Međutim, ono što je tu veliki problem je to što mi kao odbor nismo imali prave informacije i nismo se zapravo na pravi način pripremili za tu sjednicu za točku 2. I ja tu vidim veliki problem, piše, pisalo je, rekli su da smo imali priliku, znamo da nismo imali priliku, znamo da nismo imali šanse, trebali smo ipak čovjeka intervjuirati da li je netko željan, voljan sjesti na to mjesto da ga možemo predložiti. S druge strane informacije koje su izašle sa tog ovog odbora vidite i sami da nisu točne.

Ispada da je zaista bilo već i ranije razloga ne samo sad već i prethodnih mjeseci i prošle godine da se smjeni Kazimira Bačića. Da li je bilo kakvih inicijativa u tom smislu na odboru vi ste potpredsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije? Znači inicijative za smjenom nije bilo zato što kao prvo i osnovno inicijativu treba dati Nadzorni odbor. Nadzorni odbor nam tu inicijativu nije dao, evo tu su kolege koje su isto u tom odboru. Mi takvu inicijativu nismo dobili, nismo dobili prijedlog za smjenu Kazimira Bačića. Međutim, sad vidimo da je to trebao napraviti još i godinu ranije prije našeg mandata. Znači u mandatu 2019. godine, odnosno početkom 2020. trebalo je zapravo pokrenuti smjenu Kazimira Bačića jer nije poštivao odredbe Zakona o HRT-u. Evo sad sam to jasno tu iščitao, pročitao i objasnio zbog čega ga je trebalo ranije smijeniti. Čovjek jednostavno ne poštuje zakon, ne poštuje zakon po kojem treba raditi, po kojem radi na kraju krajeva i HRT. Pazite, mi smo već dvije godine bez programa. Znači program nije donesen niti za 2020., niti 2021. i svima je svejedno, a Nadzorni odbor nas o tome ne izvještava, a mi to ne znamo zato što kasnimo sa izvještajima dvije godine. Pa evo ono što je ovdje nekoliko zastupnika reklo a čini mi se da je krenulo od mene, a možda i nije, ispravite me, da znači može se pogotovo zato što ste vi potpredsjednik tog Odbora za medije, može se mimo odbora dati prijedlog da se predloži i drugi kandidat. Mislim nije samo stvar toga i ne bih se tu složila s tim. Mislim bit će preglasan. Onda puno je inicijativa ovdje u Saboru zapravo ne bi se ni pokrenule, a važno je da kao oporba stanemo, možda iza nekog drugog imena. Ali može se možda i bilo kojeg drugog novinara koji je spreman to preuzeti.

Prvo da objasnim, znači smatram s obzirom na ono što smo vidjeli sad iz zakona da je Kazimir Bačić trebao biti smijenjen još prije dvije godine. Međutim i ta osoba koja sad dolazi na njegovo mjesto bi trebala biti maknuta, jer ni ona nije odradila svoj dio posla. Znači prema Zakonu o HRT-u nije donesen program rada, a znamo tko je za to odgovoran. Drugo, pitali ste me za što? Ispričavam se. A da, gledajte znači nama je objašnjeno na odboru da možemo dati novi prijedlog i na plenarnoj sjednici kao amandman. Znači, oporba ima šansu na kraju krajeva i opozicija ima šansu da da novi prijedlog, ali da li će taj prijedlog proći s obzirom da je već u klubu HDZ-a dogovoreno tko će biti ravnatelj već i ranije prije nego što je bila ta sjednica. Poštovani kolega, kolegica Selak-Raspudić ovdje je iznijela rezultate empirijskog istraživanja, dakle korištenjem empirijske metode koja jeste znanstvena metoda i temelji se na empirijskoj logici. O tome kako je Kunićev ad hoc program nekvalitetan. Molim vas recite mi kakvu mi poruku šaljemo građanima RH kada za v.d. ravnatelja postavljamo Renata Kunića koji nije bio sposoban ne samo ispuniti zakonski okvir i dobiti verificiran program, nego ni taj ad hoc program koji je imao nije mogao izvesti kvalitetno jer je bio nesposoban i za to niže radno mjesto. Kakva je poruka građanima koji plaćaju i Kunića i do jučer Kazimira Bačića, kada kažemo da nije bitno kakav si i koliko si neuspješan i ne poštuješ zakone RH mi ćemo te unaprijediti. Mi smo prisiljeni plaćati jedan proizvod svaki mjesec 80 kuna, a nakon toga sadržaj je kakav je. Ni u kom slučaju se ne možemo složiti, odnosno možemo se složiti da je taj sadržaj loš, da ga trebamo mijenjati, da ga trebamo unaprjeđivati, da trebamo slijediti komercijalne televizije. Na kraju krajeva tu je bilo izneseno neko mišljenje, odnosno stav na temelju istraživanja da su programi informativnog sadržaja na drugim televizijama bolje praćeni nego na HRT-u, mislim da je to kolegica Puljak pričala o tome. Znači ako nismo u stanju niti informativne programe napraviti kvalitetno i dobro kud smo došli? Da ne govorimo o zabavnim programima, da ne govorimo o filmovima i svemu ostalome. Znači, mislim da možemo biti kvalitetniji u informiranju na kraju krajeva sadržaj ima najviše, imaju najbolju opremu, najkvalitetniju opremu, dobre ljude, kompletne ljude.

Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Na kraju ove rasprave želim vašu pažnju skrenuti na klupu iza mog desnog ramena. Vidjet ćete da je prazna. U toj klupi je danas trebala sjediti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, jer naime dogodilo se nešto što je u njenom resoru i što je potres u svakom smislu. Uhićen je glavni ravnatelj HRT-a. U ovakvoj krizi, a ovo jest kriza ministrica je trebala doći u Sabor i osobno reći nešto o tome kako se planira nositi sa ovime, što Vlada planira učiniti, ministrice nema. Umjesto ministrice danas govore malobrojne kolegice i kolege iz Kluba HDZ-a, prije svega kolega Ivanović. Ista je situacija bila i na Odboru za medije. Ministrice niti ikoga iz ministarstva nije bilo ni od korova. E pa kolegice i kolege to je čisti kukavičluk. To je zatvaranje očiju pred problemom u nadi da će problem ako ga ministrica ne gleda nekim čudom nestati. Neće nestati. Ministrica je u prošlosti znala biti jako vokalna kada je trebalo upozoravati i kritizirati probleme koje su stvorile Vlade u kojima ona nije bila dužnosnica, ali evo sad kad je njoj nešto prošlo ispod radara, kad se njezin odabir pokazao kao trula jabuka od ministrice ni traga ni glasa. Znate kad se to događa? Kad nije oportuno pojaviti se jer znaš da trebaš braniti nešto što se braniti ne može. Imenovanje Renata Kumića, pardon Kunića stalno mi se događa ta greška danas, ne može se braniti. Odabir Kazimira Bačića ne može se braniti. Smjena nadzornog odbora na čelu sa Anjom Šovagović ne može se braniti. Toleriranje i zataškavanje seksualnog nasilja na HRT-u što je ova uprava činila ne može se braniti. Progon novinara od strane ove uprave ne može se braniti. Muljanje s produkcijom ne može se braniti. Korištenje HRT-a za propagandu vladajućih ne može se braniti. Nepotizam i odlazak dobrih i kvalitetnih novinarki i novinara s HRT-a zbog maltretiranja, cenzure i uskraćivanja prava na rad ne može se braniti. Propadanje HRT-a za vrijeme vlada u kojima su sjedili ovaj premijer i ova ministrica ne može se braniti. Za sve to danas optuženi ne u kaznenom nego u političkom i moralnom smislu stoje ministrica Obuljen i premijer Plenković i za to su odgovorni ma koliko se danas pravili da Kazimira Bačića ni na vijestima nisu vidjeli i ma koliko bježali od suočavanja s ovim optužbama tu u Hrvatskom saboru. I na samome kraju želim s vama podijeliti jedno sasvim privatno promišljanje. Nakon što je uhićen pogledao sam imovinsku karticu Kazimira Bačića. Kao glavni ravnatelj HRT-a primao je neto plaću u iznosu od, da zaokružim 24.850 kuna. Osim toga od imovine i imovinskih prava svaki mjesec on i supruga uprihode dodatnih 32.200 kuna. Znači više nego što zaradi na HRT-u kao glavi ravnatelj. Posjeduje brojne vrijedne nekretnine, novi auto, lijepu jedrilicu. Posjeduje dionice i ima 85.000 kuna ušteđevine. Ima i 3 malena kredita koji mu mjesečno kad zbrojimo iznos rata iz džepa izbiju oko 8,5 tisuća kuna, ali s njegovim prihodima on to ni ne osjeti. Drugim riječima to je čovjek kojemu u životu nedostaje baš ništa i koji živi daleko, daleko iznad prosjeka 99,99% građanki i građana RH. U danu možeš pojesti samo jedan ručak, možeš spavati samo u jednom krevetu. U istim sam vijestima gledao uhićenje Kazimira Bačića i ljude koji se na ovom vremenu bore s vrućinom na Baniji ili Banovina, bez krova nad glavom i sjećam se da sam pomislio kako je čovjek koji si je mogao priuštiti svu slobodu ovoga svijeta bio toliko pohlepan da je na kraju ostao i bez najosnovnije slobode. Eno ga na godišnjem u Remetincu. Slijedeće će završno u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović.

Evo prije svega pozdrav kolegi Reineru da vidite da radimo sve više i više, ne stajemo. Neću duljiti, željela bi reći završnu rečenicu vezanu uz HRT koju godinama s ovog mjesta želim izgovoriti, a rekao ju je legendarni Mišo Kovač, nemate emisiju u intervjuu koji je bio dakle s njim održan na hrvatskoj televiziji sam je procijenio da HRT nema emisiju već je rečeno zašto je to tako u prethodnog govornika. Teško je braniti neobranjivo. No, ja ću ipak još samo jednom probati reći ono što mi se čini da je konačni cilj, nekakav afirmativni prijedlog koliko god već bili na neki način i sami zgađeni afirmativnim prijedlozima i odustajali od njih. No, ipak čini mi se da postoji nekakav zakonski i zakonodavni okvir da možda oporba ipak promisli o alternativnom prijedlogu bez obzira što će on biti odbačen jer postoji zakonski okvir koji nam dozvoljava da ipak predložimo drugo ime pa makar ono bilo odbijeno. A bit će još teže odbijeno odnosno to odbijanje će biti još očitije nelogično upravo zbog argumenta koje smo ovdje čuli, a to je to je samo formalna funkcija koja najdulje može trajati godinu dana, a već je i najavljeno da se navedeni kandidat neće javiti. Pa ako je tako onda stvarno nema razloga da ne predložimo. Ono što su meni predložili neki radnici s HRT-a, čovjeka ne poznajem nemam stvarno veze s njim, ali da to bude predstavnik radnika u nadzornom odboru. U svakom slučaju stotine novinara mogu isto tako stajati iza tog imena, ali je važno da dakle bude predstavnik radnika. I da to ne bude netko tko je evidentno imao problema odnosno da je bio izabran od one klike koja je sada kako su mnogi rekli na odmoru u Remetincu. To je dakle nekakav moj poziv ako se to može do glasanja nekako dogovoriti oporba bez obzira na rezultat. Ono što je kolega Matula predložio osim toga na samom odboru da se oko toga složi oporba i da pokušao dati neki alternativni prijedlog. U tom prijelaznom razdoblju stvarno je loše da imamo kontinuitet koliko god to bilo prijelazno razdoblje i tek formalno razdoblje. Ono što bi se još ovdje moglo reći da je oporba isto tako tu, moram to reći da i to dobra stvar, unisona oko toga da Renata Kunića ne bi trebalo imenovati za v.d. ravnatelja. Ono što je eto i Klub HSS i RF-a čak rekao je krajnje ne afirmativna gesta niti glasanja znači za opoziv sadašnjeg ravnatelja, a više stvarno geste pobune jer to sve skupa zapravo nema smisla. Znači imamo taj kontinuitet. Kolegica Vesna Bedeković je rekla da su svi mogli predložiti svoje ime. No, ipak moram reći da svoditi odluku na jedno vijeće odbora za medije i trenutak u kojem se netko mora čuti s nekim telefonski da bi došlo do takve odluke ne može se baš reći da je demokratski okvir u kojem se moglo donijeti neki alternativni prijedlog. U svakom slučaju nije previše ozbiljno pa pogotovo ako se kaže s vaše strane da je Bačić prošlost, a da Kunić nije budućnost onda stvarno nema nikakvog razloga da se Kunića imenuje za v.d. ravnatelja. Prelazno razdoblje kažemo može trajati i godinu dana, suglasje očito ne postoji odnosno postoji suglasje da to nije dobro rješenje čak i sa strane HDZ-a. A moramo samo naglasiti znači ono što je prije rečeno, to je jedan od 4 ravnatelja te ustrojbene jedinice kojeg je imenovao sada smijenjeni odnosno bit će smijenjeni ravnatelj. U svakom slučaju evo pozivam da možda oporba još jednom to promisli. Jedna od najboljih, još jedan satirični opis za kraj, najboljih satiričnih opisa problema s HDZ-ovom politikom je rekla bih uz Miša Kovača je i onaj cenzurirani tekst Viktora Ivančića o Plenkoviću koji se svakog dana iznova

Zahvaljujem predsjedavajući. Pa potaknuo me kolega Glavašević da izađem za govornicu i kažem nešto završno. Dakle, on je nabrajao je prihode dotičnog ravnatelja i nabrajao je može se dnevno pojesti samo jedan ručak i što sve gospodin ima.

Ako je stekao poštenim i vrijednim radom, u redu. Ako je stekao nekim onim torbama sa mitom gore dole e onda je to problem. A rečenicu evo kolegica Peović je rekla nemate emisiju, a ja kažem uostalom smatram da HRT, sad neću nastaviti HRT pretplatu treba ukinuti jer će se dignuti na noge opet ja protiv javnog servisa. Nije uopće protiv javnog servisa nego ću završiti uostalom smatram da HRT treba reformirati. Znači svi smo ovdje rekli da je problem što jednu politiku ovdje sa v.d. zapravo ne mijenjamo nego nastavljamo u istom stilu dalje. Dakle, v.d. ravnatelja neće osigurati nikakvu promjenu u upravljanju HRT-om, u poboljšanju njegovog programa itd. Ne može nas utješiti to što se neće prijaviti za ravnatelja, utješit će nas samo ako na izboru za ravnatelja zaista izaberemo neku osobu koja će donijeti promjenu cijelom ovom HRT-u. A za kraj dakle HRT ima 2800 zaposlenih, proračun od milijardu i 300 miliona kuna, imajmo to uvijek na umu jedan mastodont koji evo u zadnje vrijeme služi kao glasilo onih na vlasti. Ja bi čak rekla bez obzira koja je vlast bila do sada. I još jedan možda za kraj, razmislimo o tome što naša djeca gledaju. Dakle, kad razmišljamo o tome kako HRT treba reformirati današnja djeca nemaju živaca gledati televiziju, sjest za televiziju i emisiju neku gledati 45 minuta. To su, oni su djeca dakle digitalnog doba gledaju streaminge, tik tokove, instagram, storye itd. Dakle, razmišljajmo o tome kako HRT reformirati u tom smjeru digitalnog doba da naša djeca dakle mogu to uopće imaju interesa tako, tako nešto gledati.

Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege evo samo još nekoliko riječi za kraj. Ja bi se vratio malo na diskusiju koju smo imali na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije gdje sam skrenuo pozornost da v.d. ravnatelja zapravo može ostati na toj poziciji godinu dana. Znači prema Zakonu o HRT-u on tamo može biti godinu dana. Kad ga mi imenujemo, nadzorni odbor ima mjesec dana vremena da raspiše natječaj za novog ravnatelja, međutim postojeći v.d. ravnatelja može biti godinu dana. Bilo mi je rečeno da se to neće desiti jer će se odmah u 9. mjesecu ići na izbor novog ravnatelja. Vidjet ćemo, živi bili pa vidjeli. Bio sam protiv toga jer malo prije sam imao u svom izlaganju jasno rečeno i definirano zašto su trebali smijeniti i ravnatelja i zamjenika ravnatelja. I nije u redu da sad tog zamjenika ravnatelja kojeg smo trebali maknuti da ga sad postavljamo na mjesta ravnatelja. Moramo se zapitati između ostaloga i što plaćamo svaki mjesec 80 kuna bez pogovora. Između ostaloga plaćamo i te ljude koji ne odrađuju svoj posao. Meni je bilo nezamislivo da ne odradim posao ili da svom nadređenom ne napišem obrazloženje zbog čega neki posao kasni ili nije ga bilo moguće izvršiti. Nezamislivo je to bilo. Nisu dali izvješće Nadzornom odboru, Nadzorni odbor nije dao izvješće Saboru i nikom ništa. To si više ne smijemo dopuštati.

Time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavit ćemo sutra u utorak 13. srpnja u Prva točka bit će Konačni prijedlog zakona o gospodarenju otpadom, drugo čitanje, P.Z.E. br. 132.